Nema. Podnositelj ili podnositeljica je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, na temelju članka 16. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi godišnji izvještaj o radu za 2015. i za 2016. godinu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Izvještaj sadrži pregled rada, postignuća, novosti i sve ono što smo radili u 2015. i u 2016. godini. Također izvještaj sadrži jedan niz iscrpni dio financijskog izvještaja gdje su prikazani sve financijske podrška koje Nacionalna zaklada dodjeljivala proteklim godinama. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva posredničko je tijelo 2 razine, za korištenje europskog socijalnog fonda i također provedbeno je tijelo za fondove europskog gospodarskog područja i Kraljevine Norveške. Također izvještaj o dodijeljenim podrškama i stoga su sadržani u ovogodišnjem financijskom izvještaju. Što se tiče 2015. godine, dodijelili smo 449 podrški, a u 2016. 394 financijske podrške. U 2015. to je iznosilo 47 milijuna 321 tisuću 473 kune, a u 2016. 42 milijuna 824 tisuće i 350 kuna. Pokazatelji su vrlo zanimljivi u 2015. godini, imali smo 24835 volontera, koji su odradili preko milijun i 117 tisuća volonterskih sati, dok smo u 2016. godini imali 16600 volontera i 622000 volonterskih sati. Kroz naše financijske podrške u 2015. godini, 601 osobi financirana je plaća kroz podrške a u 2016. 826 osoba. Što se tiče 2015. godine, imali smo 8 centara znanja, to su krovna organizacije koje dobivaju kontinuiranu pomoć, a u 2016. također 8, u 2017. proširili smo i na 9. centra znanja. Za 2015. i 2016. dodijeljeno je 75 odobrenih institucijalnih podršci i u jednoj i u drugoj godini. To su znači podrške koje služe stabilizaciji i razvoju organizacije civilnog društva. Volio bih napomenuti da smo tokom 2015. u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, te Ministarstvom hrvatskih branitelja, razdvojili podrške za udruge osoba s invaliditetom, te podrške za udruge proizašle iz Domovinskog rata. Smatramo da je to izuzetno važno, da za njih imamo zasebne natječaje, kako bi dodatno stabilizirali i pomogli njihov rad. Što se tiče 2015. i 2016. zatupljene su bile sve županije. Dakle, nema županije u kojoj nije odobrena neka financijska podrška. Ono što je nama izuzetno važno je da pazimo na regionalni razvoj, te da također to bude pokriveno. U 2015. godini modernizirali smo rad zaklade, kroz izradu on line alata za prijavu znači naše financijske podrške, financijske podrške hr, čime smo omogućili u biti da organizacije digitalno podnose svoje prijave. Evo, htio bih vam još reći da je prošla godina bila izuzetno izazovna za nas, u godini u kojoj su smanjena financijska sredstva za rad nacionalne zaklade.

Sve što je bilo u protekloj godini premostili smo, sve izazove, organizacije civilnog društva nisu bile dovedene u pitanje njihov rad, te nastavljamo i dalje tokom te nećemo u biti ići ka tome da se to ugrozi, nego ćemo paziti da se osigura kontinuirano financijsko praćenje rada organizacije civilnog društva. Jeste. Izvolite. Da navedete vaše donacije, kojim udrugama, ključnim, najviše sredstava otišlo.

Evo, što se tiče organizacije civilnog društva koje su dobile najveću podršku to su naši centri znanja koje imate detaljnu specifikaciju na stranici 110, oni su taksativno popisani. To su organizacije koje imaju dugogodišnju financijsku podršku a maksimalna podrška koja je bila odobrena odnosi se na Savez osoba sa invaliditetom gdje je bilo odobreno 784 tisuće kuna a odobreno 549 tisuća kuna. To je znači stranica 110, ulaganje u centar znanja za društveni razvoj. A što se tiče tko donosi odluku o tome, centri znanja su odabrani na temelju javnog natječaja gdje je bilo imenovano nezavisno povjerenstvo koje je ocijenilo sve prijave. I oni imaju sada petogodišnju, to se desilo 2014. godine i imaju petogodišnji ugovor o financiranju.

Gospodin Vešligaj u ime kluba SDP-a. Gospodin Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Nema ga.

Nema ga. Gospođa Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite.

Pa evo što se tiče izvještaja za 2015. godinu želim reći da je osim ovih 449 podrški koje su izuzetno značajne za organizacije civilnoga društva. Izuzetno važno što su, to je ono što ja moram reći što je meni izuzetno važno što su savezi organizacija osoba sa invaliditetom postali 8. centar znanja. To je njima na neki način olakšalo rekla bih preživljavanje, obzirom da kao što ste i malo prije rekli imaju 5.-godišnji ugovor za njihovo sustavno financiranje.

Što se tiče sredstava koja su smanjena, dakle u 2016. godini vidimo da se to odrazilo i na podrške kojih je u 2016. bilo 3067 u ukupnom iznosu od, nešto više od 42 milijuna kuna. No, ipak meni je drago da se to smanjenje sredstava nije odrazilo na neko veće otpuštanje zaposlenika u udrugama civilnog društva te da su se proveli manje-više svi projekti koji su udrugama u organizacijama civilnog društva i bili planirani. Ja se ovdje moram kratko osvrnuti na udruge civilnog društva, dakle sada govorim o udrugama a ne o savezima jer sam primijetila da je u 2015. godini nekima od njih bilo ukinuto institucionalno financiranje što znači, odnosno dogodila se pauza od jedne godine dana međutim, za udruge osoba sa invaliditetom to jako puno znači. Udruge osoba sa invaliditetom nemaju nekakva financijska sredstva od članarina svojih članova obzirom da znamo da članovi udruga osoba sa invaliditetom manje-više nemaju sredstava dostatnih pa čak niti za dostojan život. Stoga im je izuzetno teško plaćati članarine svojim matičnim udrugama. Dakle njima su sredstva koja dobiju putem Nacionalne zaklade za institucionalno financiranje izuzetno važna. U naravi se događa da oni zaposle određeni broj ljudi, koliko je planirano u određenom projektu i nakon 3 godine kada te ljude moraju otpustiti veliki broj članova tih udruga ostaje bez neke sustavne podrške. Ja se iskreno nadam i želim pohvaliti prije svega ovaj dio koji ste napravili u 2016. godini da ste za organizaciju osoba sa invaliditetom raspisali poseban natječaj. Dakle čini mi se da je to doprinijelo ipak, rekla bih čak i nešto većem broju udruga osoba sa invaliditetom koje su dobile podršku stoga vjerujem da će se i dalje razmatrati o tome da se udruge osoba s invaliditetom financiraju sustavno. Prijedlog je da se donese zakon o financiranju udruga osoba s invaliditetom kako bi te udruge doista imale sustavnu podršku obzirom da nemaju nikakvih drugih sredstava kako bi mogle preživjeti jer evo, upravo i ovih dana meni se obraćaju mnoge udruge i savezi koji upozoravaju na to zbog nedostatka sredstava neki od njih su i pred gašenjem. Vjerujem da se to neće dogoditi i da ćemo naći evo nekako zajednički način da se ovi problemi premoste. Izuzetno mi je drago da Nacionalna zaklada doista potiče rad civilnoga društva i to je razvidno i iz izvješća za 2015. godinu, jednako tako i izvješća za 2016. godinu. Osobito kao što sam rekla, što je u 2016. godini, što su sredstva bila smanjena a Nacionalna zaklada je odobrila još 20% sredstava kako bi se svi projekti mogli provesti. Vjerujem da će nacionalna zaklada i ubuduće nastaviti sa kvalitetnim radom i poticati organizacije civilnog društva na što aktivniji i kvalitetniji rad, jednako tako i volontere, vidjeli smo, i vi ste sami u svom uvodnom izlaganju napomenuli kako je veliki broj volontera uključen u rad. Tako da mislim da je rad Nacionalne zaklade u svakom slučaju bio po mom osobnom mišljenju evo nekako i bolji u 2016. godini a vjerujem da će te nadalje učiniti iskorak kako bismo iz izvješća za 2017. godinu kad o njemu budemo raspravljali, imali još bolje i kvalitetnije pokazatelje. Klub HDZ-a će izvješće za 2015. godinu primiti na znanje a izvješće za 2016. godinu podržati. Gospodin Đakić, izvolite, replika. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Lukačić, lijepo ste opisali sve što ima u izvješću, ja bi samo dopunio da je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva upriličila i mogućnost financiranja i 16 udruga branitelja iz Domovinskog rata, da su oni sada na potporu i da oni koriste sredstva iz Nacionalne zaklade te s time mogu izraziti zadovoljstvo kako financiranje i ove populacije ljudi udruženih kroz razne braniteljske udruge je također institucionalno potpomognuto. Vjerujem da bez njih ne bi puno njih preživjelo kao što ste rekli i funkcionalnost bi bila upitna zaposlenika koji zdušno rade i brinu o branitelja i stradalnicima i tako isto želja mi je da i u budućnosti potičemo da u proračunu se nađe još više sredstava za razvoj civilnog društva kako bi i udruge iz Domovinskog rata mogle koristiti dio sredstava koje je njima namijenjeno. Evo toliko samo. Odgovor na repliku, gospođa Lukačić. Kolega Đakić, evo hvala što ste podsjetili i na udruge hrvatskih branitelja, da njih 16, interesantno, piše u izvješću kako je 16 udruga razvidno kako su one poboljšale kvalitetu svog rada. Međutim ono što je meni izuzetno drago da su udruge hrvatskih branitelja postale i evo i u ovoj godini i deveti centar znanja i to je vjerojatno nešto što će ih potaknuti na bolji i kvalitetniji rad a vjerujem da će i kroz centre znanja imati sustavno financiranje. Hvala lijepa. Gospodin Zekanović, izvolite, pojedinačna rasprava. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine Bogdan sa suradnicima. Prvo moram na početku izraziti žaljenje što nema gospođice Cvjetane Plavše Matić koja je i ravnatelja zaklade da ona ovdje brani rad zakade u protekom periodu i žao mi je što vidim da ovo jedno jako, jako važno izvješće nije pobudilo malo veću pozornost hrvatskih zastupnika, znači da kao da imamo raznih izvješća, ovo je po meni jako, jako bitno jer se radi o ne vladinim organizacijama a broj prijavljenih je, ja bi rekao za ovu temu, sramotno malen. Na početku što su to udruge odnosno što bi to udruge stvarno trebali biti. Mi danas udruge vidimo kao jedan vid samozapošljavanja pa čovjek ako osnuje udrugu sa još dva prijatelja pa onda aplicira na nekakve projekte i samo zaposli se umjesto otvori obrt ili j.d.o.o., d.o.o., on jednostavno osnuje udrugu. Udruga bi trebala biti udruživanje građana, volontersko udruživanje građana, radi neke dobre ideje, radi provođenja nekog cilja, a ne isključivo što je danas na žalost u Hrvatskoj ja ću reći jako, jako učestalo samozapošljavanje pod nazivom udruge. Što se tiče ovih izvještaja oni su realno stanje stvari, ali smatram da kao takvi da nisu prihvatljivi jer se novac već 15 godina od kad je ravnateljica Cvjetana Plavša Matić tamo dijelio isključivo udrugama po nekakvom svjetonazorskom ideološkom ključu, a ne na način kako se to trebalo dijeliti. Imamo mnogo problema. Ja ću ovako pokušati par problema malo skenirati i malo upoznati kolege zastupnike o čemu se radi. Imamo problem dvostrukog financiranja, odnosno neke udruge prvo apliciraju same. Kasnije se udruže u nekakav savez udruga, pa onda u drugi savez udruga, pa onda ta dva saveza zajedno, pa onda te iste udruge na jedno tri ili četiri načina dobiju sredstva. Po nekakvoj mojoj analizi radi se o nekih možda 200 istih ljudi, rekao sam u udrugama koje su ideološki u onome lijevo liberalnom, nek' mi liberali oproste dijelu spektra političkog i kojima je jedina funkcija zapravo nametanje njihovog svjetonazora hrvatskom društvu. 200 ljudi ja bih rekao de facto na ovaj ili onaj način raspolaže sa 50 milijuna kuna legalno, skroz legalno iz hrvatskog proračuna, da ne govorim o sredstvima koja dolaze izvani od Soroševe zaklade, o novcu norveških zaklada itd. Nadalje, imamo još jedan problem, a to su jedna trajna partnerstva sa ja ću ih nazvati privatnim zakladama. Konkretno, to se zove decentralizirani model u partnerstvu s regionalnim zakladama. Imamo ih 4 – Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH Zagreb, Zaklada za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ Osijek, Zaklada Kajo Dadić Split i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Pula. Ma neću ja reći da su ove zaklade radile sve loše, ali smatram da nije u redu da zaklada, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva distribuira svoj novac. Sad je to red veličine imate osjećaj negdje 400, 500 tisuća kuna godišnje ovim zakladama, a onda one bez da ih itko kontrolira dijele novac dalje. Znači oni podijele na jedno 20, 30 dijelova to što su dobili i financiraju tko to zna koga. Znači jednostavno nemamo model kontrole. Mi smo dali novac njima, a oni podijele taj novac kome god hoće, znači bez ikakve kontrole. Ne kontroliramo državni novac. Ovdje bih spomenuo evo možda malo konkretno na primjer o tim udrugama tko dobija novac. Pa to su vam Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus, Centar za mirovne studije. Znate o kome se radi je li pretpostavljam? Onda kaže GONG. Onda imate neke udruge koje izgledaju dosta benigno kao Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga Zora, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu itd. Ali evo malo ću vam kasnije reći o kakvim se udrugama zapravo radi, odnosno što je njihova glavna okupacija, odnosno što oni rade. Evo na primjer Documenta koja vam godišnje dobije pa sad mi je teško reći, evo od godine do godine imam čak tu negdje na papiru, ali radi se negdje možda čak i o milijun kuna. Documenta Vesna Teršelić, poznata je vama pretpostavljam. Ona je, tamo na onom okruglom stolu u Vukovaru nekoliko puta eksplicitno rekla ne samo tamo, nego na milijun mjesta o tome da je hrvatski rat građanski rat. Nikad nije iz njezinih usta i kad su je novinari nagovarali nije izustila pojam Domovinskog rata. Radi se o udruzi koja isključivo služi za revizionizam, za širenje neistine o Domovinskom ratu. Kolega Bulj, ovo je za vas interesantno, Documenta, znači Documenta. Znači revizionizam, znači govorim o građanskom ratu. Nadalje, samo da pokažem nakon tog okruglog stola u Vukovaru koji se desio krenuli su i prosvjedi branitelja. Znači, hrvatski branitelji su itekako osjetljivi na takav izričaj malo prije imenovane gospođe. Nadalje, imamo centre znanja. To je malo prije i gospodin Bogdan spomenuo. Jel' tako dobro govorim? I tu imamo situaciju to su vam Zelena akcija, GONG, Udruga MOST, Mreža mladih Hrvatske, Savez udruga kultura, Zelena mreža aktivističkih grupa, Kuća ljudskih prava. Radi se o nekim iznosima od 300 do 500 tisuća kuna, gdje po inerciji iz godine u godinu iste udruge bez obzira što rade dobijaju sredstva. I to je po meni neprihvatljivo.

Jednostavno aplicira se. Ja bih rekao ovako projekti rade za klikove i lajkove na Fejsu, a ne za stvarne ljude, za stvarne ljude u hrvatskom društvu. Milijuni kuna isključivo za, znači širenja rekao sam nekakve ideologije. Još je sporna jedna stvar to su neutrošena sredstva. Znam da se radi o sredstvima koji su, zapravo i bila u nekom trenutku dana nekome a nije ih realizirao. Ta sredstva nisu mala. Radi se o milijunima kuna godišnje koja ostanu nerealizirana. Nadalje imamo tzv. institucionalnu podršku. Tko vam dobija institucionalnu podršku, odnosno u jednom dugom, dugom vremenskom nizu konstantno dobijaju sredstva koja su, radi se o stotinama tisuća kuna. Ovisi normalno od udruge do udruge. Centar za mirovine studije, BaBe, Documenta, Forum za slobodu odgoja, Centar za ženske studije. Ove udruge ja vjerujem svi prepoznajete, prepoznajete je kao udruge ponovit ću po četvrti put koji su iznimno, iznimno deklarirane i smješteno u jedan mali dio političkog spektra na krajnjoj ljevici. Pa to su te udruge, to su udruge koje su eksplicitno za vrijeme kampanje, za predsjedničke izbore stale na stranu jednog kandidata. Udruga GONG kad je bio referendum o braku je eksplicitno stala, a navodno to je udruga koja se bavi nadziranjem glasovanja i pozivala građane da glasuju protiv na tom referendumu. I onda te udruge za takvo djelovanje dobivaju novac. Mislim da to nije u redu. A samo malo da prođem ove udruge koje su izgleda kao benigno, kaže Centar za građanske inicijative Poreč, što oni kažu? Oni kažu među ostalim, klerikalne struje u kombinaciji s desnom Vladom pokušavaju oživjeti tradicionalne vrijednosti i demografiju fašističkim izletima i jačanje nacionalizma. Dajemo im novac. Onda dajemo novac zove se inicijativa mladih, mislim da je iz Petrinje, gospodin se zove Mario Mažić, njemu je jedina aktivnost kojom se on bavio, bilo je skidanje ploče hrvatskim braniteljima u Jasenovcu koja je skinuta doduše i drugo mu je bilo pokušaj kriminalizacije pjesme „Lijepa li si“ Onda imamo udrugu „M“ kaže udruga M isto dobiva … [[Govornik se ne razumije.]] tisuća kuna, ona dekonstruira društvene norme i stereotipove te promovira odgovorno ponašanje s ciljem izgradnje rodno ravnopravno inkluzivnog društva.

Naravno, ali nećemo dati naš novac proračunski. Pa evo, kolega Zekanović, želim napomenuti da je dobro da ste spomenuli ove neke udruge za koje je razvidno da su u izvješću se vidi iz tabela podijeljeni sredstava da su dobile izuzetno puno novaca. Stoga sam i ja u svom izlaganju rekla, a evo i očekujem, ovdje je zamjenik upraviteljice, očekujem da se kontrola isplaćenih sredstava na neki način bolje vidi kako bi se znalo, da li se, što se zapravo financira. Da se ne bi financirale neke stvari ili neki čak projekti za koje je sasvim sigurno možemo reći da možda i nisu u korist civilnog društva u RH. Ja vjerujem, evo da će Nacionalna zaklada i o tome povesti računa. Pa evo ja ću iskoristiti odgovor na repliku da samo završim misao na malo prije. Imamo tu i gospodina Zorana Stevanovića, npr. koji prijavljuje hrvatske klubove zbog navodnih rasističkih sadržaja međunarodnoj organizaciji FARE. Znači radi tog gospodina nekoliko puta su hrvatski klubovi platili jako jako velike kazne. To je tzv. udruga UMKI. Evo, ga kolega Sladoljev, vi ste navijač, on konkretno radi kontra navijačkog pokreta u Hrvatskoj. Nadalje, Centar za mirovne studije, 6 milijuna kuna godišnje, na ovaj ili na onaj način dobije. A to je znači, taj Centar za mirovne studije, njemu je bila glavna aktivnost u zadnje vrijeme, da se ne održi vojni mimohod u Zagrebu. Vojni mimohod koji je simbol pobjede hrvatskog naroda u Domovinskom ratu … [[Govornik se ne razumije.]] rekao pa mogli bi nam možda prijatelji sa istoka malo zamjeriti zašto se mi šepurimo što smo pobijedili. A što bi trebali plakati. Neka on plaće što smo održali mimohod. Sljedeća replika, gospodin Parić. Zahvaljujem gospodin potpredsjedniče. Ovako uvijene mržnje netrpeljivosti isključivosti dugo u ovom Saboru netko nije rekao ljepšim tonom kako ste vi to danas govorili. U svom pojedinačnom izlaganju ste se predivno obračunali sa apsolutnom svim što se ne nalazi na vašim valnim duljinama. I sve ono što vi ne razumijete i ne priznajete, treba ne dati hrvatski novac, a po mogućnosti i zatuči sve ono što ide. Skoro da mi pada na pamet, ona divna poslovica pobij sve pa nek ih Bog razvrstava. Kolega Zekanović, ovo je katastrofa. U Parlamentu se ovako ne bi smjelo razgovarati. A javio sam se udruga Most, znate čime se bavi ta udruga, nema veza s ideologijom, bavi se pomoći beskućnicima, već dugi niz godina. I dobiva novac zato što oni to već dugi niz godina rade. I svi ovdje se tim ljudima trebamo pokloniti, svi uključujući i vas. Jer rade ono što država ne radi a trebala bi raditi. Nadalje neki momak, iz neke udruge kojega napadate, da jedino se bavio skidanjem HOS-ovu ploče, pa nije udruga ni jedna skinula HOS-ovu, to je skinula vaša vlada koju vi i vašu ručicu divnu dajete i vaš premjer. Prema tome, kad pričate o tome, dobro razmislite, tko je što napravio. A već ako hoćete biti tako divan i jak, vitez i borac kontra svih udruga koje vam ne šmekaju. Ima jedna isto tako divna udruga za koju sad kad ste u vlasti, ja vas pozivam da se borite, ali ste jako dobri s njenim šefom. Ja mislim da se Zdravko Mamić zove, a udruga se Dinamo zove. Ne smetaju vam stotine milijuna kuna, koje su prošli tamo.

Nadalje, vi ste, iskoristit ću vaše izraze upravo pobili i zatukli sve udruge koje ne misle ideološki kao vi. Jer niti jedna od tih udruga nije mogla niti primirisati novcu kojeg ste vi obilato dijelili udrugama koje vama ideološki odgovaraju itekako. Jednostavno sam nabrajao kao udruge koje dobijaju, radi se o institucionalnoj podršci i jedna od njih je i ona. Ali normalna stvar da je rad beskućnicima nešto hvale vrijedno. Znači jako interesantno da vi drugima zamjerate upravo ono što vi radite. Vi oduzimate pravo nekima da apliciraju, da dobiju novac, a kad se vas prozove, a to je činjenica, to je istina što bi rekao gospodin Bulj to je činjenica. A kad vas se prozove, e onda vam to ne odgovara. Pa ljudi moji nađite mi i jednu udrugu koja se bavi i približno onom djelatnošću kao navedene udruge ja ću vam ne znam, evo vodim vas na ručak. A što se tiče ovoga gospodina Marija Marića koji je, HOS-ova ploča stoji. I onda ga vi još branite. Pa odakle vama uopće ne znam moral da branite ljude poput toga koji nas vraćaju u onu nesretnu tvorevinu. Ja sam isto navijač i s gospodinom Mamićem ja nemam ništa.

Molim vas nemojmo dobacivati iz klupa, nego ćemo sada nastaviti sa pojedinačnom raspravom i za nju se javio sljedeći govornik, biti će uvaženi zastupnik Miro Bulj.

U biti financira se zaklada od lutrijskih sredstava najvećim dijelom. Po meni to inače i način na koji vi kažete i kriterij dodjele sredstava. Ja mislim da bi puno bilo jednostavnije da ministarstva ova sredstva raspoređuju prema udrugama koje imaju svoje zahtjeve, ali nisu jasni kriteriji i tko određuje kriterije. Vi ste meni malo prije u replici odgovorili, meni to još nije jasno tko te ljude određuje, koliko je zaposlenih u Nacionalnoj zakladi, koliko novca odlazi, a da se da po ministarstvu, Ministarstvo socijalne skrbi, ministarstvo ne znam, po svim ministarstvima i da se udrugama to po njihovoj naravno brojne udruge su dobre koje rade svoj posao kao Udruga MOST evo u Splitu. Evo naši vijećnici uvijek skupa sa Udrugom MOST skupa spremaju ručak ili užinu kako kažu pa dijele dole nemoćnim. Znači ima dobrih udruga, ali činjenica da ima i po ideološkom svjetonazoru i to je očito i to je vidljivo i promatram recimo udruge koje su za demokratske procese recimo GONG ja bih volio da je više bio uključen recimo u drugom krugu za Županiju Splitsko-dalmatinsku nisam vidio poziva se ih da nemamo dovoljno ljudi, da nema drugoga kruga. Mislim da bi se tribalo više uključiti ne stajati na jednu stranu, ali o tom, po tom. Pošto je već spomenuo malo prije kolega Zekanović, pa da gospodine Zekanoviću baš vi podržajete tu Vladu o kojoj ste govorili protiv udruga, baš vi o Vladi koja je HOS-ovu ploču jedanaestorici junaka dragovoljaca Domovinskog rata koji premješta po pitanju kako kaže Pupovac ili HNS kako narede tako ih miču. Sad ne paše ni u Novoj Gradiški. Prema tome, o tome govoriti na taj način i mene spominjati u svojoj raspravi ne vidim niti jedan razlog. Naravno da se ne slažem sa tezama Dokumente koja Domovinski rat izokreće ali to je moj stav. Vesna Teršelić i njezini stavovi apsolutno su dijametralni, moji i njezini stavovi i to je moje pravo i ne vidim zašto vi ste mene naglasili kad ste govorili. I zaista ja mislim da je bespotrebno baš da vi o tome govorite koji podržajete tu Vladu koja promiče te ideje slične gospođe Teršelić, dobra suradnja sa i čak vaš član vladajući uspoređuje generala Bobetka sa generalom četničkim zločincom Mladićem i sličnima. To možete vidjeti kod prijedloga za ulicu. Razvoj civilnog društva je strašno bitan. Aktivizam je bitan u jednome društvu i naravno da ako je to činjenica morat ćete sad vi kazati iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva da po ideološkom svjetonazorskom ako dijelite, ako udruge daju političkim opcijama potpore, ako se udruge pozivaju ovo što je rečeno da je davala potpore udruge … [[Govornik se ne razumije.]] financirate daju potporu novom predsjedničkom kandidatu jedinstveno pod nekakvim kišobranima, ne znam onda je to više. Po meni to je, one imaju pravo demokratski pokrenuti referendume kao što su neke udruge pokrenule tako imaju i drugi. Naravno da će većina odlučiti, ali da se svrstavaju na političku jednu političku opciju iako najveći dio se financira udruga koje su politički aktivne to nije dobro, ja ću vam, koje su političke svrstavaju … [[Govornik se ne razumije.]] ali da se bore za svoje ideje u skladu sa zakonom, poglavito ako pomažu humanitarno siromašnima. Ali mi je vrlo bitan ovaj detalj koliko imate vi zaposlenih i koliko novca prolazi kroz, toga novca koji bi tribao završiti siromašnima, humanitarnim akcijama, vidimo brojnim. Imamo probleme vidjeli ste na Dan siromašnih na jednoj komercijalnoj televiziji je prikazano i na drugim, evo vidim svaki dan u svim svojim sredinama sve više pučkih kuhinja, sve više trgovina za siromašne, lokalne samouprave se bore kako mogu. I aktivizam ne smije nitko naplaćivati. Ako netko volontira aktiviste ne more od toga živiti ne znam koliko ljudi. Ja ne znam koliko ima djelatnika uopće. Mislim te informacije su vrlo bitne. Jer ako vi trošite za zaposlene 2 milijuna kuna, ta 2 milijuna kuna su trebala otići možda siromašnima, jel. Da imaju, za hranu, prehranu ili na nekakvim organizacijama u Vukovaru ima trgovina za siromašne i u drugim gradovima. Prema tome, pitanje ovdje sustava koncepta, gdje se ne bi smijali kriteriji biti ideološko politički i svjetonazorski za udruge i za razvoj civilnoga društva. Širok je spektar udruga od osoba sa invaliditetom do zelenih udruga, do svih udruga koje, udruga humanitarnih, brojnih udruga. Ali ako se previše daje novca za političko svjetonazorske udruge i koji politički staju na jednu stranu, bilo koju, lijevu, desnu ili na Mostovu stranu ili bilo čiju, to nije dobro. To nije ni dobro ni transparentno i taj novac ide u biti na propagiranje jedne političkih ideja, ideologija, jer brojne udruge treba financirati treba i demokratski sustav udruge su u biti sastavni dio demografskog sustava. Tko će utjecati na naš političare ako neće udruge, ako neće aktivisti. Ja ne smatram da nije to dobro, ali sve one koji rade zakonito, koji poštivaju hrvatske zakone, koji se kritične prema lošim politikama, opet ponavljam i prema u politici u kojoj sam ja nema nikakvih problema, ali one koje se izrugivaraju sa Hrvatskom, sa temeljom Hrvatske države, to trebate povjeriti malo te statute, pogledati te statute. Ali, ne može se takva istina o Domovinskom ratu izokrenuti. Jer hrvatski vojnik nije bio u Nišu, pa gospođi Tešelić možete vi objasniti, kad dajete pare, da vam objasnim, hrvatski vojnik je bio u Nišu i da se hrvatski vojnik pošteno branio i bio human u Domovinskome ratu.

Prema tome, to je pokretač društva i ja sam za to. Premda mislim da je to trebalo ostati pri ministarstvima i prema programima ministarstva, a nikako da imamo još tvornicu jednu uhljeba kroz Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva i ja uopće ne znam koliko sredstava ima ukupno. Imate li vi možda ušteđenih sredstava na drugim računima nekakvim? Imate li vi ušteđenih … [[Govornik se ne razumije.]] sredstava? E pa i taj novac, ne znam zašto je ušteđen, ima tu mnogo koje su vaše namjere s tim novcem. Ja znadem da je tu politika, ali ja ne znam vaše kriterije. Ja im, morati ćete mi dobro obrazložiti, da bi ova izvješća podržavao, a neću ih podržati iz nekih drugih, ja govorim u svoje osobno ime, iz ovih nekih drugih razloga, zbog toga što smatram da razvoj civilnoga društva se ne može bazirati pozivajući se na volonterstvo na stotine zaposlenih da se novac troši. Treba biti zaposlenih, smatram da treba biti unutar, ali vi mi pojasnite i odgovorite na ova pitanja. Koliko zaposlenih ima samo u vašoj Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva? Imamo više replika. Izvolite. Poštovani kolega Bulj, neke se kritične stvari rekli ovdje. Prvenstveno ja bih predložio da se hrvatska policija pošalju sve te nevladine udruge, koji do danas promoviraju to beogradsku školu istine. I meni je nezamislivo da ti ljudi dobivaju novac od Hrvatske države. Vani se sami moraju financirati, to bi tako trebalo biti ovdje.

I ti bivši Tito jugendi i članovi partije itd.

Drugo imamo medija u tom kulturnom prostoru, hrvatski novinari, koji su poslani tamo na obuku u New Mexico tamo da narušavaju Hrvatsku državu i sad smo vidjeli što imamo, te privatne televizije, imate 3, da ne govorim koje su to televizije. I taj trojanski konj nastavlja sa radom, Caritas nije nevladina udruga, a najviše je napravila Caritas, o njoj nitko ne govori za beskućnike itd. Kad su bacali u smeće bebe tamo u bivšoj Jugi koji nisu bili psihički i fizičke razvijene tko je to radio. Jedan Jelena … [[Govornik se ne razumije.]] A onda ste imali u Hrvatskoj jedan stroj za dijalizu tamo u bolnici i šta je danas s tim ljudima?

Mister Glasnović, nisu baš sve udruge loše. Ima udruga fantastičkih i volontera i zaista tim ljudima treba skinuti kapu do poda. Brojni ti volonteri danas skrbe o ljdima koji su u teškoj i materijalnoj situaciji, ili starije osobe ili osobe s invaliditetom i tu nema spora. I razvoj civilnoga društva se i temelji na udrugama. Ja sam htio samo vama kazati, da je li potrebno da novac od Lutrije hrvatske, kojima se financira zaklada, da ide kroz još jedan filter, a to je baš ta zaklada, koliko je tu uposlenih, koliko tu ostaje novca koji se mogao distribuirati preko ministarstava ili ne znam čega sve, udrugama koje bi radile svoj posao.

Jer hrvatski vojnik je častan vojnik, hrvatski vojnik nije bio napadao ni Niš ni ta mjesta ali ako neka udruga top promiče a hrvatska je država plaća, kao što je spominjano ovdje, to nije dobro, jer jednostavno morate vi kao nacionalan zaklada zatražiti na čemu se temelji to da smo mi bili ili agresori. Premda mene više zanima ovaj humanitarni princip a nikako di se Nacionalna zaklada, vi ste se više odredili za ove ideološko svjetonazorske udruge, više ste njima davali prostora, ja smatram da se mora više puno naći novca bez zaklade i za osobe sa invaliditetom i druge udruge humanitarnog karaktera u ovoj teškoj situaciji nego da imamo brojne filtere po desetak zaposlenik… Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Ivice Mišića. Kolega Bulj, što se tiče udruga i sam sam vodio jednu udrugu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako mi vjerujete da nikad nijednu lipu nisam tražio od države niti od županije a vodio sam udrugu gdje smo pomagali sirotinji, čak smo i strojeve za rublje kupovali. I studente koji su studirali i učenike.

Jasno orijentirane u lijevu stranu.

Tim udrugama treba smanjiti novac, dati više humanitarnim udrugama a gospoda koja hoće prosvjedovati protiv nečega, nek' izvodi svoj novac, nek' izađe ulicu da kaže ovaj trg Titov mi ne damo ali za svoje novce, ne za hrvatskih građana, ne da govori se o ratu kao zločinačkom artu, ne da se naši branitelji moraju dizati na to, tko to njih smije toliko prozivati a posebno ne udruge koje nikada nisu radile u hrvatskom interesu.

Pa udruge ne bi smjele biti ni lijevo ni desno, one imaju svoje programske ciljeve, zaštita određenih grupacija, ovog, onoga a nikako … [[Govornik se ne razumije.]] političke opcije i nikako dozvoliti da taj novac dijeli se bez kriterija. To je osnovno pravilo, ni lijevo ni desno.

Poštovani gospodine Bulj, ja se slažem s vama da je potrebna veća kontrola financiranju udruga civilnog društva, ja sam dobio podatak da je jedan čelnik udruge za novac koji je dobio od zaklade kupio IPhone 7, koliko je njemu IPhone 7 važan za njegov posao u obavljanju svoje djelatnosti. Međutim upozorio bi na jednu stvar, mislim da će me gospodin iz civilnog društva podržati u tome, dakle jedan od kriterija za financiranje udruga su projekti i sad imate jedan nesrazmjer po regionalnoj zastupljenosti o financiranju udrugama zato što su udruge koje su u velikim gradovima kao što su Zagreb i Split, puno bolje kapacitirani u pisanju projekta od udruga koje su u Dalmatinskoj zagori, Slavoniji i to. I onda se stvara nesrazmjer jer ta udruga nema kapacitete napisati dobar projekt a možda su potrebe veće, a udruga koja je u Zagrebu, Splitu ili Rijeci, koja ima puno bolju opremljenost i sa ljudima i sa svim ostalim zbog pisanja projekta dobiva veći dio novaca i stvara se nesrazmjer a možda su potrebe tamo veće, pa evo samo bi to istaknuo kao jedna problem. Mislim da bi se trebala udruga civilnog društva ili nešto drugo baviti radionicama koje bi te ljude koji su tim udrugama na neki način, u drugim krajevima, naučili da pišu te projekte i onda bi moglo biti bolje financiranje.

Jer brojne naše sredine danas nemaju dostupnost ni javnoga prijevoza kao na primjer Dalmatinska zagora odakle ja dolazim, ali Gorski kotar, Lika nemaju dostupnost Hitne pomoći. I ti su ljudi ugroženi, jer nemaju ljudske, ono što svaki čovjek mora imat od zdravstva, prijevoza, mogućnosti dostave hrane.

I ti krajevi su u biti, to ste dobro primijetili zaboravljeni. Jer jednostavno tako su napravljeni standardi da jednostavno dobijaju uglavnom i udruge koje imaju kapacitet najprije da naprave taj projekat, da ga zadovolje, da ga odobre, a naravno da to svaku godinu uvijek iste udruge većinom. Prema tome, za bilo koji drugi kapacitet proširenja tu nema mjesta i to je ja mislim također jedna od namjera da se zatvore granice i barijere i to su ti kriteriji i na taj način funkcionira i na taj način ne može funkcionirati razvoj civilnog društva.

A vi kao jedan zastupnik koji često brani i spominje, govori o Domovinskom ratu i brani Hrvatske branitelje smatrao sam da ćete tu reagirati na pravi način. A vi ste mene prozvali da ja podržavam Vladu Andreja Plenkovića. Gospodine Miro Bulj, moja stranka HRAST je u koaliciji sa HDZ-om. Ja sam ponosan što sam bio na listi HDZ-a za Hrvatski sabor. I premijer hrvatske Vlade Andrej Plenković će imati moju ruku, ja bih rekao do kraja ovog mandata sigurno za razliku od vas. Pa ste se onda nudili jednima i drugima zajedno, pa samo jednima, a onda ste s tim HDZ-om na koncu otišli u koaliciju jedanput, prvi put.

A znate šta je najsmješnije i šta je zapravo najjadnije? Vi biste još bili u koaliciji da vas Plenković nije potjerao. On vas je jednostavno potjerao iz vlasti i sad ste u oporbi i sad ste tamo gdje ste trebali bit od početka, ali niste imali hrabrosti za to. Htjeli ste vlast, ali niste dobili. Eto vam na! Tema su Izvješća o radu Nacionalne zaklade. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Bulj. Mi smo i poslije pada Vlade po prvi put, jer da nije bilo nas vi ne bi bili u Saboru. Pa vi ste slali poruke da bi išli na listu MOST-a, pa meni dolazili ljudi.

To tebi ne može past na pamet. Zbog čega? Mi smo se svi izmjerili. Ti se zna koliko si dobio glasova na izborima, to možeš lako provjeriti. Ti ne možeš doživit da toliko dobiješ glasova koliko mi, jer tebe je HDZ stavio kao priljepak. Mi smo dobili glasove koje smo dobili, otvorili smo teme o kojima ti možeš samo sanjati ili slušati naredbu Andreja Plenkovića, Milorada Pupovca ili gospodina Vrdoljaka iz HNS-a i to HRAST vi kao konzervativna opcija se tu pozivate a u biti sve što je liberalno, sve što je gospođa Teršelić zastupa vi zastupate. Pa vi pristajete da ploču junacima Domovinskoga rata se premješta, a ovdje dižete halabuku. Jednostavno vi ste neprimjetni u HDZ-u. Vi ste HDZ, vi ste ista lista. Razumijete to? Ti to ne možeš sanjat! Ti moraš bit poslušni sluga, tebi naređuju za kojega tajničko misto i to je tako.

Ti imaš zadaću napadati samo MOST.

Hajmo se skoncentrirati na, molim vas idemo se skoncentrirati na točke dnevnog reda a to su Izvješća o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Molim vas! Skoncentrirajmo se na to. Uvažena replika, uvažena zastupnice Ninčević-Lesandrić. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pokušat ću se ja skoncentrirat na svoju repliku vezano za, zapravo točku dnevnog reda, a ne ove, a neću ni komentirati. Kolega Bulj, slažem se da treba podržavati rad, kvalitetan rad civilnog društva, dakle i udruga i aktivista jer oni su zapravo važan segment razvoja bilo kojeg društva, a pogotovo našeg društva danas u Hrvatskoj. I vi ste spomenuli milijune zapravo koji odlaze na plaće, a ja bih samo htjela reći da je zapravo najveći krivac upravo tog stanja da nam milijuni odlaze na plaće kod pojedinih udruga i sva nadležna ministarstva i Vlada do sada pogotovo u vrijeme kad smo bili predpristupna članica, pa sve do dana današnjega kada danas vidimo da zapravo nema nikakvih transparentnih i dostupnih načina kako nadležna ministarstva informiraju, educiraju udruge da mogu povlačiti sredstva iz raznih fondova EU-a i time financirati svoje plaće u razdoblju od 6, 12, 18, 24 mjeseca i svoje programe i razne aktivnosti, već oni upravo ta sredstva koriste za tu namjenu, koriste sredstava iz proračuna ili evo kako ste rekli, sredstva iz lutrije. To je loše, dakle nama je lakše uzeti sredstva iz proračuna i potrošiti ih na plaće umjesto ona sredstva koja svakako mi sami uplaćujemo kao članarinu EU-u a koja nam jednostavno stoji na raspolaganju. U tom slučaju ova proračunska sredstva koja oni koriste za svoje plaće a napominjem, upravo za plaće mogu koristiti sredstva iz javnih radova i udruživanjem u zajedničke projekte prekogranične suradnje, iz raznih EU fondova, oni koriste proračunska.

Znači njima je interes izvući novac, po kojim kriterijima financiraju udruge ja ne znam, ja još nisam dobio odgovor, tko su ti ljudi i na koji način se oni biraju, nema pojma i činjenica da puno novca ostaje u biti u toj fazi između nacionalne zaklade i udruga, ostaju u putu zaposlenicima, nikako … [[Govornik se ne razumije.]] a poglavito krajnjim korisnicima a to je vrlo kalo vidljivo, poglavito u ruralnim sredinama, ja govorim sad o humanitarnim udrugama, udrugama koje skrbe o ljudima sa socijalnim problemima i ostalim problemima koji su.

I zadnja replika uvaženog zastupnika Ante Bačića. Izvolite.

Ne bi se složio s vama, spominjali ste možda ne financiranje udruge preko zaklada nego isključivo preko ministarstva, znamo da se udruge danas stvarno financiraju na razne načine, jedno te ista udruga sličan ili isti projekt provlači i preko općine i grada, i zaklada i ministarstva i na razne načine, preko privatnih poduzeća. Tako da mislim da ovdje zaklada ima nekakvu svoju funkciju i bitnost jer jedno ministarstvo se ne bi moglo baš tek tako s tim baviti, ulaziti u materiju samih projekata i ulaziti u sadržaj svega što radi pojedina udruga, bolje da imamo jedan filter poput zaklade i to mislim da nije toliko sporno ni način njihova financiranja jer plaća, slažem se i sa vašom kolegicom, normalno da se više projekata može provući preko EU fondova koji znamo da onda možete staviti jednog ili dva zaposlena na taj projekt i tako manje opteretiti i naš proračun i naša ministarstva, ali spominjali ste i ovo udruge lijevo i desno, kako su ideološki obojane, znamo se udruge i osnivaju radi određenih problema s kojima se možda Vlada ne bavi ili društvo nije prepoznalo, pa se određeno udruženje građana hvata određene teme i to je taj humanitarni rad i to je to pozitivno. Ali imamo udruge koje imaju malo širi spektar svog djelovanja i tu često zagrabe i često zakorače u baš taj ideološku sferu i to čak i nije toliko sporno. Znači mogu oni malo i taknuti se ideologije, svako udruženje građana normalno da ih vodi određena misao, određena svijest, određena u konačnici ideologija, ali šta je ono sporno i šta je sporno za taj dio ovog izvješća i u djelu određenih udruga, ako bilo kakva aktivnost i bilo kakav projekt udruge vrijeđa javni poredak, vrijeđa osnove na kojima se temelji društvo, ovo što ste vi spomenuli, vrijeđa npr. Domovinski rat. To je onda sporno financiranje.

Problem je kad se one svrstavaju uz neku političku opciju. Da se svrste nebitno bilo uz HDZ, MOST, SDP, najmanje bitno, to su problemi jer ovdje se spominje da su udruge određene svrstavaju u samim izvorima za određene skupine političke. To je već sada problematično.

Previše sredstava odlazi u ovoj teškoj situaciji u Hrvatskoj, odlazi na te stvari a vrlo malo na ove siromašne dijelove. I vrlo malo zaklada koristi sredstava iz EU fondova zato što im je osiguran novac, on ima viška novca iz lutrije. Možda na čelu i princip, zaklada je i dobra, možda je dobra. To bi trebalo biti puno jasnije i transparentnije i javni natječaj. Na koji način? Jer svake godine su iste udruge, uglavnom vrlo mali tu pomaci, to ste i sami rekli da su to standardne udruge koje su se uokvirile i one su unutar tog sustava. I po meni te stvari bi trebalo mijenjati, proširiti i kriteriji i način izbora ljudi koji određuju koje projekte financirate a koje ne. Hvala. Sada će u ime predlagatelja riječ uzeti zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade uvaženi Luka Bogdan. Prije svega hvala vam na velikom interesu za raspravu o Nacionalnoj zakladi, o našem izvještaju o radu za 2015. i 2016. Ja bih probao odgovoriti na nekoliko pitanja koja su ovdje bila sporna u raspravi pa možda će biti zastupnicima i zastupnicima jasnije o tematici o kojoj govorim. Prije svega ovo je Izvještaj o radu za 2016. godinu, zbog toga se nisam puno niti u svom uvodu osvrtao na neke nove stvari koje smo uveli u 2017. godini a to je konkretno uvođenje podružnica Nacionalne zaklade u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci koje će pomagati udrugama, pisati projekte. Ideja je da osnažimo što više civilno društvo u prijavu, baš u prijavama na natječaj iz Europskog socijalnog fonda. U raspravi je bilo spomenuto da mi izuzetno slabo koristimo, mi kao Zaklada kao što sam u uvodu rekao nismo korisnik sredstava Europskog socijalnog fonda, mi smo posredničko tijelo druge razine. I mogu vam reći, sve što je bilo na raspolaganju iz Europskog socijalnog fonda potrošnja toga je 99%

Također bilo je pitanja koliko mi kao Zaklada koštamo, u krajnjoj liniji i koliko novaca trošimo. Rad Nacionalne zaklade vam godišnje iznosi otprilike oko 4 milijuna kuna, što je dobar dio toga također pokriven iz tehničke pomoći koju koristimo za plaće zaposlenika koji rade u EU odjelu. Mi u Zakladi imamo 10-ak zaposlenika u nacionalnom odjelu koji se bavi nacionalnim financiranjem i imamo preko 20 djelatnika koji rade financijsko i programsko praćenje udruga koje su dobile sredstva iz Europskog socijalnog fonda što nam nalažu analize radne opterećenosti i sav akreditacijski paket kojeg mi moramo imati kao posredničko tijelo. Također volio bih se osvrnuti na to da li postoje kriteriji. Postoje kriteriji. Kriterije je raspisala Vlada RH u svojoj uredbi, postoji Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge. I svi natječaji koje raspisujemo moraju biti sukladni tim kriterijima. Tamo je propisano što se boduje, zašto se boduje i kako se boduje. Svake godine Upravni odbor Nacionalne zaklade donese Odluku o nezavisnim procjeniteljima koji tada kada mi raspišemo natječaj kao stručna služba ocjenjuju pristigle prijave. Mi smo primijetili da imamo nekakav kontinuitet određenih organizacija civilnog društva ali smo onda išli ovom logikom da osnažimo sve ostale dionike pa idemo uvesti podružnice pa ćemo ojačati sve dionike na razini civilnog društva a ne da problematiziramo koja je udruga dobila koji iznos sredstava i zašto. Evo, ja se nadam da sam uspio odgovoriti na ta pitanja koja su bila postavljena.

Ja jako dobro znam koje su vaše mogućnosti kao Zaklade, jednako kao i mogućnosti udruga. Mene zanima zapravo zašto se vi niste aktivirali, jer ako jeste to je bilo jako loše pa educirali sve te udruge da oni znaju koje su njihove mogućnosti povlačenjem sredstava iz EU fondova. To je bilo moje pitanje maloprije koje sam zapravo u replici govorila. Jer oni imaju te mogućnosti a jako su, ne mogu niti reći loše, skoro pa nikako upoznati. I kada bi izvadili nekakav postotak što bi bilo dobro da napravite pa da vidimo koliko to zapravo udruga financira svoj program aktivnosti plaće iz nama sredstava na raspolaganju vidjeli bi da je to skoro pa nikakva brojka.

Uvažena gospođo zastupnice, mi smo u izvještaju, možete naći u izvještaju i za 2015. napravili točnu analitiku koliko naših korisnika je, institucionalne podrške je uspješno u povlačenju europskih sredstava tako da analitika postoji. A mi baš zbog te proaktivnosti smo donijeli odluku o pokretanju podružnica. Tako da je to krenulo na inicijativu Zaklade.

Hvala lijepa. Pa mislim da bi određenim odgovorima, odnosno objašnjenja da Vlada svojom uredbom propisuje kriterije, to još jednom potvrđuje tezu da u biti Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koliki je tu smisao ali sada je to pitanje svih pitanja, mene je zanimalo, od ovih sredstava, to sam cijelo vrijeme provlačio, od ovih sredstava što Zaklada dobiva od znači igara na sreću, od Hrvatske lutrije koliko sredstava ostaje u biti u samoj Zakladi za plaće, o kojim se iznosima radi, jer je činjenica da je interes i cilj, svima nama, da ta sredstva dođu do krajnjih korisnika, do onih koji će potrebna pomoć, do volontera, do onih koji su na terenu, poglavito u ovim zaboravljenim krajevima, gdje je vidljivo da u ovim većim gradovima je to koliko toliko organizirano?

Hvala potpredsjedniče. Gospodine Bulj, tako je ja ću ponoviti na str. 85. godišnjeg izvješća 4 milijuna kuna, 4 milijuna kuna, ostalo se potroši na plaće. Dio toga, to nisu znači nije svih 4 milijuna kuna iz lutrijskih sredstava, nego je veći dio toga iz sredstava tehničke pomoći koje koristimo iz Europskog socijalnog fonda. Što se tiče druge stvari, Nacionalnoj zakladi, ne ostaje novac na kraju godine. Mi imamo od samog početka nešto što se zove zakladama imovina. Tu zakladnu imovinu, skupili smo raznim donacijama, što stranih Vlada, što Vlada RH, i one su osnovale, imovina zaklada je 50 milijuna kuna. Imovina zaklade se koristi u izvanrednim situacijama, kao što je to bilo prošle godine, kada su se smanjila lutrijska sredstva. Pa smo onda sa zakladnom imovinom amortizirali, što da Organizacije civilnog društva ne ostaju bez financijskih sredstava. Ali, mi tokom našeg poslovanja ne ostavljamo ništa zadržanog financijskog sredstva osim ovih minimalnih troškova za plaće koje imamo. Izvolite. Uvaženi gospodine Bogdan, evo još malo o propozicijama, za provedbu bilo kojeg projekta, trebaju biti nekakvi kapaciteti, udruge i financijski i provedbeni, znači ljudi koji rade u udruzi i imamo problem. Znači neka nova udruga koja ima dobru priču, dobar projekat. Ona jednostavno nema kapacitete za provedbu, jer nikad nije dobila novac i nikada nije uspjela zaposliti ljude. Sami ste rekli uredbom Vlade se te stvari reguliraju, pa evo ga, moja jedna sugestija, da ta uredba Vlade, bude na način, da se omogući i novim udrugama, da uđu među ove udruge koje se trenutno financiraju.

Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Dakle, pred vama je izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje za 2016. vezano za poslove iz mjerodavnosti Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje u protekloj godini, obavljali su se u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i financijskim planom zavoda, te prema godišnjem planu rada Zavoda koje je donijelo upravno vijeće. Izvješće koje je pred vama, sačinjeno je u praktički istom metodologijom kao i prethodna izvješća, a kako bi rezultati i kako bi nekakvi pokazatelji bili usporedivi, te ono sadržava uobičajena poglavalja o stanju sustava mirovinskog osiguranja, o ustrojstvu zavoda, te njegovim ljudskim potencijalima i informacijskoj tehnologiji, o radu upravnom vijeća, financijskom poslovanju, portfelju zavoda, te ostvarivanju prava i radu stručnih službi.

Od ukupnog broja osiguranika, bilo je 1,23 milijuna osiguranika zaposlenih kod pravnih osoba, oko 106000 osiguranika zaposlenih kod fizičkih osoba, osiguranika poljoprivrednika, bilo je nešto više od 19000. Isto tako evidentirano je 56000 aktivnih osiguranika obrtnika, te 20000 osiguranika samostalnih profesionalnih djelatnosti.

U odnosu na prethodnu godinu, opet 2015. dakle to predstavlja povećanje broja korisnika starosne mirovine u ukupnom broju korisnika, a smanjenje brojeva korisnika invalidske i obiteljske mirovine.

Udio te mirovine u prosječnoj neto plaći također za prosinac 2016. godine iznosi 38,63%, a prosječna mirovina ako isključimo mirovine koje su ostvarene prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju iznosi 2508 kuna što čini 43% prosječne neto plaće za prosinac 2016. godine. Prosječna starosna mirovina za prosinac 2016. godine iznosila je 2482 kune ili 42,52% prosječne neto plaće za prosinac 2016. A prosječna starosna mirovina bez mirovina ostvarenih prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju iznosila 2828,70 lipa odnosno 48,45% prosječne neto plaće za prosinac 2016. godine. Prosječna starosna mirovina koja je određena na temelju mirovinskog staža od 40 i više godina na dan 31. prosinca 2016. godine iznosila je 4184 kune i 28 lipa, odnosno 71,67% prosječne neto plaće za prosinac 2016. U ukupnom broju korisnika mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju najveći broj korisnika je u dobnoj skupini od 65 do 69 godina, a udio korisnika u mlađim dobnim skupinama blago se smanjuje što je pozitivan trend uz istodobno povećanje udjela korisnika u starijim dobnim skupinama. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod provodi isto tako i postupke ostvarivanja prava doplatka za djecu.

Doplatak je prosječno iznosio 374 kune i 77 lipa po djetetu, a ukupni troškovi financiranja su bili na razini milijardu i 479 milijuna kuna. Kada govorimo o financijskom poslovanju zavoda ukupni prihodi zavoda u 2016. godini iznosili su 38 milijardi 710 milijuna kuna dok su rashodi iznosili 38 milijardi 682 milijuna kuna. Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 38 milijardi 677 milijardi kuna i odnosi se na prihode od doprinosa za mirovinsko osiguranje iznose koji iznose 20 milijardi i 298 milijuna kuna i čine 52,44% ukupnih prihoda, te opće prihode i primitke iz proračuna koji iznose 18 milijardi 379 milijuna kuna. Prihodi od doprinosa u 2016. godini u odnosu na 2015. su rasli za 3,9% Ukupni rashodi za 2016. godinu ostvareni su na razini 38 milijardi i 682 milijuna kuna i ostali su na razini ukupnih rashoda za 2015. godinu. Rashodi za mirovinu i mirovinska primanja iznosili su 36 milijardi i 805 milijuna kuna, a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda čine 95,15% i veći su za 0,3% u odnosu na 2015. godinu. Od 1. siječnja 2016. godine mirovine su usklađene za 0,46%, a u drugom usklađenju koje se odvijalo 1. srpnja 2016. godine usklađene su za dodatnih 0,30%, te je nakon toga udio mirovinskih primanja unutar bruto društvenog proizvoda je bio na razini 11,29% Rashodi poslovanja kad govorimo o rashodima za zaposlene i materijalne rashode za 2016. godinu iznosili su 343 milijuna kuna. U odnosu na 2015. manji su za 2,8% Rashodi za zaposlene u 2016. godini iznosili su 264 milijuna kuna, odnosno 0,68% ukupnih rashoda zavoda, a kada se uspoređuju sa 2015. godinom manji su za 1,1% Materijalni rashodi su iznosili 78 milijuna kuna i manji su za 8%, a u strukturi ukupnih rashoda čine 0,2% Najznačajniji rashodi odnose se na rashode za usluge koji su manji za 10,4% najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za poštanske usluge u odnosu na 2015. godinu kada je Zavod imao povećane troškove za otpremu rješenja i obavijesti korisnicima mirovina za koje je provedeno razdvajanje mirovina, te za otpremu rješenja korisnicima u svezi s prevođenjem invalidskih na starosne mirovine. Rashodi za poštanske usluge smanjeni su zbog sklapanja ugovora za poštanske usluge preko Središnjeg ureda za javnu nabavu po povoljnijim uvjetima dok su isto tako smanjeni rashodi za telefonske usluge zbog korištenja usluge prijenosa podataka preko CARNET-a. Smanjenje rashoda u odnosu na 2015. odnosi se i na naknade troškova zaposlenima za 3,6% zbog smanjenja broja zaposlenih u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Poslovanje sredstvima za doplatak za djecu, dakle sredstva za financiranje doplatka za djecu osiguravaju se u državnom proračunu. Ostvarena su u iznosu na razini 1 milijarde i 479 milijuna kuna i u odnosu na 2015. manja su za 6,9% Unutar ukupnih rashoda doplatka za djecu uključena su i sredstva za isplatu pronatalitetnog dodatka koja su iznosila 297 milijuna kuna. Kada govorimo o radu stručnih službi zavoda, tijekom 2016. godine ukupno je na rješavanju bilo 529 tisuća 921 zahtjev za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Tu govorimo o tuzemnom i inozemnom osiguranju, doplatku za djecu, matičnoj evidenciji, prvom i drugom stupnju.

U prvom stupnju u 2016. godini bilo je ukupno na rješavanju 505 tisuća 646 zahtjeva što je na razini 2015. godine, odnosno predstavlja nekakvo blago povećanje zahtjeva na rješavanju. U drugom stupnju je tijekom 2016. godine u zavodu bilo na rješavanju 24 tisuće 275 zahtjeva i od toga su 7 tisuća 653 drugostupanjska rješenja prenesena iz 2015. a tijekom 2016. zaprimljena su 16 tisuća 622 nove žalbe, od toga broja riješeno je 71,84% U provedbu Zakona o doplatku za djecu na rješavanju su u prvom i drugom stupnju u tuzemnom osiguranju zajedno sa neriješenim zahtjevima iz prethodne godine bila ukupno 238 tisuća 363 zahtjeva i ukupno je riješeno 235 tisuća 706 zahtjeva što predstavlja 98,88% Što se tiče posla o primjeni uredbe EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u 2016. na rješavanju su bila 56 tisuća 532 zahtjeva, za priznavanje prava na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i od toga je riješeno 37 tisuća 237 zahtjeva odnosno 65,9% Broj zaprimljenih zahtjeva za mirovine i doplatak za djecu u 2016. bio je u granicama planiranog dok je osjetno povećanje broja zahtjeva došlo u području određivanja mjerodovnog zakonodavstva, dakle plan je bio na razini 32 tisuće dok je zaprimljeno 57 tisuća zahtjeva. Razlog zbog kojeg je nastao takva disproporcija između planiranog i ostvarenog je u tome što je znatno povećana aktivnost naših tvrtki u inozemstvu što je rezultiralo i pojačanom potrebnom za većim brojem izaslanih radnika. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je tijekom 2016. godine isplatio mirovinska primanja za 149 tisuća i 26 korisnika koji prebivaju u 47 država a tu se većinom radi o državama iz okruženja a predstavlja 5,5% od ukupnih godišnjih rashoda za mirovine. U 2016. godini zaprimljeno je i 3 tisuće 391 zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu primjenom uredbi. Tako da je tijekom 2016. godine bilo na rješavanju 5 tisuća 434 zahtjeva od čega je riješeno 3 tisuće 338, odnosno 61,43% Elektronička razmjena podataka o činjenici smrti korisnika mirovinskih primanja uspostavljena je između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i inozemskih nositelja mirovinskog osiguranja iz BiH, Crne Gore, Makedonije, Poljske, Slovenije, Srbije i Savezne Republike Njemačke. Isto tako ta razmjena podataka se konstantno tehnološki unapređuje i na taj način se praktički povećava efikasnost rada samog zavoda. I osim toga dolazi do smanjenja broja nepripadnih isplata mirovinskih primanja. Što se tiče poslova u vezi s vođenjem matične evidencije zavoda osim redovitih aktivnosti znatno je unapređen sustav e-prijava. Usluga je proširena na sve kategorije obveznika i osiguranika. I iz tog razloga udio je prijava u ukupnom broju prijava je porastao na 83,9%, 83,2%, pardon. Jednako tako zavod je svojim korisnicima omogućio uvid u osobne podatke, podatke o radno pravnom statusu, izdavanje e-potvrda putem sustava e-građani. A tijekom 2016. putem sustava e-građani omogućio je izdavanje i potvrda o stažu osiguranja i plaći te obavijesti o ostvarenom drugom dohotku. Kada govorimo o ljudskim potencijalima u zavodu 31.12.2016. ukupan broj zaposlenika u Zavodu je bio 2597, odnosno 84 zaposlenika manje nego 2015. Tijekom dužeg niza godina primjetan je konstantan pad broja zaposlenika što utječe i na samu efikasnost zavoda. Prema prikazu kretanja broja zaposlenih vidljivo je da smo bez obzira na nove poslove koji su nam prema važećem zakonodavstvu dolazili u nadležnost kontinuirano smanjivali broj zaposlenika i kontinuiranog pada broja zaposlenih najviše zbog prirodnog odljeva ili zbog odljeva kadrova prema drugim poslodavcima prvenstveno govorimo o informatičkom kadru uz maksimalno angažiranje unutarnjih rezervi i preraspodjelu poslova uspjeli obaviti sve zadaće. U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2016. primljeno je na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ukupno 156 polaznika, od toga 79 polaznika prve i druge razine visokog obrazovanja. Zavod osim svojim poslovima ostvarivanja mirovinskih primanja dakle i svojim nekakvim provedbenim tijekom isto tako raspolaže određenim portfeljem vlasništva u trgovačkim društvima. Dakle što se tiče poslova vezanih uz gospodarenje i upravljanje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava za navedeni posao je zadužen Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o.

Na dan 31. prosinca potraživanja zavoda vezano uz portfelj iznose 157 milijuna 753 tisuće kuna od čega se 156 milijuna 930 tisuća odnosi na potraživanje po osnovi prodaje dionica ili udjela dok je 822 tisuće kuna potraživanja po osnovi dividendi. Isto tako Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je osnivač i upravlja i sa Hrvatskim mirovinskim investicijskim društvom koji pak upravlja kapitalnim fondom. Kapitalni fond, dakle, ostvaruje svoj investicijski cilj ulaganje imovine pretežno u uvrštene vlasničke papire, odnosno, dionice, prilagođavajući pri tom strukturu ulaganja tržišnim udjelima. Osnovni prihod HMIDA je naknada za upravljanje kapitalnim fondom koja iznosi 2% od prosječne vrijednosti imovine fonda umanjene za financijske obveze. A vrijednost neto imovine fonda porasla je u 2016. g. za 84,8 milijuna kuna, što predstavlja 7,5% povećanje neto imovine. Dakle, ovo je sažetak izvješća o poslovanju u 2016. godini. Zahvaljujem se na Hvala lijepo imamo više replika. Izvolite. Gospodin ravnatelju, vi ste bili dobar Oliver Mlakar, pročitali ste izvješće. Ja sam očekivao da ćete ovdje govoriti o tome, što je Zavod napravio dobro, što je napravio loše i o nekoj viziji, budućnosti Zavoda, u 2017.

Jedna stvar je da li je Zavod sklopio ugovor sa Hrvatskom poštom oko reklamiranja da se u pošti može podnijeti zahtjev za dakle, kompletiranjem staža, dakle, za provjerom staža. Jer koliko ja imam informacije, je ,dakle krenula kampanja da se to može raditi kroz Hrvatsku poštu i da su službenici u Hrvatskoj, s obzirom da to Zavod plaća, da su službenici u Hrvatskoj pošti, koji rade na normu, slali 10, 100 zahtjeva na ime svoje rodbine, prijatelja, susjeda, da im se provjeri i kompletira staž, iako je to u tom trenutku nije potrebno. I drugo, obzirom da je vila Idola, vrlo vrijedna nekretnina u vlasništvu Zavoda, kao što znamo, vila Idola je ustupljena biskupskoj konferenciji, što nemam ništa protiv toga, ali me zanima, da li je država obeštetila Zavod i u kojoj vrijednosti, s obzirom da se radi o vrlo nekretnini, koja je na vrlo dobrom položaju i ja se nadam da Zavod nije to dao besplatno. Zahvaljujem se na konstatacijama i pitanjima.

Ugovor se konzumira, Hrvatska pošta je jedna od tvrtka koja predstavlja najveću moguću dostupnost na domaćem tržištu. Kako Zavod želi povećati dostupnost svojih usluga, pojedine usluge se mogu konzumirati u Hrvatskoj pošti. Naravno kao i u svakom projektu, postoje nekakve sitnice, koje je potrebno korigirati, ali upravo zato je pilot projekt. I nakon isteka pilot projekta, odnosno, ugovora, koji definira pilot projekt, mi ćemo odlučiti o budućoj suradnji sa Hrvatskom poštom. Drugo pitanje se odnosilo na vilu Idolu, dakle, vila Idola je nekretnina koja je bila u vlasništvu HZMO-a, nažalost, zbog nedovoljnih sredstava za upravljanjem, nedovoljnih sredstava, koji nam državni proračun doznačuje na ime održavanja, upravljanja nekretninom, smatrali smo da je svrsishodnije, da tu nekretninu damo na upravljanje onom tko se može kvalitetnije skrbiti o vili Idoli, a mi ćemo sa kolegama iz Ministarstva državne imovine adekvatnu kompenzaciju, za navedenu nekretninu omogućiti kroz buduće vrijeme. Gospodine ravnatelj imam jedno pitanje, temeljem upita građana s kojima sam razgovarao uoči ove sjednice. Dakle, ovdje imamo podatak, da nažalost, čak 94645 korisnika ima prosječnu mirovinu 232 kn, a 286 ima prosječnu mirovinu 8973 kn.

Dakle, sami iznosi mirovina navedeni su u izvještaju, ali moram napomenuti, da Zavod je provedbeno tijelo i Zavod provodi akte RH i Zakon RH i s te strane, ono što je nama na dispoziciju zakonskih rješenja, mi ih u skladu s time i provodimo.

Zahvaljujem se potpredsjedniče Sabora. Ravnatelju zavoda Aladrović, evo ja bi se vama zahvalio na jednom iscrpnom, ali kvalitetnom i transparentnom izvješću koji nam ujedno daje i određene pokazatelje, a tu bih kao negativno, jednostavno ne mogu ih prešutjeti, moram ih istaknuti, ne kao kritiku vama, nego kao upozorenje svima nama, a to je zabrinjavajući pad broja osiguranika, poljoprivrednika i obrtnika. Taj, negativni trend se nastavio i kažem, sama poruka sama po sebi je jasna, pogotovo u vrijeme, sada kada nam dolaze neki novi zakoni u poljoprivredi. Spomenuo bi i istaknuo i problem demografskog starenja stanovništva, koji se očituje u nepovoljnom omjeru osiguranika i korisnika mirovina. No da nije sve tako crno, drago mi je da je od 2011. godine iako se, kontinuiran je rast broja osiguranika ali dosegli smo tu razinu iz 2011. godine što je ujedno i pokazatelj kako je gospodarstvo u RH počelo rasti.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine Ladrović. Dakle iz izvješća je jasno i to ste vrlo dobro i u uvodnom dijelu naglasili u samom izvješću, a i vi ste ovdje za govornicom govorili kakvo je stanje u mirovinskom sustavu Republike Hrvatske, u sustavu međugeneracijske solidarnosti i tu ste naveli nekoliko najvažnijih problema, a možemo to reći vrlo kratko. Dakle, ono što uprihodujemo doprinosima za mirovinsko osiguranje nije dostatno ili je nešto malo više od polovice sredstava koji su potrebni za isplatu mirovina. Vi kao sustav imate, zavod imate i obavezu predlaganja zakonskih okvira kojima bi se mijenjalo postojeće stanje koliko sam ja shvatio. Neke ste vi mjere ovdje naveli, a mene zanima postoje li konkretni zapravo prijedlozi i mjere koje vi predlažete hrvatskoj Vladi da napravi, jer ovo stanje nije dugoročno održivo. I zanima me onaj dio iz portfelja gdje ste umanjili portfelj za 280 milijuna kuna. 257 milijuna se odnosi na prodaju udjela dionica ako sam dobro pročitao, a 23 milijuna su brisanje ili pojedini gubici. Pa me zanima kako je do toga došlo, jer vidim tamo nekakve veterinarske stanice u koje je Mirovinski fond ulagao. se na pitanju. To su tvrtke koje su kroz dugi niz godina praktički nasljeđivane u portfelju i jednostavno praktički, odnosno praktičko upravljanje tim portfeljem vodi CERP prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom, tako da taj dio poslovanja je vezan za prodaju određenih udjela. Vezano za prvi dio pitanja, dakle Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u pravilu uvijek ustupa svoje ljudske i materijalne resurse ka kreiranju što kvalitetnijih rješenja. Na raspolaganju smo i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i svim ostalim ministarstvima u donošenju i kreiranju zakonskih rješenja. I tu želimo biti i bili smo do sad proaktivni sudionik.

Pa evo ja ću imati samo jedno kratko pitanje. Naime, u izvješću na trećoj stranici nalazi se struktura osiguranika prema osnovama osiguranja.

Ako se ne varam jesu. Možemo još provjeriti, pa ćemo dostaviti pisano očitovanje. Ne. Onda otvaram raspravu. I prva će u ime Kluba zastupnika SDSS-a riječ uzeti uvažena zastupnika Dragana Jeckov, izvolite.

Poštovan potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine Aladrović, dame i gospodo saborski zastupnici. Izveštaj o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2016. godine reći ćemo da je tehnički korektno, u dobroj meri kvalitetan, transparentan, ali i identičan u formi i sadržaju sa izveštajem iz prethodnih godina, odnosno podaci su veoma slični i upućuju na različite trendove i kretanja. Istaći ću ono što je pozitivno, a to je dakle da se na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje redovito objavljuju podaci i korisne obavijesti uz statističke podatke što rad dodatno čini transparentnim. Također je činjenica da je tu stranicu posetilo oko 3 milijona 301 hiljada, odnosno što je za 263 892 korisnika više u odnosu na 2015. godinu.

Ipak napred spomenuti trendovi nisu baš povoljni. Posebno je nepovoljan odnos korisnika penzija i korisnika koji, a koji dakle u 2016. godini iznosi 1:1,7.

Dakle, zbog ovog nepovoljnog broja u odnosu na broj radnika, odnosno zaposlenika ovakav način je dugoročno neodrživ tvrde određeni ekonomski analitičari.

Udio te mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 38,63% Po tim podacima penzioneri u Hrvatskoj su u najtežem položaju u odnosu na druge penzionere EU-a odnosno iza nas su samo Rumunjska i Turska je li, koja nije u EU-u ali nimalo sjajan podatak. Dakle, stvarna vrijednost naših penzija u prosjeku je dakle 297 eura, odnosno kao što sam rekla, 38,63% prosječne neto plaće, najnižoj u regiji. Evo samo gradacije, u Sloveniji ona iznosi 58,44%, odnosno iznosi 613 eura. U Crnoj Gori je 57,8% a u Srbiji je to 47% Dakle, kao što vidite nimalo sjajne brojke. Isto tako zanimljivo je možda usporediti i druge cjenovne vrijednosti pa tako u Hrvatskoj hrana košta prosječno 91% od prosjeka EU-a. Tako da u Makedoniji je to recimo niskih 58%, u Sloveniji 96% Iz svega ovog dakle, jasno je vidljivo da cijena hrane kad se ugradi u relativnu vrijednost mirovine onda hrvatskim penzionerima ne ostaje ništa drugo nego da gladuju. Također prilika je istaknuti da u Hrvatskoj od 1999. godine otkad se usklađuju penzije do danas, zaostaju za rastom plaća čak 13,84% Samo u ovoj godini taj iznos je 2,55% što je dakle, najveći godišnji zaostatak proteklih 18 godina. Iskoristiti ću priliku i upozoriti i na problem siromaštva zbog upravo navedenih podataka i veoma niskih penzija a velikih životnih troškova. Izgleda da penzioneri ne čine stup ovog društva i da oni izgleda nisu svojim radom stvarali i podnosili teret izgradnje cjelokupnog društva, tako je nažalost, tako su degradirani.

Penziju manju od 500 kuna dobilo je 94 645. Zamislite 94 645 ljudi dobije mjesečno manje od 500 kuna.

Od 1500 do 2000 kuna dobiva 227 255 penzionera i od 2000 do 3000 kuna dobiva 320 647 penzionera. Dakle, bitno je istaknuti da neki ekonomski analitičari predviđaju da je održivost ovakvog sistema još jedno 5 godina upravo zbog osjetljivosti te materije odnosno da starenje stanovništva posebno migracija mladih odnosno problem iseljavanja koji poprima ozbiljne namjere, itekako utječe i ugrožava upravo ovaj sistem. Također, prilika je obaveza SDSS-a spomenuti financijski oštećene penzionere koji se nama obraćaju za pomoć jer su se našli bez svoje krivice u neravnopravnom položaju u odnosu na druge. Govorim o penzionerima koji su stekli penzije prije '91. godine, dakle, koji su cijeli svoj radni vijek uplaćivali u te fondove. Bez svoje krivice ostali su uskraćeni za penzije zbog okolnosti na koje nisu mogli utjecati a ostali su zakinuti u svojim temeljnim pravima. I evo, također možda treba reći da su skoro sve Vlade preuzele obavezu da se ovo pitanje riješi i iznađemo … [[Govornik se ne razumije.]] pravilnog obeštećenja te na osnovu njih da se obeštete spomenuta grupacija penzionera, međutim ovo pitanje je i dalje ostalo otvoreno. Naravno da ćemo mu u Klubu zastupnika SDSS-a nastojati da ovoj kategoriji, financijski oštećenih penzionera pomognemo da se ova nepravda pokuša ispraviti. Također iskoristit ću priliku da pohvalim rad Područne ispostave u Vukovaru gdje imamo 72 zaposlenih koji izvrsno rade svoj posao, uvijek su na usluzi, ljubazni su, imala sam direktne kontakte s njima i imam sve riječi pohvale za Ispostavu u Vukovaru.

Izvolite. Uvažena kolegice Jeckov, ovdje bi htio samo ispraviti jedan podatak koji ste iznijeli a koji se zadnjih dana učestalo koristi za lažnu statistiku, za prikazivanje Hrvatske u ružičastim naočalama. Pa onda mi sada ovdje čujemo da je omjer radnika i umirovljenika 1,17:1, dakle osiguranici nisu radnici. To je frizirana statistika posebno u režiji ministra financija Marića koji je u osiguranike ugurao nezaposlene osobe na stručnom osposobljavanju i od 1. siječnja 2017. osobe koje primaju autorske honorare. To nisu radnici. Radnici su osobe koje imaju ugovor o radu. To su radnici. I kada bi se takva statistika primijenila a takvu statistiku recimo primjenjuje onaj koji ju mora primjenjivati a to je Državni zavod za statistiku vidjelo bi se da je omjer ustvari daleko nepovoljniji nego što ga prikazuje ovo izvješće. Ali naravno nekome odgovara da se stvari prikazuju na ovakav način i onda u biti još uvijek imamo nekakav dojam da je broj radnika navodnih povećao se, da se omjer malo poboljšao a ustvari strašna je istina da se broj radnika smanjio a omjer se još pogoršao. Prema tome, ovu statistiku koju je dao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje treba uzeti sa ozbiljnom rezervom, ustvari je trebao odbaciti jer je metodološki neispravna. Poštovani kolega Bunjac, treba reći da i oni koji rade na ugovor o djelu i oni koji su na stručnom osposobljavanju također određeni iznos ide i naravno, njihovih plaća ide, uplaćuje se u mirovinsko osiguranje tako da sigurno da su oni obuhvaćeni ovim izvještajem. I ja nemam razloga da sumnjam da je taj omjer 1:1,75, kao što rekoh.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je jedan rutinski izvještaj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji se ne razlikuje od izvješća koji smo imali prijašnjih godina a imali smo jedan i nedavno prije nekoliko tjedana. Međutim, uvijek kada govorimo o Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kroz njega se oslikava situacija na našem tržištu rada i situacija u proračunu RH. Ono što zabrinjava i što je vidljivo i iz ovog izvješća je niski udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Ona je još uvijek niska i trebati će vremena očito da se ta, udio plaće, mirovina u plaćama poveća. Međutim ono što sam očekivao od ravnatelja koji je pročitao taj izvještaj koji smo mogli pročitati i bez njegove pomoći da ukaže prvo na neke druge stvari koje se sada i ubuduće će se početi prelamati kroz izračun statistike koja će nam govoriti koji udio mirovine je u prosječnoj plaći. Jer ulaskom u EU sve više će nam dolaziti umirovljenici koji su radili i kod nas i radili su i u EU.

To je pokušano jednim dijelom se riješiti tako da imamo sada statistiku sa i bez ali mislim da u budućnosti bi trebala biti statistika bez tih umirovljenika koji primaju mirovinu iz zemalja EU ili nekih drugih zemalja i jedan dio mirovine iz Hrvatske jer s time zamagljujemo stanje u našem mirovinskom sustavu. Naime većina tih mirovina je izuzetno niska, dakle te mirovine su negdje otprilike oko 500 do 700 kuna. Čak smo i davali onda tim umirovljenicima i onaj dodatak 100, 200 kuna što je radila lokalna samouprava a da oni s druge strane imaju 1000, 2000 ili ne znam koliko tisuća dakle eura ili švicarskih franaka. Prema tome je potrebno, to sam očekivao da će ravnatelj o tome govoriti da se i taj način izvještavanja promijeni da on bude realan i da stalno steknemo dojam koliko je umirovljenika u Hrvatskoj koji imaju nisku mirovinu i stvarno imaju nisku mirovinu, njih je puno previše nego što statistika sama po sebi govori. Ono što možemo biti zadovoljni je udio prosječne plaće za one koji su u mirovinu otišli, prosječne mirovine u prosječnoj plaći za one koji su otišli u mirovinu sa 40 godina staža, ona je, dakle ovisi o tome kako se budu plaće u Hrvatskoj išle godine ili dolje će varirati i za sada to izgleda relativno dobro, ali nije dobro zato što je vrlo mali udio tih ljudi koji su u punoj starosnoj mirovini a to se onda opet vraćamo na '90.-te kada je puno naših ljudi otišlo u prisilnu prijevremenu mirovinu. Dakle gdje su, dakle prisilno morali otići u prijevremenu mirovinu i prihvatiti mirovinu takvu kakva je.

Ali mislim da u ovo vrijeme kada se proračun dobro puni, kada nam ekonomija dobro ide mislim da je vrijeme da se i o tome počne razmišljati. Za pohvaliti je smanjenje broja radnika u Zavodu za mirovinsko osiguranje, sad ih je 2597. Mislim da taj trend treba nastaviti i dalje, jer u današnje vrijeme informatizacije e-građanina i sve ono što se napravilo, dakle broj radnika može biti i još manji. Jasno da nismo svi zadovoljni sa broj umirovljenika u odnosu na broj zaposlenih. Tu je kolega Bunjac u pravu. Ono što se vidi, vidi se da u Hrvatskoj se ne otvaraju radna mjesta i to je ono što se prvo mora vidjeti i kroz Zavod za mirovinsko osiguranje. Dakle, da Zavod za mirovinsko osiguranje počne iskazivati i statistiku na način s obzirom da ima i JPPD obrazac, da može iskazati statistiku, broj zaposlenih u odnosu dakle koji imaju ugovor o radu u odnosu na broj umirovljenika.

I sasvim sigurno da je tada mirovinski sustav mogao podnijeti i veće povećanje mirovina nego što je i danas. Ono što zabrinjava je porast broja invalidskih mirovina za 33% u odnosu na 2015. godinu. Dakle, od 2012. bilježimo konstantno broj smanjenja invalidskih mirovina sa boljom organizacijom i boljim radom. Tako da je ovih 33% nešto što može zabrinuti. Može biti i dio toga što je zavod za profesionalnu rehabilitaciju i vještačenje imao problema u svom uhodavanju rada, pa su počeli onda stizati rješenja. Ali u svakom slučaju je nešto što bi ravnatelj u svom izvješću trebao jasno naglasiti razlog zašto imamo 33% više umirovljenika. Vlada se hvali sa usklađenjem mirovina, dakle da je ove godine najviše od 2008. godine su povećane mirovine, ali dakle to je posljedica porasta plaća i porasta troškova života. Ono što je počelo 2015. dakle ekonomski oporavak i to nije zasluga samo ove Vlade ili Oreškovićeve Vlade, to je zasluga i Vlade SDP-a koja je udarila dobre temelje da se može nastaviti rast BDP-a i rast ekonomije. Ono što opet napominjem Vlada mora razmisliti o tome da se ukupno povećaju mirovine u određenom postupku. Postoji obećanje premijera da će se povećati za 5%, ali ne usklađenjem, nego 5% svima. Dakle, bez usklađenja plus usklađenje u odnosu na troškove života i u odnosu na povećanje plaće. Sasvim sigurno pokazuje se da Švicarska modificirana formula koja je uvedena zakonom od 2014. ima svoj efekat jer drži postotak prosječnih mirovina u prosječnoj plaći negdje u istoj razini, ali još uvijek nedovoljno da, dakle taj postotak bude puno veći nego što je sada. 38% je malo ako isključimo mirovine koje su izvana, dakle koje su dvojne mirovine. Tad je to 42% Trebalo bi biti negdje na razini oko 50% Ono što me zanima i nadam se da će ravnatelj mi dati odgovor, je da od ukupno 156 polaznika, dakle oni koji su bili na stručnom osposobljavanju koliko njih je ostalo raditi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Jer po iskustvu to su mladi ljudi koji su izuzetno kvalitetni, koji znaju raditi i baš me zanima da li je, jer vidim da je bilo zapošljavanja od ukupno zaposlenih u 2016. godini. Koliko njih je bilo na stručnom osposobljavanju, pa dakle da vidimo da li je zavod koristio tu mjeru onako kao što bi je trebao koristiti. Što se tiče vlastitih prihoda nismo čuli od ravnatelja niti jednu riječ o onome što nas sve brine, a to je koliko sredstava se prikupi iz plaća, dakle na osnovu naših 15% koje izdvajamo u prvi mirovinski stup, da vidimo s obzirom da i to je jedan od pokazatelja da li se ekonomija oporavlja. I to je jedan od pokazatelja da je više ili manje zaposlenih u Hrvatskoj. Da li je to 19, 20, 21 milijardu. Također sam očekivao od ravnatelja da se u ovom izvješću vrlo jasno kaže da od ovih 39 milijardi, dakle da vrlo jasno pokaže da za mirovine koje su vezane uz mirovine, radničke mirovine da je tu nedostatak negdje otprilike oko 4 milijarde, a da sve druge mirovine koje nazivamo mirovine po posebnim propisima nije nedostatak i nije rupa u mirovinskom sustavu, nego to je obaveza državnog proračuna jer je država rekla da će dati mirovine ljudima bez obzira da li su radili ili nisu radili. Prema tome, to nije rupa u mirovinskom sustavu, nego to je obaveza samog mirovinskog, dakle obaveza Vlade da toliko nadoknadi mirovinski sustav, jer iz doprinosa nikad nećete moći toliko dovoljno sredstava imati da pokrijete tih dvanaestak milijardi.

Kao što Zavod nema novaca da sudjeluju u poboljšanju statusa domova umirovljenika, jer ovdje isto tako nisam vidio niti jednu zabilješku da je Zavod vlasnik, mislim 10-tak ili 15 domova umirovljenika u Hrvatskoj. On je vlasnik nominalno gruntovno, dakle, upisan je kao vlasnik, a da domovima umirovljenika skrbi, o njima skrbi lokalna samouprava. Ona bira i upravna vijeća i ravnatelja, a kada treba povući sredstva iz EU, to ne može zato što nije nominalni vlasnik.

I jasno da Zavod mora ići dalje, da Zavod mora funkcionirati, na način kao što je to primjereno, a to znači, da mora biti na usluzi našim građanima, za pohvaliti je sustav e-građani i dakle, sustav koji je SDP-ova vlada pokrenula, on nastavlja se i dalje.

Ono što smo uspjeli sa Hrvatskom poštom napraviti, da više ne plaćamo toliko sredstava za isplatu gotovine na ruke, pa se bojim da nije li ovo nekakav kompenzacijski mehanizam, da se poštuje, kompenzira gubitak koji su imali, s obzirom da se većina mirovina više ne isplaćuje putem pošte.

Naime, vi tamo trebate, odnosno, kor biznis i gro, onih ljudskih potencijala koje su potrebni, su potrebni pravnici, koji su dobro upoznati i upravni pravnici koji su dobro upoznati sa rješavanjem problema i dobro poznaju sustav. Mislim da imamo veliki problem, jer na javnim natječajima, kad se traže ljudi s takvim karakteristikama, tražite najmanje godinu dana iskustva na tim poslovima čega nema. A i ti ljudi imaju solidne ponude sa otvornog tržišta rada, da s obzirom da imaju određena iskustva i vrlo su pogodni za kadrovske službe jačih tvrtki. Mi doista imamo problem. Mislim da će se morati razmisliti i ovdje ponovno razgovarati ne o SOR-u nego o pripadništvu, da će se morati stvarati unutar kuće ti kadrovi, dokle godi imamo ljude sa puno iskustva, a ne eksperimentirati da će netko tko će doći, ne znam, sa nekih drugih poslova, da će sigurno moći tu uskočiti i obavljati taj posao kao i onaj koji je odgojen u Zavodu. Odnosno, koji je sve procese znao od početka do kraja. A što se tiče vile Idole, sumnjam da je itko htio dati taj novac, da smo i mi dali javni poziv. Jedino, javila se kao kandidat Porečko Pulska biskupija koja ima namjeru od toga napraviti rezidencijalni objekat, a detalji ugovora mi nisu poznati, možda ravnatelj o tome nešto više zna. Zato je i moje bilo i pitanje upućeno ravnatelju, s obzirom da je bilo negdje u 2015. ako me ne vara, kad sam čitao, da je bilo negdje otprilike oko 30, 40 zapošljavanja unutar zavoda dakle, ljudi koji su otišli u mirovinu, koliko njih je bilo koji su završili stručno osposobljavanje. Ja se nadam da je većina od njih bila, jer ste ih mogli istestirati u tih godinu dana i vidjeti koliko tko može i omogućiti da ostane u Zavodu.

A što se tiče … [[Govornik se ne razumije.]] jasno da zavod nema mogućnosti da financira niti obnovu tog objekta kao i ostalih nekretnina i zavod se mora riješiti praktički svih nekretnina jer to nije njegov core biznis.

Kolega Mrsić, ono što ste vi istaknuli a što zapravo je jedan od najvećih problema koji nas muči, to je pad broja osiguranika uz istovremeni rast umirovljenika. Ako se zaista dogodi procjene demografa da ćemo 2030. imati manje od 3 milijuna žitelja RH, pitanje kako će se uopće osigurati i financiranje mirovina. Jedna podatak nemamo u ovom izvješću ali je upravo ilustrativan jer pokazuje ovo o čemu ste vo govorili, dakle 2008. bilo je milijun i 488 922 radnika kod pravnih i fizičkih osoba, a sada ih je milijun i 363 997, dok je istovremeno broj umirovljenika 2008. iznosi milijun i 034 262, a sada je došao do milijun i 140 004. Prema tome, upravo to je ključni problem a trenutačno ne vidim da se nudi bilokakvo rješenje.

Trend postoji, ali to je još uvijek nedovoljno da bi došli u poziciju da možemo reći da smo odahnuli s obzirom na stabilnost samog mirovinskog sustava odnosno da državni proračun ne transferira toliko sredstava u sam mirovinski sustav jer sada je vrlo jasno da sa ovim brojem radnika nećemo moći održati mirovinski sustav i da ćemo stalno sanirati prvi mirovinski stup jer svi transferi u prvi mirovinski stup su saniranje prvog mirovinskog stupa. Ono što s druge strane je vrlo jasno da nećemo nikad situaciju da imamo na jednog umirovljenika dva zaposlena jer bi onda trebali imati skoro sva i pol milijuna zaposlenih što je malo vjerojatno s obzirom na demografsku politiku, s obzirom na našu ekonomiju gdje je turizam jedan od najvećih poslodavaca. Očito da u Hrvatskoj treba mijenjati paradigmu i da treba otvarati radna mjesta u drugim djelatnostima i da na takav način omogućimo i da mladi ljudi ostanu Hrvatskoj a da ne idu iz Hrvatske. Sasvim sigurno da ako se ne nastavi dalje razvijati mirovinski sustav, jučer smo dobili odluku Vlade koja odbija da se poveća dodatak na mirovinu od 27% za sve oni koji su sada u prvom i drugom stupu, što će dovesti do toga da će ti umirovljenici imati puno manje mirovine nego što trebali imati.

Poštovani kolega Mrsić, ja osobno vrlo često kada govorim u ovom Saboru pričam o informatizaciji, neophodno potrebi informatizacije u javnoj upravi. Ja osobno smatram da prava reforma javne uprave će nastupiti kada informatiziramo javnu upravu ali u pravom smislu te riječi kako ona treba biti informatizirana. Isto tako mislim da je informatizacija proces a u državi ustvari najbolji oblik borbe protiv bilo kakvog oblika korupcije jer kad nešto informatizirate onda propišete sve postupke, ubacite u kompjutere i više nema prostora za kreativnost kakvoj su skloni ljudi kako bi nešto, ajmo to reći, prilagodili sami sebi.

I u principu mislim da ovom replikom bi htio i potaknuti i novoga ravnatelja da nastave raditi da tome putu jer to je uistinu pravi način. Na taj način štede novac, na taj način štede službenike, štede papire i štede sve ostalo što se danas jako često bespotrebno troši.

Nije bilo pitanja jer je bila konstatacija, mislim da se slažemo u tome da je zavod bio perjanica u E-građaninu, međutim ovdje iz izvješća vidim još jednu stvar koja je zabrinjavajuća a to je da je zavod još uvijek vezan za IBM platformu, za … [[Govornik se ne razumije.]] dakle, za jednu platformu koju više rijetko tko ima u svijetu i da zavod nije napravio nikakav iskorak da sve ono što je vezano uz informatičku tehnologiju, premjesti u APIS.

A to dovodi do toga s obzirom da je stara tehnologija da bi joj osigurali up to date ažurnost samog sustava, imamo tri smjene. Dakle ljudi rade u tri smjene kao u nekoj tvornici koja proizvodi, ustvari ima veliku potražnju. Dakle mi ljude plaćamo da rade u 3 smjene a prelaskom na drugu platformu, na moderniju platformu nego što je IBM mainframe koji nas očito puno košta kada, ovdje nema izvještaja ali znam da sigurno puno milijuna godišnje dajemo IPM-u da pređemo u APIS i da u APIS-u imamo platformu koja je puno jeftinija, modernija i gdje će podaci moći doći odmah a ne da moramo imati treću smjenu da preko noći se onda vrti baza da bi iz baze dobili određene podatke.

Kolega Mrsić nas dvojca smo ovdje puno raspravljali i ustvari meni je žao što vi niste malo produbili svoju raspravu jer vaša rasprava se ako se dodaju određeni brojčani pokazatelji može svesti kao da podnosite raspravu u ime zavoda. Dakle to je nešto naprosto što nam nudi odgovor da se mi nalazimo u jednom velikom problemu što se tiče mirovinskog sustava. Dakle kada bi imali 400, 500 tisuća zaposlenih više onda o ovim svim problemima ne bi govorili. Uvjeravati jedni druge da li je u jednom mandatu bilo 5 ili 10 tisuća više zaposlenih je naprosto jedna sitna politička igra koja ne može riješiti jedan veliki problem. Dakle ako povučemo paralelu koliko poreznih prihoda moramo dati da bismo isplatili mirovine. Zašto? Zato što smo mi u ovom Visokom domu određenim zakonima dali neka prava nekome da ima pravo na mirovinu, nitko si to nije uzeo sam. Dakle to što se iz poreznih prihoda da za isplatu mirovina u Hrvatskoj je ekvivalent 7%-tnih poena PDV-a. I mi ćemo taj problem imati sve do onog trenutka dok ne budemo prešli milijun 700, milijun 800 tisuća zaposlenih. Međutim, ima još jedan drugi problem i to je nešto o čemu uvijek moramo raspravljati i kada govorimo o izvješću ovoga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a isto tako kada govorimo o izvješću obveznih mirovinskih fondova a to je što nam nosi drugi stup mirovinskoga. Jer vi znate dobro oni koji su se voljeli igrati malo reforma mirovinskog sustava a kada su predložili taj drugi stup mirovinskog njihova projekcija je bila da ćemo do 2008. izdvajati drugi stup mirovinskog 10% a ne 5%

I naprosto ne možemo drugačije razmišljati. Mi se ne možemo maknuti iz cipela u kojima jesmo. Ali činjenica je 400 tisuća zaposlenih rješava taj problem i rješava problem zdravstva.

A što se tiče samog izvješća, dakle ja sam u izvješću govorio, vrlo izbalansirano, dakle zavod ima svoju ulogu, zavod svoje radi ali sasvim sigurno sam ukazano i na probleme koje zavod bi trebao riješiti. A drugi problem koji se prelama kroz zavod je broj zaposlenih. S time onda rastu prihodi proračuna, održiv je mirovinski, održiv je zdravstveni sustav ali zato sam i rekao da bi ravnatelj u svojoj statistici morao se probati bazirati na to da vidimo koliko imamo zaposlenih koji su zaposleni na ugovor na određeno ili na neodređeno vrijeme i temeljem toga možemo govoriti o broju zaposlenih. Slažem se s vama bez 400 ili 500 tisuća novozaposlenih mi nećemo moći održati niti mirovinski niti zdravstveni sustav a onda dolazimo do problema gdje su ti radnici, 100 tisuća je ove godine otišlo iz Hrvatske, hoćemo uvoziti radnu snagu, koju radnu snagu, koje kvalifikacije, koja ćemo radna mjesta otvarati. Sasvim sigurno turizam nije mjesto, nije grana na kojoj mi možemo bazirati sigurnost mirovinskog i zdravstvenog sustava. Dakle to su druge grane koje su puno važnije od turizma.

Dakle i to i takvi umirovljenici su zaista ostvarili i zaradili svoju mirovinu jer imaju preko 40 godina staža. Ako to pretvorimo u eure to je preko 550 eura mjesečno čemu bi zapravo trebali težiti. Ako se uspoređujemo sa Slovenijom čija je najniža mirovina 500 eura onda bi zaista trebalo težiti tome da je što više stanovnika i zaposlenika odnosno umirovljenika u grupi koje ostvaruju te mirovine. A nažalost mi smo još uvijek u onom statusu da preko 320 tisuća naših umirovljenika imaju mirovine od 2000 do 3000 kuna. Dakle, hoću reći sve ovo što je i kolega Šuker i vi što ste rekli trebamo težiti povećanju zaista broja zaposlenih, da bi onda mogli sve ove druge nesrazmjere zapravo ispraviti. Slažem se sa vama da ne bi trebali, dakle da bi trebali povećavati broj zaposlenih, ali ne bi trebali povećavati broj umirovljenika više nego što je prirodni tijek. A u Zakonu o braniteljima mi sada ćemo stvoriti još jednu povlaštenu skupinu umirovljenika koji će dobivati uz bazičnu mirovinu, barem je tako u prijedlogu uz bazičnu mirovinu i onaj još dodatak zato što su bili branitelji. Prema tome i to je još jedan trošak za proračun koji će morati, jer to se ne može alimentirati iz doprinosa na plaću. Prema tome, moramo i sami paziti kada ovdje u Saboru predlažemo da ne radimo suprotno od onoga što mislimo da je u redu. U ovome trenutku je situacija takva kakva je. Treba težiti otvaranju novih radnih mjesta, treba težiti da ljudi što više rade, ali im treba omogućiti i da kada više ne mogu raditi na svom radnom mjestu da rade na nekom drugom radnom mjestu, da ne idu u prijevremenu mirovinu, da ne idu u invalidsku mirovinu. Točno je negdje od 70% je prosječna mirovina, udio u prosječnoj plaći za one koji su radili 40 godina i više, a njih je svega 12 ili 15% U Njemačkoj je 70% I to je to.

Oni su sad u prijevremenoj mirovini i zato su i naša prosječna dob, imate onda i branitelje. Dakle i zbog toga je naša prosječna dob umirovljenika izuzetno niska i onda to morate braniti pred Europom jer Europi to nije jasno. I to je ono o čemu treba razgovarati, da ne stvaramo nove skupine povlaštenih umirovljenika, jer više nema saborskih mirovina. Ovaj dio koji je vezan uz vojsku i policiju će vjerojatno otići u profesionalne mirovine.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvažene kolegice i kolege. Samo izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje tehnički je napravljeno korektno i stručno. Vidimo da se i nadalje nastavlja trend smanjenja broja zaposlenih u zavodu, pa je tako na kraju 2016. u odnosu na 2015. smanjen broj za 84 zaposlenika. Tome je sigurno doprinijela i informatizacija i racionalizacija samog poslovanja pa se i nadalje očekuje da bude taj trend prisutan. Dakle, smanjenje rashoda za zaposlene kao i ostalih materijalnih troškova, ali naravno uz zadržavanje stručnosti i kvalitete poslovanja zavoda. Tu upućujem pohvale i za sustav e-građani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji je startao od 2013. i moram reći da je svake godine sve bolje unatoč ovim tu nekim primjedbama vezano koji sustav se koristi. Smatramo da je zavod radio dobro jer je u 2016. godini u zavodu bilo ukupno 530 tisuća zahtjeva o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu od kojih je riješeno više od 450 tisuća zahtjeva ili 86% s time da ih je 70 000 bilo preneseno, pa je dakle zadovoljavajući stupanj rješavanja ovih predmeta. Ono što nam je zapravo najvažnije u ovom izvješću je stanje mirovinskog osiguranja, mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti. Neću govoriti o mirovinskom osiguranju na temelju individualizirane kapitalizirane štednje ili tzv. drugom stupu jer on nije u nadležnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ali je jako bitan za naše umirovljenike naročito za buduće umirovljenike i visine njihovih mirovina. U 2016. godini u zavodu je bilo evidentirano milijun 223 tisuće korisnika mirovine i milijun 440 tisuća osiguranika.

Ma ja bih rado da se prisjetimo i onih lijepih početaka devedesetih bar u tom pogledu kada smo imali kao što je govorio već i kolega Mrsić blizu 2 milijuna zaposlenika i 500 tisuća umirovljenika ili je to bio odnos 1:4. To je omjer u kojem stvarno danas možemo samo sanjati i sigurno se u Hrvatskoj neće ponoviti. Danas je situacija čak daleko lošija od one prikazane za 2016. jer evo ja sam uputila tu pitanje da li je tu uključeno i onih 250000 osiguranika koji primaju plaću iz državnog proračuna. Dakle, to nije novostvorena vrijednost, ne radi se o onima koji su zaposleni u realnom sektoru nego onima gdje u državnom proračunu knjižimo dugovno potražno, odnosno na prihodovnu i rashodovnu stranu, tako da je odnos ako izuzmemo to negdje imamo milijun i 200 tisuća osiguranika, a milijuna 223 tisuće korisnika mirovine, dakle ispod je omjer 1:1. Problem je velik broj invalidskih mirovina. Hrvatska je imala najveći broj invalidskih mirovina gledajući prosjek u Europi. Ovaj trend je zaustavljen 2010. godine, a naročito u posljednje 4 godine primjenom strožih kriterija za ocjenu radne sposobnosti. Nismo protiv invalidskih mirovina, jer svatko tko je izgubio radnu sposobnost mora dobiti invalidsku mirovinu. Ali svi se još dobro sjećamo razloga zbog kojih se sve odlazilo u invalidsku mirovinu, pa čak i kaznenih djela vezanih uz priznavanje ovih mirovina. Iako je broj invalidskih mirovina povećan u odnosu na 2015. ipak možemo govoriti o prosjeku od 2770 novih korisnika godišnje. Ja osobno vjerujem da je razlog povećanje upravo intenzivniji rad Zavoda za vještačenje iako to nije u ovom izvješću navedeno. Gledamo li strukturu umirovljenika, imamo 602000 korisnika starosne mirovine, s prosječnim stažem od 31 godine i prosječne starosne dobi od 71 godinu 10 mjeseci. 180000 korisnika prijevremena s prosječenim stažem od 36 godina, 130000 korisnika invalidske mirovine s prosječnim stažem od 22 godine i 228000 korisnika obiteljskih mirovina. Još uvijek je prisutan velik broj mladih umirovljenika.

Međutim, veliki je broj umirovljenika od 60-64 godine. Govorimo o visini mirovina, tu sigurno nitko nije zadovoljan. Svi smatraju da su one preniske i stvarno su preniske, za pokriće i čak osnovni troškova života, one nisu dovoljne. Ali, moramo biti svjesni naše realnosti. A realnost je takva, da imamo premali broj zaposlenika, koji uplaćuju doprinose za mirovinsko osiguranje. O značajnijem povećanju mirovina, moći ćemo razmišljati, tek kad se bitno poveća broj osiguranika. Tu mora svakako biti povećanje broja osiguranika od 100000 na više, jer i samo 100000 neće bitno doprinijeti. Da li je to moguće? Pa treba raditi na investicijama, treba raditi na otvaranju novih radnih mjesta. Ali, da li će imati tko raditi na tim radnim mjestima? Činjenica je da već sad imamo situaciju, da u mnogim zavodima za zapošljavanje, nema evidentiranih radnika, koji bi mogli popuniti određena radna mjesta. U evidenciji su ostali oni koji zbog nekih razloga ne mogu prihvatiti ponuđenu ponudu za zapošljavanje. Točno je da je broj stanovnika, samim tim zaposlenika, odnosno, osiguranika u Hrvatskoj iz godinu u godinu sve manje. Ove žalosne ali nepobitne činjenice svi smo svjesni. U kratkom periodu ne možemo očekivati neka poboljšanja o demografskoj slici Hrvatske, koja bi promijenila ovu situaciju. Potrebno je zadržati svakog našeg građanina, da ostane raditi u Hrvatskoj, ali to se može jedino boljim plaćama. Znači kvalitetnijim radnim mjestima i boljim uvjetima života. Uz to najozbiljnije je potrebno početi razmišljati u prihvaćenju radne snage iz drugih zemalja, jer jedino na taj način, moći ćemo održati ovaj naš mirovinski sustav. Da je potrebno povećanje mirovina, potrebno je. I da je potrebno svake godine i prema ovoj formuli i iznalazi još nove mogućnosti, jer svi smo svjesni kako žive naši umirovljenici, potrebno je. Međutim, bitnije povećanje sigurno nije moguće, jer svjesni smo koliko se punu fond mirovinskog osiguranja iz prvog stupa, koliko se još izdvaja direktno iz državnog proračuna, još uvijek su nam mirovine niske. I opet se vraćam na tu visinu mirovina, jer prosječna starosna mirovina isplaćena za prosinac 2016. iznosila je 2482 kn ili 42,5% prosječne neto plaće. Ako iz toga isključimo mirovine, ostvarene prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, onda je prosječna mirovina 2828 kn ili 48% U izvješću nam je navedeno, da ako uzmemo prosječnu starosnu mirovinu za puni radni vijek, koje se inače najčešće navodi u međunarodnim publikacijama, onda je to iznos od 4184 kn ili 71,67% prosječne plaće. Ovi iznosi za mnoge umirovljenike izgledaju nerealno. Iako se stvarno ne radi o nekim visoko prosječnim mirovinama.

Tu ima mnogo naših poljoprivrednika koji su u osiguranju proveli mali broj godina. Ali i oni trebaju živjeti, trebaju podmirivati osnovne troškove svog života. I moramo naći načina da i njima omogućimo dostojan život. Više od 320000 naših umirovljenika prima mirovinu do 1500 kn. I u svim ovim statističkim podacima, ako pogledamo, mirovina žena opet su najniže. Niže su od prosjeka, niže su zbog toga jer su cijeli svoj radni vijek radile u radno intenzivnoj industriji u obućarstvu, tekstilnoj industriji, gdje su im plaće bile niže od prosjeka. Sada imaju mirovinu stvarno nedostojnu za život. Neće se više osvrnuti, jer smatram da i muškarci i žene i sigurna sam u to, trebaju imati jednake mirovine i biti jednako plaćeni za svoj rad. U mirovinama to je, ali nažalost, njihove plaće su bile manje.

No, ne možemo biti zadovoljni situacijom u mirovinskom sustavu.

Hvala lijepa. Volim ove rasprave o mirovinskom sustavu, zato što je područje koga proučavam i nikako ne bih volio da je ovo nadmudrivanje tko je ljepši, tko je pametniji, ali možemo se obogatiti raznim iskustvima u tumačenju ovih podataka i što su uzroci, a što su posljedice. Naime, ja bi se usudio ustvrditi, da za dobru plaću i dugogodišnji staž imamo u RH i solidnu mirovinu. Ona nije prevelika ali je solidna za one, za rad na radnim mjestima i puno godina ako se radilo. Međutim imamo jedan drugi problem, ako vi pogledate statističke podatke, ja pred sobom imam najnovije jer Hrvatski zavod za mirovinsko ima svako mjesečno ažurirane podatke i možete ih slobodno koristiti na njihovim web stranicama. Dakle mi imamo u ovom trenutku nešto što je veoma, veoma optužujuće za naših proteklih 25 godina, imamo 234 tisuće 960 korisnika najniže mirovine. To znači da su se doprinosi plaćali ispod, odnosno vrlo mali a plaće ispod stola, da se nisu plaćali doprinosi, dakle to su svi oni kojima država, dakle doprinosi su bili tako mali da država ih štiti sa odredbom o najnižoj mirovini koja iznosi 61,36 kuna po godini staža, ispod toga nitko ne može imati. Ali ovaj rezultat ovih najnižih mirovina, to nisu najniže mirovine od 300 ili 500 kuna prije '99., to su ovih 25 godina. To govori zašto imamo ovakav sustav.

Pa uvaženi kolega Hrelja, ja znam koliko vi imate saznanja, koliko informacija na ovu temu. I uvijek vas rado slušam. Zapravo ono što ste vi rekli samo dopunjuje moja saznanja. To što je situacija u Hrvatskoj takva kakva je je druga stvar da to nije viši iznos. A što se tiče ovih najnižih mirovina, ja i dalje stojim na tome jer znam da se radi o mirovinama za koje stvarno nije bilo uplaćivano i što sam rekla da je kratki mirovinski staž bio odnosno mali broj godina uplate i da su one toliko niske. A da je bilo i onih drugih situacija kada se dio isplaćivao od minimalne plaće na račun, ostalo kao što vi velite ispod stola, vjerojatno je bilo. Ja se nadam da toga ima sve manje, odnosno da više nema jer i naši ljudi su svjesni a i samim time da ipak to sve ide u troškove a da je prisutna i fiskalizacija i sve i da se ne može više toliko ni sredstava naći da se isplate vrše na crno i da će bar iz tog aspekta biti situacija bolja. Uvažena zastupnice Makar, neobično je slušati saborsku zastupnicu kako lije krokodilske suze nad sudbinom umirovljenika, kako priča da se ne može živjeti sa 500 kuna i doista se ne može živjeti, to je apsolutno nemoguća misija. Sa 500 kuna mjesečno ne možete čak niti jesti a kamoli šta drugo si priuštiti. I onda kaže uvažena zastupnica ali to je realnost. Pazite znači osoba koja ima mjesečna primanja od 20 tisuća kuna poručuje umirovljenicima a šta vam ja mogu, a to je tako, morate se na to jednostavno priviknuti. Ali evo ja imam konkretno rješenje da mi recimo uvaženoj zastupnici, ustvari svim zastupnicima u Saboru smanjimo plaće na 500 kuna i da im kažemo da je to realnost tako dugo dok ne pronađu zakonska rješenja i amandmane da se poboljša položaj umirovljenika. A ja vam garantiram da bi u tom slučaju mi već do 1.11. u ovoj saborskoj dvorani imali toliko zakona, toliko kreativnih prijedloga, toliko borbe, toliko govora, toliko stanki da bi to bilo nešto nevjerojatno. I garantiram vam da bi se u roku od nekoliko tjedana mirovine povećale, zakonodavstvo bilo bolje, da se više ne bi pričalo o realnostima nego o nužnostima i da bi konačno i umirovljenici doživjeli bolje dane. Na ovakav način govoriti ljudima koji jedva krpaju kraj s krajem da je to njihova realnost, to zaista nije u redu, ne pokazuje našu solidarnost i empatiju i ustvari šalje vrlo lošu poruku svim onim biračima koji su nažalost većinom glasali za ovu koaliciju koja je sada na vlasti. Kolega Bunjac. Evo, ako će to riješiti problem naših umirovljenika, ja vjerujem da ćemo svi u Saboru dići ruku da radimo za 500 kuna. Molim vas izračunajte koliko je to. Ono zašto velite da ja plačem, ja ne plačem nego sam svjesna stanja i svjesna sam realnosti našeg sistema financiranja i onoga što imamo i iz čega možemo isplaćivati mirovine. Kako žive ti ljudi znam, moja mama spada u one koji primaju 490 kuna mirovine i znam kako živi i znam da joj pomažem proteklih 20 godina. I to nije rješenje ali i dalje tvrdima da, predložite nešto konkretno da napunimo taj fond iz kojeg se isplaćuju mirovine, riješite to, evo dajte konkretno. Vi inače predlažete puno zakona, ja onda vjerujem da će doći u narednih mjesec dana, valjda toliko vam treba i taj zakon. Ja ne znam na koji drugi način osim na onaj o čemu sam govorila u svojoj raspravi, što je moguće za bitno poboljšanje statusa naših umirovljenika, odnosno povećanje mirovina. Ja sam svakako za to, za to. Za to sam da se maksimalno izdvoji ono što se može, u okviru postojećeg, ali neko bitno povećanje bez onog što sam navela sigurna sam da je nemoguće. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora, poštovani ravnatelju, uvažene kolegice i kolege.

I sad iz ovog izvješća mi vidimo na koji je način on došao do tih navodnih pozitivnih statistika.

Znači nezaposleni, ljudi na stručnom osposobljavanju, znači 15 tisuća njih i isto tako ljudi koji dobivaju autorske honorare. Prema tome, to nisu radnici, to su ljudi koji su privremeno na nekom poslu ili možda čak samo mjesec, dva na nekom poslu pa ih se za cijelu godinu onda prikazuje kao neke radnike. Premijer i njegovi ministri tvrde da se u zadnjih dvije godine 53 tisuće novozaposlenih ljudi u Hrvatskoj pojavilo, međutim nije se. Prema statistici Državnog zavoda za statistiku, broj radnika se u zadnje dvije godine smanjio za 26 tisuća. Znači nije se povećao nego se smanjio za 26 tisuća. Istovremeno dok se broj radnika smanjio za 26 tisuća, broj umirovljenika se povećao za 100 tisuća. I to konkretno znači da se ovaj omjer umirovljenika i radnika još pogoršao u zadnje dvije godine, a to su dvije koje imamo Vlade HDZ-a i njihovih premijera koji dolaze iz daleka. Sad ako imamo u Hrvatskoj jednog zaposlenog i jednog umirovljenika, a to je stanje samo u biti u ovim županijama koje su malo bolje razvijene, u ovim nekim županijama koje su nerazvijene je broj zaposlenih manji nego broj umirovljenika, kako mi možemo postići održivi mirovinski sustav. Evo npr. prosječna plaća je bruto 7, 8 tisuća kuna i ako se izdvaja 15%, to znači da se mjesečno izdvaja 1100 do 1200 kuna u mirovinski fond. Kako može jedan zaposleni sa 1100 kuna koje izdvaja u prvi stup isplatiti mirovinu nekom umirovljeniku koji recimo prima mirovinu ovih 2200 ili 2300 kuna koliko je prosječna mirovina? To je nemoguća misija. Onda se dešava to da nama svake godine ustvari svakog mjeseca, nedostaje oko 40 do 45% sredstava za isplatu mirovine. To je naša surova i sumorna stvarnost. Kako se taj novac nabavlja treba pitati ministra Marića. Nabavlja se vanjskim zaduživanjem. Ova Vlada u 3 godine planira se zadužiti za 178 milijardi kuna. Evo uvažena zastupnice Makar, upravo vam sada nudim odgovor na pitanje koje ste postavili prije 5 minuta da ponudim neko rješenje, mora se promijeniti gospodarski i monetarna politika i Hrvatska treba prestati živjeti na dug jer ako mi moramo posuditi 178 milijardi da bi isplaćivali mirovine i da bi uopće funkcionirali, onda je problem puno dublji nego u samom umirovljeničkom fondu ili u zakonima koji se tiču umirovljenika. Iz ovoga izvješća također saznajemo gdje Vlada sakriva nezaposlene.

A iz ovog izvješća vidimo da se broj aktivnoga stanovništva, znači ljudi između 20 i 65 godina, smanjuju u zadnje dvije godine za 120 tisuća. Znači 120 tisuća radno sposobnog stanovništva je manje. Gdje su ti ljudi i jesu li se zaposlili? Jesu, ali gdje? U Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Sloveniji i drugim zemljama. Prema tome, do smanjenja broja nezaposlenih, nije došlo zato što je Vlada nešto pametno radila, nego je do smanjenja nezaposlenih došlo zato što su se ljudi iselili i što Hrvatska danas ima 120 tisuća manje aktivno sposobnog stanovništva nego što je imala 2015. godine. Znači u ovom izvješću možemo vidjeti da Hrvatska ima ogroman broj invalidskih mirovina, oko 50 do 60% više nego što je prosjek u EU-u, što također pokazuje politiku Vlade koja je išla za time da ljudima kojima ne može pronaći posao, da im osigura nekakvu mirovinu. Pa onda ljudi dobivaju mirovine, kao što smo čuli 490 kuna, 500 kuna i netko je rekao, dobivaju ih u rangu socijalne pomoći. Nažalost, socijalna pomoć je bogatstvo u odnosu na mirovine koje mnogi ljudi dobivaju jer 800 kuna je za mnoge umirovljenike san koji neće vjerovatno nikad u životu doživjeti. Oni prime ne znam, 300, 400, da ne spominjem da mnoge starije osobe od 65 godina, nikakve nemaju mirovne, ali nikakve mirovine, jedne kune. Ja se nadam da se upoznali i takve osobe kad već pričamo o nekakvih ostalim primjerima. I da doista je pitanje kako žive ti ljudi koji imaju tako male mirovine. Evo, ja pozivam, svoje kolege saborske zastupnike, koji pričaju o nekoj realnosti, jel da. Idemo sad, kad završi ova sjednica, evo ja ću vas povesti, zastupnice Makar ili svejedno koga, do prve tu kante za smeće na Jelačić placu, stajati ćemo 20 minuta, idemo zaustaviti 3, 4 umirovljenika koji će se ubrzo pojaviti pokraj te kante, pa ih pitati kako žive. A idemo mi iz našega kuta.

Znači, Vlada, ne rješava problem umirovljenika. Mogla bi ga riješiti doista, da je smanjila broj nezaposlenih, mogla bi ga riješiti da je povećala zaposlenost, ali vidimo da Vlada to nije učinila i to su one porazne brojke, s kojima se mi danas, dan nakon premijerovog izvješća ovdje moramo suočiti. Broj zaposlenih, nije se povećao, nego se smanjio, a statistika je frizirana temeljem ovoga izvješća, koje osiguranike želi prikazati kao ljude koji su zaposleni. Evo, upravo danas će biti jedna od rješenja na dnevnom redu, zakonski prijedlog koji je podnio Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, znači mi nudimo rješenja. Vidjeti ćete koliko će biti zastupnika na toj raspravi. Toliko koliko se može nabrojati na prste 2 ruke, 7, 8 gdje se nudi rješenje za umirovljenike između ostaloga, da prestane pljačkati hrvatske građane, a to je Zakon o zaštiti potrošača. Koliko će biti tu ljudi onda da se suoče s tom realnošću? Bitno je samo sutra doći na glasanje u 12 sati i reći mi smo protiv. A umirovljenici neka su suočavaju sa realnošću. Također kad govorimo o umirovljenicima, vrlo je važno spomenuti to da oni su također pod neizdrživim pritiskom banaka, agencija za naplatu potraživanja, da im se stalno uzimaju nekakve naknade. Ne znam, da li vam je poznato, ali od drugoga mirovinskog stupa, banke će vam uzeti 30% vaših sredstava ukoliko budete htjeli da ta sredstva budu nasljedna, a priča se da se do toga stiže automatizmom. 10% će vam uzeti banke za isplatu 3 mirovinskog stupa dobrovoljnog, to su isto podaci koji se taje, pa onda sve do onih najbanalnijih naknada kakva je recimo 50 kn za isplatu mirovinu na ruke, koje su nekada radili … [[Govornik se ne razumije.]] Ja bi htio pitati zastupnike i ravnatelja osobno, postoji li neka mogućnost, da se isplata mirovina putem pošte naplaćuju u istom iznosu, kao što je barem naknada banke, a po mogućnosti bez nje, kao što je nekada i bilo. I sad na kraju, dolazimo do možda i najteže činjenice, koju je posebno potrebno, da osvijeste ovi turbonacionalisti, kakvih vidimo da je sve više po Saboru niču, a to je kako ćemo doista, pronaći tih 40000 radnika, koji nam očajnički nedostaju, da bismo jednog dana konačno imali održivi mirovinski sustav? Jedan od načina je taj, dakle, ponavljam, promjeni gospodarska i monetarna politika, da HNB preuzme aktivnu ulogu u vođenju gospodarstva, a drugi sumorniji način, je ovaj koji je spomenula zastupnica malo prije, a to je useljavanje. I tko će nam se onda useljavati, ako se doista dovede do toga? Useljavati će se samo i jedino oni građani koji imaju manje plaće u svojim zemljama nego u Hrvatskoj. A koji su to građani? Pa naravno, građani BIH, Srbije, Crne Gore, Albanije i Makedonije. S obzirom da nemaju prepreku jezika, na neki način to će biti i logično. Onog časa kada te zemlje koje sam sad spomenuo uđu u EU, onda će se svima njima morati dopustiti zapošljavanje u RH, jednako kao što se Hrvatima dopušta zapošljavanje u Njemačkoj ili neke druge zemlje i onda ćete u konačnici, svi oni koji su se toliko kleli da ne žele biti na Balkanu, na kraju će Hrvatska biti više na Balkanu, nego što je bila u doba Jugoslavije. To će biti savršena ironija jedne propale politike, koja ima ruku na srcu, kada govori o Hrvatskoj, ali koja sadržajno, ne radi ama baš ništa, da bi sagradila onu Hrvatsku o kakvoj smo sanjali i za kakvu su se borile generacije njezinih građana. Ne zato što možda sam Zavod za mirovinsko osiguranje nešto loše radi, nego načelno, načelno jer netko mora biti protiv ovakvoga rad Vlade, društva u cjelini. Netko mora reći, dosta je, a evo, ako ništa drugo i na ovakav način želimo upozoriti da Hrvatska nema budućnost ovakvom politikom ovakvim gospodarstvom i ponašanjem kao što ih je imala zadnjih 27 godina. Nadam se da će barem nekome doći do ušiju ovaj apel i vjerujem apel većine hrvatskih građana.

Uvaženi kolega Bunjac, jako sam pažljivo slušala što ćete me podučiti ovog puta i u svojem odgovoru mi zapravo dati smjernice u kom smjeru ćete i vi dalje raditi na rješavanju problema naših umirovljenika. I nisam se začudila kad je vaš zaključak bio da je za sve kriv HNB. Jer to zapravo u svakoj vašoj raspravi i te fraze i taj populizam i sve, 27 godina nije se radilo dobro a vi ste sad spasitelj i stvarno očekujemo da nas spasite. Međutim ono što bi od vas još sad tu tražila i zamolila vas da javno pred svima kažete svim našim autorima glazbenih djela, našim piscima, našim dramskim umjetnicima, likovnim umjetnicima,, vi ste neradnici. Vi niste radnici nego neradnici iako uplaćujete ali vi ne možete ući u to. Također vas molim da kažete da su neradnici i one osobe koje su na stručnom usavršavanju, koje redovito dolaze na posao, trude se da čim više pokupe znanja kako bi kasnije mogli svoje poslove kvalitetno raditi, ali molim vas još jednom potvrdite, i vi ste neradnici jer to ste upravo tu u svojoj diskusiji iznijeli. Uvažena zastupnice Makar, ne znate što biste rekli, pa onda pokušavate izmišljati nekakav efektan odgovor. Vi vrlo dobro znate na kakvu vrstu radnika sam ja mislio, naravno da svaki čovjek nešto radi. Vjerovatno ne zna, kuha ručak, čisti kuću, pa svi mi svaki da nešto radimo. Ali radnik u formalno pravnom smislu je onaj koji ima ugovor o radu. Znači ugovor o radu, to je u konačnici onda radnik a ne mogu se nezaposlene osobe kakve ih imamo, osiguranike, stavljati pod radnike. To jednostavno nema smisla. Pogledajte si statistiku Državnog zavoda za statistiku, pustite šta priča Branimir Bunjac. Dajte okrenite broj pa tu je dolje 100 metara od nas je taj državni zavod na Jelačićevom trgu. Pa otiđite i njih pitajte koliko Hrvatska ima radnika. A što se tiče politike prema HNB-u, pa evo proučite slučaj Češke. Vi ste dovoljno stari da se sjećate kako je bilo dok ste prije 30, 40 godina putovali u Češku, vi ste bili za njih kraljica, kakav ste imali standard, koliko ste imali novaca u džepu, Češka je bila za nas kao neka afrička zemlja, siromašna. Idite sada u Češku, pa usporedite svoj standard sa njihovim. Ima li Češka euro? Ima li Češka veći uvoz ili izvoz? Kakva je stopa nezaposlenosti tamo? Kako je moguće da nas je ta zemlja toliko prestigla višestruko u tako kratkom roku? Znači ne pričamo mi na pamet da bismo stekli ne znam, naklonost djela birača, nego koristimo se sasvim jasnim egzaktnim pokazateljima i temeljem toga mislim jednostavno ponuditi alternativu. Slijedeća replika uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac, ja ću se načelno riječ koju ste vi upotrijebili složiti s vama što se tiče statistika jer svi političari vole tumačiti statistiku po principu bikinija, da vole isticati ono što je atraktivno, a sakrivati ono što je bitno. Međutim, nešto što je, vi istovremeno dajete prijedloge koji su potpuno suprotstavljeni funkcioniranju mirovinskog sustava. Dakle vi ne bi se zaduživali za isplatu mirovine nego bi zapošljavali a do onda će ti umirovljenici nad kojima sete sad plakali, umrijeti od gladi. Dakle da se razumijemo, mirovinsko pravo, mirovina u novčanom iznosu, nije ušteđevina u prvom stupu generacijske solidarnosti, to je pravo koje radnici stvaraju uplatama doprinosa. I uplatom doprinosa svako mjesečno od plaće, mi stvaramo razinu prava. Ajde vi meni recite, tko ima pravo uzeti nečiju razinu prava koja je stvarana 20, 30, 40 godina? Tko to ima pravo? To je dug prema generacijama koje su radile i koje su stvorile sve ovo što mi danas imamo pa čak i ono što smo mi lošim politikama razorili. Ono što fali u mirovinskom sustavu odnosno kroz uplatu doprinosa mora se namiriti iz ostalih poreznih prihoda RH proračunskih prihoda. Amen, točka, tu dileme nema.

Uvaženi zastupniče Hrelja, nitko nije govorio o tome da mirovine treba smanjivati, ako ste malo pažljivije slušali moj govor, cijelo vrijeme se zalažem za to da se one dramatično povećaju odnosno da se dovedu do one razine da umirovljenici mogu egzistencijalno preživjeti mjesec bez dodatnih zaduživanja. Međutim radi se o tome da postoje načini da se te mirovine isplaćuju a i bez vanjskoga zaduživanja.

Znate šta je potrebno? Potrebno je samo da premijer potpiše jedan papir i ta zadužena dobit preliti će se u proračun. I evo vam već tu jako puno sredstava da se djelom ublaži taj deficit koji se ima kod mirovine. Ali on to naravno nikada neće napraviti. Neće napraviti zato jednostavno što vodi politiku u interesu stranih banaka i stranih centara moći. Ajde mi navedite jednu državu u Europi, na svijetu u kojoj je 99% bankarskog sektora u stranim rukama. Pa to nije bilo ne znam, to nije bilo u Kraljevini Jugoslaviji, ne znam u kojoj državi, valjda u onom Kongu belgijskom to nije bilo takvo stanje a mi to imamo. I sada govorimo da nam je zaduživanje jedini put koji nam je preostao. I zadnja replika uvaženog zastupnika Tomislava Sokola.

Znači ako pogledate statističke informacije HZMO-a za 3. mjesec 2015. tada je bilo umirovljenika po svim osnovama, znači trebate zbrojiti milijun i 225 tisuće 255 a na kraju 2016. milijun 223 tisuće 275. Druga stvar koju bih naveo, nešto bih rekao možda o samoj genezi sustava međugeneracijske solidarnosti u okolnostima u kojima je on nastao. Znači on je nastavo krajem 19. stoljeća, u vrijeme Bizmarca 1889. ali tada je situacija generalna bila i ekonomska i demografska potpuno drugačija nego danas, to se mora uzeti u obzir. Konkretno tada je, tada se išlo u mirovinu sa 70 godina a ne 65 i prosječni životni vijek je bio oko 50 godina.

Znači tako da se ta struktura nepovratno promijenila i sličan problem imaju zapravo sve države članice zapadnog svijeta, znači produljenje životnog vijeka, demografsko starenje itd. Znači taj problem nije jedinstveno za Hrvatsku samo naravno Hrvatska zbog ekonomske situacije je možda u gorem položaju u odnosu na neke druge države. Ali taj sustav kako je zamišljen originalno u ovim sadašnjim okolnostima na taj način jednostavno ne može funkcionirati i zato su potrebni transferi iz proračuna. I na kraju jedna stvar koja je spomenuta, koja se tiče Češke i mislim da ipak bi trebalo iz poštenja radi navesti da Češka nije imala rat, nije imala obnovu koju je praktički Hrvatska recimo sama isfinancirala tako da te usporedbe baš nisu primjerene po mom mišljenju. Uvaženi zastupniče Sokol, dakle, ja čitam u izvješću evo tu poglavlje 2. da je u 2016. godini ukupno evidentirano 49 tisuća 995 korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili prvi puta. Znači koristio sam se službenim podacima koji su dakle izneseni u ovome izvješću. Što se tiče toga da bi ljudi morali raditi sve duže, to je nažalost gorka istina i ustvari vi zastupate onu teoriju koju je dao ifo institut njemački da treba produžiti ne znam do 73 godine radni staž. To ustvari sugerira na činjenicu da jedan jako veliki broj ljudi nikada neće doživjeti mirovinu a oni koji ju budu doživjeli uživati će u njoj možda par godina i to je to. Jedan manji broj naravno doživi i 100 godina ali većina ljudi naravno da ne. I to je žalosno. Ne tako davno barem žene su odlazile u mirovinu sa ne znam 55, 60 godina. Zar je doista potrebno da svi radimo do 73, što je sve, da li uopće čovjek može fizički izdržati rad u tako kasnoj dobi?

kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Stanku je u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista tražio poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, uvažene kolege. Sazvao sam stanku zbog projekta Gornji horizonti koji se nastavlja u Republici Srpskoj. Prosvjedi protiv tog projekta počeli su još 2005. godine. Predvodila ih je udruga „Lijepa naša“ koju predvodi jedna Vukovarka koja živi u Pločama Ana Musa. I ta udruga je činila sve da spasi donji tok Neretve od projekta Republike Srpske Gornji horizonti. Toj inicijativi pridružio sam se i ja osobno, ali sadašnji državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, energetike Marijo Šiljeg skupa smo imali i press konferencije, iako evo ja sada MOST-ovac, on HDZ-ovac upozoravali smo 2012. godine, imali i veliki prosvjed u Metkoviću na kojem se skupilo 1000 ljudi. Ono što je sada valjda svima jasno i na što upozoravaju stručnjaci je da se zbog tog projekta povećao salinitet rijeke Neretve na području Opuzena, Metkovića, sada već i Bosne i Hercegovine, znači na području općine Čapljina.

To se događa zato što ta voda koja je prije dolazila u Neretvu, u Bunu, Bregavu se sada preusmjerava raznim kanalima. U planu je gradnja hidroelektrane Dabar.

A ako se ovaj projekt dovrši u potpunosti ostat ćemo bez još dvije milijarde prostornih metara slatke vode. To su katastrofalne brojke. Ali nije samo problem što smo mi ostali, znači bez vode koja dolazi Neretvom, nego je problem da smo mi ostali bez ovih hajmo reći izvora koje smo imali na lijevom zaobalju Neretve i samim time slanost i sol brže prodire, zaslanjuje zemlju što naravno ugrožava i poljoprivredu. To je općina Čapljina.

Tu smo se i mi kao grad Metković borili, da eto ako se već gradi ta brana u Kominu, onda da barem se izgradi prevodnica od 60 m kako Metković ne bi izgubio luku jer imamo sve češće i razvoj turizma i dolazak mini kruzera u Metković. Ja mislim da je sada konačno da te naše argumente da su oni prihvaćeni u Hrvatskim vodama. Ali bez obzira na to, ono što Hrvatska treba napraviti i što joj omogućuju međunarodne konvencije, to ESPO konvencija i Arhuška konvencija, da Republika Srpska kada gradi takve energetske objekte mora graditi, znači kod procjene utjecaja na okoliš mora uzeti u obzir kakve će to utjecaje imati na Republiku Hrvatsku. To njih uopće ne zanima bez obzira na ova upozorenja koja dolaze sa hrvatske strane, ali i od strane Hrvata u Bosni i Hercegovini, znači na području općine Čapljina, općine Stolac i svih onih koji upozoravaju. Znači Republika Srpska se izgleda ponaša kako želi. Onda smo imali i ministra koji osjeća zaštitu okoliša Slavena Dobrovića. Oni jesu po tom pitanju radili ali očito bez nekakvog međunarodnog pritiska, odnosno vanjsko-političkog pritiska neće biti ništa od borbe protiv tog štetnog projekta. Ja očekuje jer je i na to upozoravao među ostalim, našao sam sad sam gledao članke 2014. Branko Bačić u ime kluba HDZ-a je upozoravao tadašnju Milanovićevu Vladu da iskoristi instrumente ESPO konvencije i Arhuške konvencije i pritisne, znači Republiku Srpsku, međutim nije se dogodilo ništa. I evo ovim putem pozivam premijera Plenkovića, ministricu vanjskih poslova da poduzmu aktivnosti i da pokušaju zaustaviti dalju gradnju ovog projekta, da se naprave procjene utjecaja na okoliš na Republiku Hrvatsku i da se zaštiti naša dolina Neretve, naša poljoprivreda, a uostalom da se zaštite i naši Hrvati u Bosni i Hercegovini čija je poljoprivreda također ugrožena ovim projektom.

naravno da je mala i svi se s time slažemo, ali naravno to je odraz mirovinskog staža koje su te osobe i građani zapravo ostvarili u svom radnom vijeku. Netko tu ima možda nekoliko godina, netko ima 20-tak, 19 naravno da ne može imati, ali ono što je meni podatak koji je relevantan, to je prosječna starosna mirovina za 40 godina mirovinskog staža, znači punu mirovinu, koja iznosi 4184 kn i naravno to je sad u ovom trenutku 71,6% neto plaće u RH. Naravno da smo svi nezadovoljni, naravno sa onim najnižim mirovinama ovih 234000 ljudi, koji imaju vrlo male mirovine, a nažalost zahvaljujući vjerojatno posljedicama rata, uništenog gospodarstva, jednom dijelu loše privatizacije i pretvorbe koja je dovela do toga da nije uplaćivano ili da nisu ostvarili ova mirovinska prava. Naravno, nije to veliki iznos, ali ono što je bitno, da je pokrenut … [[Govornik se ne razumije.]] i ja vjerujem da će svake godine ta usklađivanja biti sve kvalitetnija. Raste i prosječni mirovinski staž korisnika starosne mirovine sa 31 godinu i to je porast i to je jako važan podatak. Mislim da ne odugovlačim više, da možemo reći, da već u pravoj godini mandata i HDZ-ove vlade vidimo ove pozitivne trendove, koji siguran sam da će za 3 godine dovesti do znatnoj većeg broja i zaposlenih, a naravno onda i do porasta mirovina, jer to svi očekujemo i evo zbog ovog vrlo ozbiljnog kvalitetnog izvješća i ove institucije koja je stvarno vrijedna poštovanja svih nas Klub HDZ-a će prihvatiti ovo izvješće. Zahvaljujem kolegi Mladenu Krliću na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu.

Poštovani ravnatelju, kolegice nema, onda kolege, nema nas puno, ali svejedno to ne znači da ću sa manje žara govoriti o ovom izvješću, jer je to oblast koji na neki način stalno pratim. Dakle, to je u fokusu mog političkog interesa.

Dakle, ima čast, ja mislim sljedeće godine proslaviti 95 godišnjicu nastanka ili ove godine, 95 godišnjicu nastanka HZMO-a, dakle, jedne institucije, koja je u vremenu, kad je bio jedan umirovljenik i 5 radnika, 5 osiguranika, gradila puno toga u Hrvatskoj, od njihovih zgrada, do domova zdravlja, do domova umirovljenika, do davanja zajmova, dakle, kredita trgovačkim društvima, odnosno poduzećima. Dakle, bilo je tu perioda, a pretpostavljam, da je to bilo, ne pretpostavljam, nego da je to bilo punih 70 godina veći prihodi od rashoda. Dakle, postoji generacijski dug i prema toj instituciji i prema tim umirovljenicima koji su tada radili i stvarali. Dakle, moramo na neki način sa posebnom pažnjom gledati ovog vitalnog starca, jer on neće tako brzo prestati postojati.

A ona je sada nešto niža stopa doprinosa je 15% u odnosu na ranijih 20%

U puno boljoj smo poziciji, nego prošli put, kad smo 2015. na neki način branili izvješće, koji ni jedan ni drugi ravnatelj, za koji nisu odgovorni, niti su znali kako je, odnosno, došli su na njegovu finalizaciju. Dakle, ja mu želim da sljedeće godine, ovdje pred Hrvatskim saborom ima svoje izvješće, izvješće koje će on kontrolirati od početka do kraja. Naravno i želim i sljedeće godine bolje parametre nego što su do sada. Izvjesno je da će brojke biti bolje, koliko će to biti u vrijednosnom sustavu, koliko će to vrijediti, koliko će naši umirovljenici za to moći kupiti, koliko će oni bolje živjeti to je, to će vrijeme pokazati. Ali zakon je zakon, Zakon o mirovinskom osiguranju i ostali zakoni nalažu prava, nalažu prava naših građana.

Da i u slučaju havarija u pojedinim područnim uredima se uskakalo jedni drugima u pomoć i išlo se naprijed. Nešto je bilo zakočilo pitanje invalidskih mirovina, odnosno vještačenja, to je sada na neki način krenulo. Ono što treba reći a ovdje je danas spominjano a nije još demantirano, možda ravnatelj to želi na kraju demantirati ali činjenica je da se nije nešto napravilo za vrijeme mandata kolege Mrsića da bi mi danas imali oko 300 tisuća invalidskih mirovina ali smo tada ušli u postupak prevođenja invalidskih mirovina u starosne mirovine i taj postupak i danas traje. Pri tome, u tom postupku nitko nije na štetio osim ako je netko u nekom gradu njima dao povlastice po osnovi primanja invalidskih mirovina a ne stvarne invalidnosti ili tjelesnog oštećenja. Ali to nije nadležno, to nije sustavna, to nije sustavna greška.

Može svako posumnjati, kao što je i to kolega Bunjac posumnjao ali ja mislim da bi to vrlo brzo otklonili pogotovo u kontekstu izvješća za 2016. godinu jer 2016. godine umirovljenici koji su radili ugovorom o djelu nisu plaćali doprinose i nisu mogli istovremeno biti i osiguranici i umirovljenici. Prema tome, nadam se da postoje zaštitni mehanizmi da se ne mogu brkati ti podaci. Dakle, u ovom trenutku sve što želite znati, sve što je interesantno i atraktivno naći ćete na dvije stranice treba samo malo potrage za njima, nisu baš ono uočljive na prvi pogled, na dvije stranice ćete znati sve najaktualnije podatke koji se mjesečno ažuriraju o stanju mirovinskog sustava. I o prosječnim mirovinama i o broju umirovljenika itd. Ali ja ne bih o tome govorio jer uvijek se može bolje, uvijek se može bolje. Ja bih dao neke preporuke. Dakle prvo, zavidna je komunikacija na upite građana. Dakle sve što građani budući umirovljenici pitaju vrlo brzo dobiju odgovor, dobiju i izračune i preporuka je da što ranije počnu spremati dokumentaciju da se lakše obračuna mirovina.

Kao oni će u unutar sebe to smljeti, ništa njima ne treba itd. Nije točno da im ništa ne treba. Malo ljudi zna da oni moraju čuvati dokumentaciju 75 godina. Malo ljudi zna da oni imaju problema sa vatrozaštitom u svojim objektima.

Malo ljudi zna da imaju problem sa arhiviranjem. Malo ljudi zna da imaju vrlo malo klimatiziranih prostora, suvremenih kancelarija itd., a da ne govorim o prilagođenim objektima za pristup osoba sa invaliditetom.

Ako ništa drugo ja preporučam ravnatelju da napravi jedan deal da sve ono što nije core business a u njegovom je formalnom ili bilo kakvom vlasništvu da sve to makne od sebe a da zatraži od države da se svake godine riješe dva regionalna centra sa novim funkcionalnim objektima. Jer izgradnja novih funkcionalnih objekata bi manje koštala nego biti u ovim zakonom zaštićenim objektima. Sve u smislu lakšeg davanja usluga građanima, uklanjanja arhitektonskih barijera prema starijima i osobama sa invaliditetom.

Dakle mirovinski sustav je između ostalog i stup socijalne sigurnosti u RH. Međutim nije jedini. Mirovinski sustav bio on jednostupan, dvostupan ili trostupan niti može, niti će moći riješiti problem siromaštva u RH. Niti jedan od tri stupa za one koji neće imati dovoljno staža, odnosno imati će niske mirovine neće moći, niske uplate doprinosa, niske plaće, neredovite plaće, nepotpun radni staž, ni jedan od ta tri stupa ni sada ni u buduće neće moći osigurati mirovine one kako su zamišljene da to bude sigurnost za starost i bolest. Na to pitanje odgovora mirovinski sustav sam po sebi ne može dati. To je pitanje socijalne zaštite, to je pitanje zdravstvene zaštite, to je pitanje odnosa odgovornosti roditelji djeca, djeca roditelji. Ali opet ću reći nešto što, o čemu se malo razmišlja i tu očekujem možda u repozicioniranju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da njegovi stručnjaci koji su sve manje i manje uvažavani to ja osjećam jer pratim rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kroz godine i to nije karakteristika samo jedne Vlade nego svih Vlada u kontinuitetu, da se stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji bi trebali procjenjivati opstojnost takvog sustava i pravičnost i jednakost tih osiguranika nedovoljno se uvažavaju. Ali ja mislim da oni mogu dati doprinos i u borbi protiv siromaštva. Na primjer ako je mirovina osiguranje za starost i bolest, ako sam pročitao prije u replici da imamo 234 tisuće i 960 u ovom trenutku najnižih mirovina. Među njima ima i prijevremenih, među njima i prijevremenih. Znate, računao sam neki dan da je mirovina za 30 godina staža najniža mirovina 1860 kuna. Međutim, ako netko ide 5 godina ranije jer mora otići ne svojom voljom, onda mu je spuštena za 360 kuna, odnosno 20% On ima svega za 30 godina staža 1500 kuna. Ja vas pitam da li je pristojno razmišljati i da li bi u redu bilo razmišljati i u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, da tim ljudima koji su morali otići u mirovinu nakon isteka 5 godina ili najkasnije u sedamdesetoj godini se ukine ta penalizacija, znate tih 360 kuna. Možda ovdje nama prisutnima ne znači toliko, ali tim ljudima vjerujte znači strašno, strašno puno. Drugo je za što se zalažem što je ministar Mrsić bio počeo, ali pred kraj mandata da li možemo i koliko možemo drugačije urediti obiteljske mirovine? Naime, mi smo jedna od rijetkih zemalja koja kod obiteljskih mirovina ima ili 70% više mirovine preminulog bračnog druga ili ostati u svojoj mirovini i gubitak ove druge mirovine. Većina zemalja ima sustav da se zbroji ukupan broj staža, ukupan broj godina staža i da se odredi tvoja mirovina plus dio preminulog bračnog druga u ovisnosti kada je okolnost smrti nastala. Mislim da su to elementi o kojima moramo i mi razmišljati kao jedan ozbiljan Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, da on mora biti aktivniji sudionik u kreiranju mirovinskih politika.

To će sigurno doći do njih. I ideja nam je da za godine provedene u prvom stupu osiguranici dobiju 27%, jer u ni jednom članku ni jednog zakona ne piše da oni to ne smiju dobiti. Hvala vam lijepa. Inače oprostite potpredsjedniče, inače samo da kažem da će Klub zastupnika GLAS-a i Hrvatske stranke umirovljenika podržati ovo izvješće. Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Pošto mi ravnatelj nije odgovorio vjerujem da ćete vi znati reći jer javnost to zanima koliko je zapravo najniža hrvatska mirovina i koliko je A onda još jedno pitanje obzirom da nam je premijer jučer se hvalio kako mirovine rastu. Koliko je kuna nakon povećanja koje je Plenković osigurao dobio umirovljenik s tom najnižom mirovinom, a koliko je dobio ovaj sa najvišom mirovinom. Zahvaljujem kolegi Jovanoviću. Odgovor kolega Hrelja, izvolite. Zahvaljujem.

To je razina ako je i radnik uplaćivao manje to je razina najniže mirovine i to je od 1999. dalje tako. Ispred toga, prije toga su bile neke drugačije najniže mirovine. Najviša mirovina je 3,8 koeficijent 3,8 puta aktualna vrijednost mirovine za koeficijent 1,62. Dakle, množite 62 puta 3,8 puta godine staža.

Dakle, mi smo napustili još 1999. te institute. A da budem precizan, dakle naravno u ovom trenutku e prosječna mirovina uključujući i ovo što ste tražili povišicu, odnosno indeksaciju od 2,1% U ovom trenutku je 2000, prosječna 2314 kuna i točno je negdje oko 47 kuna je dobio netko tko je imao prosječnu mirovinu. Matematikom i izračunom bi se moglo reći koliko je dobio onaj sa 1500 kuna, ali on je dobio i vi to dobro znate 30 kuna. Naravno da za ove najniže to nije dovoljno, ali može se i to riješiti ako raste BDP izvanrednim usklađivanjem koji bi išao po socijalnim kriterijima. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo. Pa evo ja imam jednog svog savjetnika, volontera. Imao sam 10 godina, ali po energiji vjerujte mi ko da je omladinac. Radi se o profesoru Vinku Bajroviću Capi iz Splita. I tako on svako toliko se savjetuje sa nama SDP-ovcima. Pa je i ovom prilikom poslao nekoliko rečenica, pa evo ja ću ih podijeliti sa vama i sa gledateljima koji gledaju ovu našu raspravu obzirom da je zaista profesor Bajrović duboko u ovoj tematici. Ima vremena, analizira stalno i vjerujem da bi svojim savjetima mogao pomoći i ravnatelju koji je danas iznosio neke podatke. Između ostalog ono što profesor Bajrović kaže, dakle prema podacima sa kraja 2016. u Hrvatskoj je bilo 241 tisuća 860 nezaposlenih, 10600 zaposlenih koji od svojih 3423 poslodavca ne primaju plaću. I on se nada da će ova naša rasprava danas barem na trenutak zanemariti Todorića, Agrokor, Zdravka Marića, porez na nekretnine, MOL, prolaznost putnika na granici, Jasenovac, arbitražu granice sa Slovenijom, Frljićevu predstavu „Naše nasilje i vaše nasilje“, Vigilarove nebuloze itd. Ono što smo danas i mi složili ovdje, da je omjer osiguranika i umirovljenika sve tragičniji, a život mnogih umirovljenika ponižavajući u odnosu na mirovine. Pregled osiguranika prema osnovama osiguranja umirovljenika i njihov odnos izražen omjerom, ako gledamo 2002., 2008. i 2016. je izrazito znakovit. Čuli smo već danas nekoliko puta, pa da ponovim i ja to da je sada omjer 1,17. Dakle, za jednog umirovljenika radi 1,17 osiguranika. Međutim, na žalost kako stvari stoje vrlo brzo bi to moglo biti 1:1, a to u nikom slučaju neće biti obećavajuće za umirovljeničku populaciju. Vrlo zanimljive brojke koje prof. Varović šalje. Podijelit ću samo neke od njih sa vama. Već sam u replici kolegi Mrsiću ukazao na to da je 2008. osigurano bilo, bilo osiguranika milijun i 488 tisuća 922, a da ih je sada samo milijun i 363 977. Međutim, podaci kod obrtnika su još gori.

Istovremeno umirovljenici su rasli od 20355 na 25299 i 2016. 32357. Poljoprivrednici 2002. osiguranici poljoprivrednici 62217, a danas svega 19633.

Mislim da su to brojke koje nas sigurno sve mogu zabrinuti. Ono što je također vrlo indikativno, ako pogledamo broj osiguranika prema godinama života, onda se vidi da je vrlo velik broj osiguranika trenutačno sa 60 i više godina. To je 70737 što će uskoro vrlo brzo povećati i dalje broj umirovljenika. Naravno da najveću frustraciju izazivaju podaci o mirovinama. Čuli smo i sad ovdje ponovo da ta prosječna mirovina iznosi 2 tisuće 255 kuna, međutim na žalost do 500 kuna imamo čak 94645 korisnika čije je mirovina 232 kune. Što se može sa 232 kune? Mislim da uopće nije potrebno obrazlagati.

Prema tome, ako pogledamo još i brojke vezano za Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakon o HVO-u prema ugovoru između Republike Hrvatske i BiH također možemo vidjeti zanimljive podatke. Kako kaže prof. Bajrović, citirat ću ta: „Pregled tih podataka pokazuje da se više razmišlja o ljudima koji nekad bude dopušteno reći gladuju, dok mnogi masnoj guski mažu vrat.“ Zašto on to govori? Pa evo prosječna mirovina kod nas rekao sam već nekoliko puta je 2255 kuna. Zatim ako govorimo o ovim prema posebnim pravilima 3490 kuna, 5075,66 kuna a vezano s ugovorom o HVO-u to je 6283 korisnika čija je mirovina prosječna 2792 kune. Prema tome, brojke koje nam je uputio prof. Bajrović upućuju na zabrinutost. Nadam se da će biti načina da se našim umirovljenicima osiguraju veće mirovine, a kako prof. Bajrović zaključuje nadam se da će ovo čuti načelnici općina, gradonačelnici, župani, saborski zastupnici, članovi Vlade i predsjednica Republike Hrvatske i duhovito zaključuje „Slažem se i sa onima koji će kazati da soli more, ali ne mogu šutjeti, moram reći ono što mislim.“ Želim puno zdravlja prof. Bajroviću i svim našim umirovljenicima i nadam se da će im Vlada zaista osigurati veće plaće, a ne ovo mazanje očiju koje smo čuli jučer od premijera Plenkovića. Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani kolega Jovanović, ovaj odnos broja osiguranika i umirovljenika od 1,17:1 je samo prosjek. Znate, mi i ovdje možemo jako dokazati da imamo Hrvatsku koja radi i Hrvatsku koja ne radi.

Dolazim iz županije gdje je to između 1,5, 1,6, vi dolazite iz županije gdje je nešto slično, dakle mi popravljamo jako bitno ovaj prosjek, a znate mene i u ovom Hrvatskom saboru jako nervira kad neki koji dolaze iz tih županije, svima nama koji dolazimo iz ovih drugih županija, koje županije imaju i puno radnog staža, sole pamet oko mirovinskog i oko preraspodjele. Rekao sam i svom izlaganju, ponovit ću opet. Mirovinski sustav je sustav mirovinskog osiguranja, ne može dati osim zaštitnih mjera kao što je najniža mirovina, ništa što nije stečeno pravo, odnosno stečeno pravo uplatom doprinosa kroz godine. Druga je priča branitelji. Oni jesu uljezi u tom sustavu, ali su i obaveze s druge strane.

A što se tiče ovoga prosječna dob korisnika mirovine, najsvježiji podatak od rujna, muškarci 70 godina, žene 71 godinu i jedan mjesec. Nećemo dalje, imamo vremena raspravljati još o statističkim podacima ali sve što je profesor napisao, imate na web stranicama HZMO-a. Odgovor kolega Jovanović, izvolite. Kolega Hrelja, meni je drago da mi dolazimo iz izborne jedinice koja uplaćuje u hrvatski proračun vrlo, vrlo velike iznose i da na taj način osigurava da umirovljenici u 8. izbornoj jedinici, a sad govorimo o Primorsko-goranskoj županiji, zapravo žive najduže u RH. Prosječna životna dob po najnovijem statističkom godišnjaku iznosi 82 godine za žene i 76 godina za muškarce. Tako da ono što treba biti cilj i ovog mirovinskog sustava nije samo produžiti i dodati godine životu, nego i život godinama, to bi trebao biti smisao mirovinskog sustava. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, možemo si slobodno reći da je hrvatska država odnosno hrvatske Vlade, solidarno HDZ-ove i SDP-ove upropastile umirovljenike uvođenjem dobrovoljnog odnosno ajmo tako reći, obveznog dopunskom mirovinskog stupnja odnosno taj drugi mirovinski stup koji se svodi na te privatne fondove je doveo u konačnici do toga da će umirovljenici imati manje mirovine. To znači ako danas 100 tisuća umirovljenika živi ispod 500 kuna i mora kopati po smeću, to znači da u budućnosti kako će opće mirovine biti sve manje i manje, jednostavno će problem siromaštva, pogotovo kod starijih osoba biti sve veći i veći. Tko je odgovoran za to? Dame i gospodo, ljudi stalno kažu Pernar ti govoriš o problemu kopanja po smeću, kao ne nudiš rješenje. Pa evo rješenje, stavite da je minimalna mirovina barem 1000 kuna. Postoji jako puno zemalja koje imaju tzv. minimalnu mirovinu na način da bez obzira koliko su umirovljenici uplaćivali da mogu preživjeti jer u suprotnom što ćemo gledati, gledat ćemo scene kopača po smeću i oni će biti naša svakodnevica. Što se tiče tog drugog stupa mirovinskog osiguranja, pa to je jedna opća katastrofa, evo i zašto. Imovina tih fondova s vremenom umjesto da raste zapravo pada, ljudi imaju manje nego su unutra uplatili, znači da su stavljali na račun u banci, da nisu ništa radili s tim novcem više bi imali danas nego što su sve ove godine te mudre u tim fondovima ulagale, a zašto? Zato jer ti fondovi ulažu u tzv. dionice i obveznice odnosno dugove države itd., čega već međutim sve dionice imaju jako niz prinos odnosno imamo situaciju gdje cijela dionica postaje bezvrijedna, znači nema rasta dionica s jedne strane, s druge strane imamo jako niske kamate, relativno niske kamate na državne obveznice a zašto je to problem? Pa jednostavnog razloga, zato jer ako imate godišnju naknadu za upravljanje mirovinskim fondom od 4%, znači ta administracija tih tzv. obveznih tih fondova drugog stupa, ako administracija pojede 4%, ako je kamata na državnu obveznicu recimo 4% npr., a uz to je ulagao fond i u neke firme koje propadaju, mi ćemo se naći u situaciji, odnosno ne da ćemo se naći, znači ovo što ja govorim, nije teoretski problem, to je naj mogući praktičniji problem i mi se onda nalazimo u situaciji da ljudi imaju sve manje novaca u tim mirovinskim fondovima drugog stupa. I u konačnici treba podvući crtu i reći tko je mirovinskom reformom profitirao.

Znači menadžment tih fondova je profitirao, vlasnici tih fondova su profitirali jer oni uzimaju doslovce, pazite, dame i gospodo, jeste vi svjesni što znači 4% naknade na godišnjoj razini? Pa to vam je u samo 2 godine, 8% U 20 godina, to je 80% svega. Znači jednostavno, taj birokratski aparat je stvoren parazitski, koji je privatiziran, gdje znači vlasnici i menadžeri tih fondova zgrču lovu, zarađuju masne novce. A za uzvrat će građani imati, manje i manje i manje i manje mirovine. Evo meni nije jasno, u čemu odnosno, gdje je logika s tim drugim mirovinskom stupom. Ali, našim građanima treba reći gdje je priča počela. Priča opet počinje sa Svjetskom bankom i tim međunarodnim lihvarima, koji su tražili da Hrvatska privatizira mirovinski sustav. I vi možete vidjeti da svaka javna ustanova svojom privatizacijom je zapravo izgubila, odnosno, pala je njena kvaliteta. Zašto? Zato jer cilj privatnih mirovinskih fondova nije dobrobit osiguranika, nego njihova zarada. To je suština cijele priče. Znači, nisu ti mirovinski fondovi u toj igri sa mirovnima, zato da bi umirovljenici imali veće mirovine, kao što su umirovljenicima lažno govorilo. Nego, su u toj igri isključivo zato da bi zaradili. A ako oni zarade, jasno je tko gubi, gube osiguranici, gube umirovljenici budući.

Budući da svi koji su imali taj, bili prisiljeni ući u 2 mirovinski stup, su imali manje mirovine, vlada im je davala neki dodatak, ali sad je vlada i taj dodatak ukinula. Sad je vlada ukinula i taj dodatak. I što se događa? Ljudi zamišljaju inflaciju na način, da su s vremenom primanja sve veća i veća, da će rate kredita ostati ista. Međutim, u ovom sustavu kojeg mi imamo, s ovakvim mirovinskim sustavom, rate kredita mogu rasti, a mirovine mogu smo padati. Jednostavna matematika, kamo to vodi i cijelo društvo, kamo to vodi buduće umirovljenike? U propast, sunovrat. Vi ste dame i gospodo iz HDZ-a, SDP-a i vaši koalicijskih partneri, de facto tim umirovljenici, objesili onaj mlinski kamen oko vrata. I zbog toga mi svakim danom, svjedočimo ljudskim tragedijama, svjedočimo umirovljenicima koji se ubijaju, svjedočimo o umirovljenicima, koji čekaju pred pučkom kuhinjom i svjedočimo o umirovljenicima koji kopaju po smeću. Imamo sve više beskućnika među umirovljenicima. To su sve problemi, za koju ovu Vladu nije briga. Nije bilo briga ni onu prethodnu, a zašto? Zato jer je vama samo bilo stalo do toga, da poslušate što vam Svjetska banka kaže, bilo vam je stalo samo do toga, da njihove naredbe provedete i vama je osobno dobro. Kaže gospođa Makar, kaže, je kaže, mirovina 500 kn je mala, kaže, to je naša stvarnost. Pa gospođo Makar, pa hajde se vi zamijenite s tim umirovljenikom koji prima 500 kn mirovinu, a vi njemu dajte plaću 15000 kn, pa onda kad bi rekli da ne možete živjeti od 500 kn, pa onda da vam kaže ta umirovljenik ili umirovljenica, a gospođo Makar, to je Hrvatska stvarnost. Znači mi u Hrvatskoj imamo 2 stvarnosti, jedna je stvarnost za političku i financijsku elitu, a druga je stvarnost za obične građane. Ono što je paradoks još jedan, jest u tome da većina zastupnika ovdje tu, ne štiti interese goleme većine građana. Znači umirovljenici su jedna široka kategorija i zapravo sustavno smanjuje prava umirovljenicima, koji na kraju neće imati od čega živjeti. To je politika ove vlade, to je politika vlada prije nje. I ta sramotna politika će se nastaviti sve dok će se HDZ i SDP i njihovi koalicijski partneri, Milan Bandić, HNS i slični, izmjenjivati na vlasti. Hrvatski narod se mora probuditi, ako se ne probudi nestati će.

Izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Pernar, vi ste potpuno u pravu kad govorite da mirovinski fondovi jako puno i previše zarađuju na administriranju drugog i trećeg stupa. Evo, recimo, umirovljenici trećeg dobrovoljnog stupa moraju platiti 10% naknade za to što su uplaćivali sredstva u 3 stup. Znači, to je informacija koja se od njih skriva, ali na koncu će ti ljudi morati saznati gorku istinu, da su ti prinosi koji su oni navodno ostvarili, ustvari otišli bankama. Ovoga puta ne želim spominjati kolike plaće imaju članovi uprave tih mirovinskih fondova, ali htio bih vas pitati jedno pitanje, naime, kako komentirate činjenicu, da su mirovinski fondovi u ožujku ove godine, kupovali dionice Agrokora u iznosu od 750 milijuna kuna, da su te dionice plaćali između 3 i 9 tisuća kuna, a da se od 27.4. tim dionicama više ne trguje, što znači da one vrijede 0 kn. Znači tko je i kako uopće dozvolio, procijenio, a sve je bilo jasno, već i puno ranije, da se ulazi u takav riskantni pothvat i na koji način će se to sada odraziti na poslovanje tih fondova i na koncu konca, na ono što je najbitnije, na mirovine koje će dobivati ljudi.

Gospodine Bunjac, znate kako vam to funkcionira?

Znači nijedna dionica Agrokora ne vrijedi pišljivog boba i vi znate da Agrokor je prezadužena firma i vi razmišljate što ću ja napraviti sa tim dionicama, kome prodati muda pod bubrege. I onda nađete ljude u tim mirovinskim fondovima, kažete evo ja vam nudim za 700 milijuna kuna te bezvrijedne dionice, Gazdi u džep kao vlasniku, odnosno Agrokoru jer je Todorić vlasnik 94% Agrokora, njemu će otići u džep velika lova, ti ćeš amigo, prijatelju, dobiti proviziju i svi sretni i zadovoljni, a to od čega će ti umirovljenici imati mirovinu jednom kad se ta shema uruši, e to nije njihov problem. Znači o čemu se radi? Doslovce se budućnošću ljudi znači njihovom egzistencijom trguje na slobodnom tržištu. Na slobodnom tržištu gdje postoje špekulanti, prevaranti, lihvari, trgovci dugovima, i svi mogući ljudi loših profila i vi ste u ruke tih ljudi predali sudbinu milijun ljudi. I šta koji je rezultat? Rezultat je da će oni imati mane mirovine, da će nekolicina ovo što ste rekli, tih menadžera i ovih šta rade te mutne transakcije, oni će profitirati, a mirovine umirovljenika će biti sve manje.

S ovime smo iscrpili sve rasprave, imamo završnu riječ. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici.

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda: - Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2016. godinu Podnositelj je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala temeljem članka 10. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Raspravu je proveo nadležni Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Vlada RH je dostavila mišljenje. Pozivam predsjednicu Nacionalnog vijeće za razvoj ljudskih potencijala gospođu Ružicu Beljo Lučić da nam da dodatno obrazloženje. Dobar dan, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dozvolite da vam u najkraćim crtama predstavim Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala i dam kratko izvješće o njegovom djelovanju 2016. godine koje je zapravo bila druga godina njegova rada. Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala je središnje strateško tijelo RH za razvoj i primjenu hrvatskog kvalifikacijskog okvira, ustrojeno je dakle imenovano je u skladu s člankom 10. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Uz praćenje mjera i učinaka HKO-a rada sektorskih vijeća i registar hrvatskog kvalifikacijskog okvira, važna uloga ovog nacionalnog vijeća je da procjenjuje, vrednuje i usklađuje javne politike posebno one vezane uz obrazovanje, zapošljavanje, cjeloživotno profesionalno usmjeravanje, regionalni razvoj, imajuću u vidu njihov i utjecaj na ostvarenje strateških ciljeva i na unapređenje konkurentnosti RH. Vijeće je sastavljeno od dionika dakle od predstavnika dionika kvalifikacijskog sustava, to su prije svega predstavnici ministarstava, agencija, komora, visokih učilišta, obrazovnih institucija, institucija obrazovanja odraslih, udruga sindikata, udruga poslodavaca i organizacija civilnog društva. U 2016. godini Nacionalno vijeće je provelo slijedeće, ja bi rekla, ključne aktivnosti, a to ej da su članovi i Nacionalnoga vijeća razmatrali i analizirali nacrt programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji je bio izuzetno važan za donošenje, dakle za Hrvatsku i dali su mišljenje i niz preporuka za unapređenje tog dokumenta što se pokazalo dobrim jer je na kraju i rezultiralo prihvaćanjem od Europske komisije. U organizaciji nacionalnog vijeća je i Ministarstva znanosti i obrazovanja održan okrugli stol u travnju 2016. godine, sa temom Vještine budućnosti za razvoj hrvatskog gospodarstva a središnja tema tog okruglog stola bila je zapravo predstavljanje jedne studije, projekcije u budućim kretanjima na tržištu rada koje je izradio Ekonomski institut iz Zagreba a zapravo na poticaj inicijative Nacionalnog vijeća i koji je ta studija izrade te studije financirana iz Europskog socijalnog fonda. Kao i prve godine svoga djelovanja i u drugoj godini je Nacionalno vijeće u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja organiziralo dvodnevnu konferenciju Nacionalnoga vijeća pod nazivom HKO kvalifikacija za tržište, društvo ili pojedinca a na toj je konferenciji Nacionalno vijeće zapravo predstavilo rezultate svoga dvogodišnjega rada i otvorilo i potaknulo rasprave o nizu aktualnih pitanja i problema koji pojavljuju u obrazovnom sustavu i u kvalifikacijskom sustavu Hrvatske. Prvi je smjernice za usklađivanje studijskih programa za standardima kvalifikacija, izradu novih studijskih programa usklađenih s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Dakle, želi ovim dokumentom promovirati između visokih učilišta, HKO alate i usklađenje programa sa HKO-om. Drugi važan dokument su zapravo preporuke za uspješniju provedbu projekata primjenom hrvatskom kvalifikacijskog okvira. Naime, nakon rasprava o dosadašnjim iskustvima u implementaciji HKO projekata, zatim preprekama za učinkovito povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda dan je niz prijedloga za poboljšanje procedura i uvjeta izvođenja projekata, te su te preporuke poslane svim nadležnim tijelima. Također, Nacionalno vijeće je potaknulo izradu i e-modula sa uputama za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i skupova ishoda učenja radi što šire edukacije zapravo svih dionika u sustavu i kvalitetnije primjene HKO alata. Tijekom 2016. godine Nacionalno vijeće je izvršavalo i svoju zadaću praćenja zapravo razvoja i primjene HKO kroz redovito praćenje rada sektorskih vijeća i praćenje provedbe spominjanih već projekata koji su se zapravo provodili radi unapređenja kvalitete i relevantnosti obrazovanja. Ono što je važno napomenuti da do početka 2016. je formirano 8 sektorskih vijeća. Dakle, ukupno ih ima 25. Međutim, tijekom 2016. u ministarstvu nije došlo do njihova imenovanja što je značajno usporilo zapravo provedbu HKO-a. Naime, do kraja 2016. provedeno je 62 HKO projekta, dakle financirana iz Europskog socijalnog fonda. Tijekom njihove provedbe izrađeno je 177 standarda zanimanja, 220 standarda kvalifikacija. Izrađen je informacijski sustav registra hrvatskog kvalifikacijskog okvira, međutim zbog nepostojanja sektorskih vijeća koja su zapravo trebala vrednovati sve te standarde i dati preporuku za uključivanje u registar HKO-a nije ostvaren taj planirani napredak u 2016. godini i punjenje registra standardima što evo u ovoj 2017. se sada događa. Održali smo 6 sjednica i 1 sastanak tijekom te 2016. godine. Važno je reći da se Nacionalno vijeće financira manjim dijelom iz državnog proračuna, većim dijelom zapravo iz Europskog socijalnog fonda putem projekta potpore radu HKO-a, sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, te darovnice za nacionalne kontaktne točke za provedbu europskog kvalifikacijskog okvira. Sve dodatne informacije o radu Nacionalnog vijeća možete naći na web stranici kvalifikacije.hr. koja je vrlo ažurna, vrlo sadržajna. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Gospođo draga o vašoj uspješnosti strategije za ljudske potencijale na državnoj razini najviše svjedoči to što se zbiva s tim ljudskim potencijalima. Da li oni ostaju u Hrvatskoj, da li se razvijaju ili bježe iz naše zemlje. Znači, po meni je ovo vaše izvješće u biti tragikomično, jer ispada da vi radite nešto dobro za naše građane, a činjenica je da stanje ljudskih potencijala znači iskoristivost njihovih kvalifikacija, odnosno njihova budućnost u našoj zemlji nikad nije bila gora. U Maroku proizvode automobile, proizvode dijelove za avione, za boing i erbas i proizvode struju solarnih ploča i to na velikoj razini. Iza Amerike Maroko ima jednu od najvećih solarnih centrala, odnosno elektrana hajmo ih tako nazvat na svijetu.

Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Imali ste par sjednica. Pohvaljeni ste od Europske komisije, a činjenica da taj potencijal dok se vi skroz saberete, dok se vi oformite da će biti taj kompletan potencijal u Irskoj. Prema tome, cilj ovoga bio bi da taj ljudski potencijal ostane u Hrvatskoj i da se prilagodi taj potencijal hrvatskom tržištu, a ne irskom tržištu ili bilo kojem tržištu. Znači od vašeg osnutka sve više i više je našeg potencijala u Irskoj, pa objasnite koje su metode to vaše koje ćete vi te ljude zadržati u Hrvatskoj i taj naš najbitniji potencijal, a to je ljudski potencijal. A znamo da imamo još malo oko Zagreba nešto i oko većih gradova ljudskih potencijala, u ostalom dijelu Hrvatske nemamo doslovno nikoga. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi Bulju na replici. Sljedeća replika poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. Moram se smijati jer i kolega Pernar i kolega Bulj su promašili temu.

I kaže da, u Hrvatskoj se uči to i to, naučili smo to i to, znamo to i to.

Ono što bih vas pitao je, dakle počeli smo 2014., počelo je to i 2013. početkom hrvatski kvalifikacijski okvir. Dugo vremena je trebalo da zaživi, da i znanstvena zajednica shvati o čemu se radi. Sad se ipak pokrenulo. Po vama kada će biti onaj završni trenutak kad kažemo da, imamo sve spremno, imamo sve u lancu i znamo da kada uđemo s jedne strane da ćemo imati rezultat na drugoj strani.

Zahvaljujem kolegi Mrsiću. Kolega Mrsić, ja bih vas zaista molio da što se tiče teme, odnosno da li je netko govorio o temi za koju nije dobio riječ ili ako je promašio temu kako vi kažete to je stvar predsjedavatelja.

A isto tako replicirali ste poštovanoj predsjednici Nacionalnog vijeća, ne gospodinu Bulju i gospodinu Pernaru, ali dobro. Povreda Poslovnika članak 338. gdje se u biti, vi ste i sami kazali, u biti referirao na nas sa smiješkom.

Možda je namjera dobra, ali vi ste sa smiješkom sad se referirali na naše govore protiv, znači protivno Poslovniku jer se niste tribali obraćati meni nego gospođi koja je izlagala ovo što je izlagala. Ali u suzama roditelji ispraćaju svoju djecu sa diplomama u džepu koji peru suđe u Irskoj. A jedan od krivaca ste, ne morete izbjeći i vi. Dakle povrede Poslovnika, nadam se da ćete se složiti da sam ja već rekao kolegi Mrsiću što se tiče njegove replike, tako da mislim da nije bilo povrede Poslovnika i zahvaljujem se. Imamo odgovor na repliku kolege Mrsića, poštovana predsjednica Nacionalnog vijeća gospođa Ružica Beljo Lučić. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem se na replici i gospodinu Pernaru i gospodinu Bulju. Naravno da je to itekako važna tema i vjerujte mi da bi ja 24 sata radila sa tim Nacionalnim vijećem da znam da s tim Nacionalnim vijećem mogu riješiti probleme o kojima vi govorite. Ali zaista ovo Nacionalno vijeće i njegov samo predani rad ne može riješiti probleme o kojima ste govorili. Što se tiče procesa implementacije nacionalnog kvalifikacijskog okvira kako u Hrvatskoj, tako i u drugim europskim zemljama. Radi se o vrlo dugotrajnom procesu. Dakle, ne radi se o tome niti da će se taj proces završiti jednoga dana. Dakle, to je dugotrajni proces koji zapravo trajno treba uvesti i koji će trajno zapravo provoditi. Dakle, ja vjerujem sve je spremno i sada je formirano veći broj sektorskih vijeća ove godine u 7 mjesecu, intenzivno se educiraju da će početkom iduće godine, negdje sigurno do polovice 2018. već dobar dio izrađenih standarda moći biti vrednovan i stavljen u registar. A onda će se prema njima naravno moći i programi evaluirati i njihov i oni novi i oni koji su postojeći evaluirati njihova kvaliteta i u akreditacijskim procesima koristiti te standarde. Zahvaljujem se gospođi Ružici Beljo Lučić što je s jednim odgovorom riješila tri odgovora na replike. Imamo još jednu repliku. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo Beljo Lučić. Ja moram izraziti svoje na neki način žaljenje što još uvijek danas u 2017. godini nije uspostavljen registar kvalifikacija i što zapravo nisu formirana sva sektorska vijeća. HKO je iznimno bitan instrument za uspostavljanje, odnosno za usklađivanje nekakvih kvalifikacija na svim razinama, za bolje prepoznavanje unutar samih zemalja EU i iznimno je važno za povezivanje obrazovanja i tržište rada na što uvijek nekako stavljamo težište, jer bez toga nema ni razvoja gospodarstva, ali nema ni upravljanja, učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima. Ono što mene zanima što ste vi spomenuli u vašem predstavljanju Izvješća za 2016. godinu kada ste rekli da se zapravo većina ovih standarda kvalifikacija i razvoja hrvatskog kvalifikacijskog okvira manjim dijelom financira iz državnog proračuna, a većim dijelom iz fondova EU, konkretno ISFA-a. Imamo čak i taj operativni program učinkoviti ljudski potencijali. Mene zanima koliko smo zapravo, imate li tu informaciju sredstava propustili uzeti, odnosno koliko je usporena dinamika s obzirom na činjenicu da je cijeli postupak usporen u odnosu na dinamiku u kojoj je on prvotno zamišljen. Dakle, hoćemo li stići do 2020. godine povući iz EU, konkretno iz ISFA sva sredstva namijenjena za standarde kvalifikacije i razvoj HKO-a. To je ono što mene zanima. Ili ovim usporavanjem procesa smo propustili nešto što nećemo uspjeti nadoknaditi. Hvala na ovom pitanju. Dakle, što se tiče povlačenja sredstava ovo osporavanje neće nas i nije nas zapravo vezano uz HKO usporilo. Mi možemo, više nas usporava zapravo problemi što sam ja napomenula u svojem izvještaju, prepreke za povlačenje sredstava iz EU što ne spada u to da su sektorska vijeća nisu bila osnovana. Jer se izrađuju standardi i nema uvjete da on mora biti u registru stavljen. Mislim da će ovih dana biti i novi veliki da tako kažem poziv, velika sredstva koja će se moći povući za projekte izrade standarda kvalifikacije, standarda zanimanja dakle taj dio ide i ja vjerujem da ćemo praktično sva sredstva koja su na raspolaganju operativnom programu do 2020. odnosno s onim odmakom od 2020. uspjeti povući.

Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne, hvala. Otvaram raspravu. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena predsjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, doktorice Beljo Lučić, poštovane kolegice i kolege. Evo kao što ste vidjeli iz uvodnog izlaganja doktorice Beljo Lučić, pred nama je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2016. godinu i kao što je već rečeno, izvješće je dobilo pozitivno mišljenje Vlade RH a raspravio ga je jednako tako i prihvatio matični Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Samo da podsjetim da Nacionalno vijeće sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru je osnovano 2014. godine kao središnje strateško tijelo RH za razvoj hrvatskog kvalifikacijskog okvira i ono je kao što smo čuli iz izvješća, rijekom 2016. godine u svrhu ostvarivanja svog okvirnog programa rada uz postojećeg pet tematskih radnih skupina koje su bile uspostavljene u 2015. godini, uspostavilo je 6. tematsku skupinu i tih ukupno 6 tematskih skupina su tijekom 2016. se fokusirano bavile temama i aktivnostima koje su predviđene okvirnim programom i upravo analizom aktivnosti ovih radnih skupina moguće je pratiti tijek i kvalitetu rada a onda jednako tako i učinkovitog Nacionalnog vijeća tijekom 2016. godine. S obzirom da se detaljan opis svih aktivnosti Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala nalazi u izvješću i proteže se od stranica 10 do 40. stranice izvješća, ja neću ovdje sve nabrajati, bilo bi korisno da si ih detaljno iščitate a ja ću samo staviti naglasak na neke od aktivnosti koje smatram bitnima a naravno pritom ne umanjujući važnost ovih svih drugih aktivnosti. Ono što mislim da je jako bitno, izrađene su smjernice za pisanje programa za visoko obrazovanje uz primjenu hrvatskog kvalifikacijsko okviru čime je objašnjen i reguliran postupak usklađivanja postojećih studijskih programa. Dakle, one koje imamo sa standardima kvalifikacije i jednako tako izrada novih studijskih programa koje će biti usklađeni sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i naravno u tu svrhu je vijeće donijelo i preporuku o primjeni smjernica za usklađivanje programa koje onda obuhvaćaju oblikovanje kurikuluma koje je temeljem prije svega na potrebama tržišta rada a pritom je ulazna, ključna komponenta upravo potreba tržišta rad koja onda dolazi iz standarda zanimanja te preko standarda kvalifikacija ulazi u nove studijske programe. Ono što je bitno i već je jednako tako rečeno, objavljen je E-modul s uputama za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja. E-moduli su zapravo zamišljeni kao pomoć svim dionicima koji su uključeni u provedbu HKO-a. Naravno kreiran je plan i program za izobrazbu predstavnika Agencije za osiguravanje kvalitete i Odbora za osiguravanje i kvalitete na viskom ulištima što smatram jednako tako jako bitno zato što je na temelju plana napisane smjernice izrađen i nacrt opisa postupaka vrednovanja usklađenosti studijskih programa sa standardima kvalifikacija a onda ovaj nacrt ujedno predstavlja i nacrt izobrazbe svih dionika. Ono što smatram bitnim, to je okvir nacionalnog standarda za kvalifikacije za učitelje u osnovnim i srednjim školama, što smatram jako bitnim iz razloga što trenutno u Hrvatskoj postoji raznolikost u razinama u vrstama obrazovanja za učiteljska zanimanja a pritom nemamo jasno utvrđene standarde. I ono što je važno napomenuti da ovaj standard obuhvaća pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu koja je ujedno i uvjet za rad svih učitelja u osnovnim i srednjim školama i naravno da se onda njegovom izradom stječu pretpostavke za prije svega, ono što je jako bitno, standardizaciju kvalifikacije i osiguravanje kvalitete. Zatim profesionalizaciju učiteljske struke kako je poznata u europskim zemljama, dakle i to za sve faze profesionalnog razvoja, od pripravništva preko polaganja stručnog ispita pa sve do njihovog relicenciranja i daljnjeg profesionalnog napredovanja. I ono što ovdje mislim da je bitno napomenuti, da je čitav dokument strukturiran generički i da je primjenjiv na sve profile učitelja bez obzira na odgojno-obrazovni ciklus, na vrtu programa kurikulumsko područje i na mjesto na obrazovnoj vertikali na kojoj učitelji rade. Jednako tako, bitnim smatram učinjenu analizu nacrta programa razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, dakle i izdavanje mišljenja o nacrtu programa razvoja. Ono što mislim da je jednako tako bitno, nacrt pravilnika o vrednovanju i priznavanju neformalnog i informalnog učenja. Dakle, to je područje u kojem j Europa daleko otišla, tu još uvijek zaostajemo. I naravno što se tiče vidljivosti rada Nacionalnog vijeća, vrlo bitna i po meni, vrlo uspješna godišnja konferencija HKO kvalifikacije za tržište, društvo ili pojedinca na kojoj je održan niz radionica, okruglih stolova, plenarna izlaganja gdje se zapravo razgovaralo o izazovima, potencijalima onda isto tako perspektivama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ono što smatram bitnim, raspravljalo se i o odnosu i usporedbi ishoda učenja stručnih i sveučilišnih studija, a isto tako, i raspravljana je i problematika učenja kroz rad, kao i problematika unapređenja stručne prakse. Što smatram vrlo bitnim, jer cijelo vrijeme govorimo i trebamo govoriti o usklađenost naših školskih programa s tržištem rada. Ono što je jako bitna aktivnost Nacionalnog vijeća a već do sada je bilo i u nekoliko navrata istaknuto, nastavak procesa osnivanja sektorskih vijeća. Naime, prema informacijama, bilo ih je u početku 8, pa onda plus 13, pa sad smo ukupno došli do, ako sam ja to dobro zbrojila 21 sektorskog vijeća dakle, zakonom je propisano 25 sektorskih vijeća i za očekivati je da će tijekom 2017. godine ovaj proces biti završen. Naravno, program je načinjan i plan izobrazbe svih članova sektorskih vijeća što je izuzetno bitno, da bi ih se osposobilo za vrednovanje, prije svega, za upoznavanje same metodologije izrade standarda zanimanje, a onda i njihovo vrednovanje, jednako tako vrednovanje standarda, skupova, ishoda, učenja itd. Ono što mislim da je doista ovdje važno napomenuti a to je činjenica, da je s obzirom da je jedan od najvažnijih zadataka sektorskih vijeća upravo vrednovanje izrađenih standarda, iz zanimanja s pripadajućim standardima, kvalifikacija i skupovima, ishoda učenja. A pri tom ako uzmemo u obzir kompleksnost tog postupka, a onda i osposobljenost za rukovanje i snalaženje u informacijskom sustavu registra HKO-a, kao glavnog alata za vrednovanje, a onda potrebno vrijeme za pripremu i izobrazbu. Dakle, ja vjerujem, da će puna primjena registra HKO-a svoju dakle, puninu doživjeti do kraja 2017. godine, a ako sam dobro upamtila, do sada preko ovih projekata imamo izrađen 177 standarda zanimanja, što naravno nije mali broj, i to je izuzetna podloga, dakle, prije svega za njihovo upisivanje u registar, a onda ono što je jako bitno, ono što dolazi poslije toga, to zahtjeva vrijeme i to je zapravo proces. Kad jednom imamo standard zanimanja, potrebno je prilagoditi studijske programe, upisati studente, dovesti ih do završnosti, da onda dakle, njihove diplome, njihove kompetencije budu usporedive i zato, dakle, razumijem, kad govorim o tome da je to doista proces, proces koji zahtjeva vrijeme, ali vjerujem da smo na dobrom putu. I stoga evo bitan je i potreban nastavak suradnje Nacionalnog vijeća za razvij ljudskih potencijala, ne samo s Ministarstvom obrazovanja i znanosti i Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, nego i sa drugim tijelima i povjerenstvima i radnim skupinama, koji su nadležni za različite aspekte razvoja ljudskim potencijala. I naravno, u tom je kontekstu jačanje uloge Nacionalnog vijeća kao središnjeg strateškog tijela za razvoj HKO-a usko povezano sa uvažavanje i akata i preporuka vijeća, ali onda i njihovom dosljednom primjenom u praksi, kako bi se upravo osnažila ova reformska uloga Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u hrvatskom obrazovnom sustavu. I naravno svi ovi zaključci i mišljenja nalazi se u prilozima izvješću i vrlo transparentno su navedena. Ako pogledamo financijsko izvješće koje imamo tamo na 40, 41 stranici, onda vidimo da je Nacionalno vijeće zapravo raspolagalo s vrlo malim financijskim sredstvima, od nekakvih 309000 i nešto sitnoga kuna, pri čemu iz državnog proračuna imamo nekakvih 80-tak tisuća, a ostalo je iz europskih projekata i darovnica, naravno, ne uključujući tu ove projekte koji su išli na visoka učilišta. I evo, zaključno, iz svega što sam do sad navela, može se zaključiti da je Nacionalno vijeće tijekom 2016. godine, izvršavalo svoju zakonsku zadaću, a poglavito u dijelu koji se odnosi na procjenu i vrednovanje politike obrazovanja zapošljavanja i cijeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u RH. I naravno, imam potrebu pohvaliti metodologiju same izrade izvješća, njegovu transparentnost u svim njegovim dijelovima i jednako tako potkrijepljenost svih aktivnosti Nacionalnog vijeća, pripadajućim dokumentima koji su dani u izvješću. I na temelju svega ovoga Klub zastupnika HDZ-a podržati će izvješće o radu Nacionalnog vijeća za ljudske potencijale u 2016. godini. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Bedeković, pa mene zanima, za provedbu svega što radi Nacionalno vijeće, vrlo je bitno da funkcionira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Pa me zanima, gdje vam je koalicijski partner HNS koji je ušao u koaliciju s vama, upravo da bi osigurao što bolje funkcioniranje obrazovanja. Ne vidim ih ovdje i uopće dakle, neće dati doprinos ovako važnoj temi. Kakav je to onda koalicijskih doprinos HNS-a ako im je to bio razlog da uđu u koaliciju s vama? Zahvaljujem kolegi Jovanoviću. Izvolite. Ja vjerujem da su svatko od njih, po na osob, zauzeti nekakvim ranije preuzetim obvezama i vjerujem da bi vrlo rado sudjelovali u današnjoj raspravi i to će vjerojatno i učiniti sljedeći put i svaki put kad bude obrazovanje u pitanju. Zahvaljujem na ispričnici kolegici Bedeković. Izvolite. Možete nam onda objasniti strelovit pad broja učenika u hrvatskim školama i zapravo slom obrazovnog sustava i činjenicu da profesori više nemaju dovoljno, nema razreda više kojima bi predavali, ne mogu ispunjavati norme i moraju tražiti novi posao. Ja nisam govorila o obrazovanju, na dnevnom redu i današnja tema je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao središnjeg strateškog tijela. Ja nisam govorila o obrazovnom sustavu u cjelini. Mi smo danas govorili dakle o svemu onome što Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala radi. Dakle a u fokusu pozornosti je bio hrvatski kvalifikacijski okvir i sve ono što se čini da bi se studijski programi, studijski programi na visokim učilištima a onda i srednjim školama uskladili u budućnosti s potrebama tržišta rada. Da bi se to napravilo moraju se napraviti standardi kvalifikacija, vrednovati skupovi ishoda učenja i standardi zanimanja.

Pa evo 238., znači gospođa omalovažava zdravu pamet, znači spominjala je da obrazovni sustav ide u pravom smjeru a vidimo da ide nizbrdo.

Ovaj put ću vas pustiti bez opomene a sljedeći put ću vam izreći opomenu. Ne smatram da je kolegica Bedeković na bilo koji način povrijedila Poslovnik i ja bih vas zaista molio da se ubuduće klonite tog instituta i da ga upotrjebljavate zaista u onom trenutku kada mislite da je to potrebito i da je zaista povrijeđen Poslovnik. Hvala vam lijepo. Izvolite. Hvala predsjedavajući, profesorice Beljo Lučić, kolegice i kolege. A prvo moram reći da evo u redu napredovala je profesorica i nije na raspravi u ponoć, ipak je u nekako normalnije vrijeme, ali i dalje je to daleko od normalnog da ovako važna tema bude na raspravi u ovo doba i da u sabornici bude ovako malo ljudi a bojim se da veliki dio ljudi koji je u sabornici uopće nije pročitao ovaj dokument. Dakle, voditi raspravu o ovako važnom dokumentu a da zapravo uopće ne znamo što je taj dokument, da ne znamo što je hrvatski kvalifikacijski okvir na neki način nije dostojno saborskih zastupnika. Prema tome, nadam se da će treća sreća kada budemo raspravljali o izvješću za 2017. doći na vrijeme da to bude prva točka i da sabornica bude puna jer zaista uz Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije hrvatski kvalifikacijski okvir je ključni dokument za budućnost hrvatskog obrazovanja, hrvatskog tržišta rada, budućnost Hrvatske. Zaista bojim se da većina ljudi koja sjedi ovdje nije svjesna važnosti Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru kao ni ovog nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala koji ne radi uopće ono što je dio kolega u svojoj raspravi spomenuo. Prema tome, ja ću još jedanput onda radi nas ovdje i radi građana koji možda i prate ovu raspravu ponoviti što je uopće Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala. Dakle poslovi i zadaće Nacionalnog vijeća su procjena vrednovanja i usklađivanja javnih politika i to ponajprije politike obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i regionalnog razvoja sa stajališta utjecaja na razvoj ljudskih potencijala i njihov doprinos postizanju strateških ciljeva i konkurentnosti RH te razvoju društva. Davanje preporuka o procesu planiranja i razvoja ljudskih potencijala u skladu sa razvojnom strategijom RH, predlaganje mjera integriranih ljudskih potencijala, međusobno usklađenih politika zapošljavanja, obrazovanja, regionalnog razvoja, praćenje i vrednovanje učinaka HKO-a i pojedinih kvalifikacija te davanje preporuka o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada. Davanje mišljenja ministru nadležnom za obrazovanje i znanost o preporukama sektorskih vijeća oko upisne politike, upisnih kvota i financiranja kvalifikacija iz javnih izvora prema kvalifikacijama i prema županijama, praćenje i vrednovanje rada sektorskih vijeća i davanje preporuka za poboljšanje na temelju redovitih izvješća o radu sektorskih vijeća. Dakle ovo je sve, ovo je budućnost Hrvatske, sve je sažeto u ovom jednom odlomku koji govori o tome koje su nadležnosti i zadaće nacionalnog vijeća. Drugo pitanje koje moram pojasniti što je uopće hrvatski kvalifikacijski okvir, da li znamo što je to hrvatski kvalifikacijski okvir? Dakle Hrvatski kvalifikacijski okvir, HKO skraćeno je instrument uređenja sustava kvalifikacija u RH koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija kao i povezivanje razina o kvalifikacijama u RH sa razinama kvalifikacija europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje i kvalifikacijskog okvira europskog prostora visokog obrazovanja te posredno sa razinama kvalifikacija u okviru drugih zemalja. U središtu HKO su ishodi učenja, dakle kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala je nakon učenja pri čemu sam postupak učenja nije ključan sve dok su ishodi u skladu sa odobrenim programom vrednovanja. Svakoj kvalifikacijski stečenoj u RH mjesto će biti određeno prema razini koju imaju skupovi ishoda učenja koji pripadaju toj kvalifikaciji. Smještanje kvalifikacije na određenu razinu omogućuje se da se kvalifikacije mogu međusobno uspoređivati i povezivati. Jedan od važnijih elemenata, to posebno ističem, HKO-a, je usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada, dakle da više ne školujemo djecu za zavode za zapošljavanje. Zato će pri definiranju ishoda učenja značajnu ulogu imati poslodavci. Upravo će na temelju njihovih potreba definirati se kompetencije za određeno zanimanje a temeljem toga će se izrađivati propisani ishodi učenja, obrazovnih programa. Na taj će se način obrazovni sustav izravno povezati sa potrebama tržišta rada što mislim da mora biti ključni cilj i nas političara koji radimo, okvir da bi Nacionalno vijeće moglo raditi svoj posao. Dakle, hrvatski građani zato što će imati prepoznatljivost kvalifikacija hrvatskom europskom tržištu rada, mobilnost u svrhu daljnjeg učenja, stvaranje preduvjeta za vrednovanje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja. Korist će imati poslodavci zbog razumljivosti kvalifikacija i zbog kompetencija koje će biti usklađene sa potrebama poslodavaca i tržišta rada i u konačnici naravno i obrazovni sustav zbog uređenost i transparentnosti i provjerene i priznate kvalitete ustanova i programa. Dakle, jedno komplicirano ime i nešto što mnogi ljudi ne znaju je ključno za budućnost Hrvatske. Jedan od problema s kojim se trenutno suočava nacionalno vijeće je da nije u kompletnom sastavu, ne znam zapravo što se čeka. Od 26 članova, u ovom trenutku 8 članova je u postupku razrješenja a nismo imenovali dakle, nove članove Nacionalnog vijeća. Ako je riječ o dokumentima koji su doneseni u 2016., njih je 6, ja bi skrenuo pažnju od tih 6 na 3 koje smatram posebno važnim, dakle to je mišljenje o nacrtu programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja gdje se ističe osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu sa potrebama gospodarskog razvoja, socijalna uključivost i ravnomjerni razvoj te jačanje konkurentske prednosti hrvatskog gospodarstva. Drugo što je vrlo bitno, preporuke Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala o korištenju rezultata studije, projekcija o budućim kretanjima na tržištu rada. Dakle, da na temelju analize i podataka dobiveni projekcijom kretanja na tržištu rada, korisnom za analizu učinka gospodarskih politika na potražnju za znanjem i vještinama, za planiranje obrazovnih sadržaja i programa, ishoda, učenja, upisnih kvota, dakle da imamo konkretne podatke, temelje koji će se određivati i voditi onda i upisna politika. Naravno, ne mogu a ne spomenuti da je Nacionalno vijeće donijelo zaključke vezano za potporu u provođenju cjelovite kurikularne reforme, citiram: „Naime, cjelovita kurikularna reforma, nema alternativu i ako se izgubi korak s vremenom u tom procesu, svake će godine u nepovoljan položaj biti dovedene stotine tisuće naših učenika i studenata u odnosu na njihove vršnjake u EU-u, a naše će gospodarstvo i dalje biti nekonkurentno.“ Prema tome, nema dileme da je ovo jedno od ključnih rečenica u ovogodišnjem izvješću Nacionalnog vijeća. Kad je riječ o ostvarenim aktivnostima rada nacionalnog vijeća koje su navedene ovdje u 15 različitih područja, izdvojio bi 5. Prvo, o tome je govorila i kolegica također dakle, dijelimo mišljenje, smatram da je jedna od ključnih aktivnosti bio okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Kao što je i kolegica rekla, na taj način stvara se mogućnost jedne standardizacije koja će omogućiti profesionalizaciju učiteljske struke kako je poznata u europskim zemljama za sve faze karijernog puta, od stjecanja kvalifikacije, pripravništva, polaganja stručnog ispita do relicenciranja i daljnjeg napredovanja jer bez kvalitetnih učitelja nema ni kvalitetne škole. Drugo što bih izdvojio je jedan okrugli stol koji je održan u organizaciji Nacionalnog vijeća, a to je Vještine budućnosti za razvoj hrvatskog gospodarstva, dakle središnja tema bila je studija projekcije o budućem kretanjima na tržištu rada.

Dakle, ukoliko me pratite, ako ste toliko koncentrirani, svo vrijeme se vidi da je ključni zadatak ovog nacionalnog vijeća i ključni zadatak našeg obrazovnog sustava, a to je proces usklađivanja obrazovanja sa potrebama na tržištu rada.

Ne može se ne reći da je održana i godišnja konferencija koja je bila na Hrvatski kvalifikacijski okvir kvalifikacije za tržište, društvo ili pojedinca. I tu se ističe važnost ovog strateškog tijela za razvoj ljudskih potencijala koji procjenjuje, vrednuje, integrira javne politike obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i regionalnog razvoja. Prati i vrednuje rad sektorskih vijeća, donosi preporuke i predlaže druge mjere koje pridonose procesu planiranja i razvoja ljudskih potencijala u RH. Četvrto što posebno želim naglasiti, dakle potičući donošenje odluke i javnim politikama, temeljenim na dokazima i istraživanjima, Nacionalno vijeće je i u ovoj godini pružilo priliku mladim istraživačima da predstave svoje radove koji su tematski vezani uz razvoj kvalifikacija primjenom HKO-a, modela ranog razvoja karijera mladih stručnjaka, zapošljivosti i druge teme vezane za razvoj ljudskih potencijala. Dodijeljeno je nekoliko nagrada, evo da spomenemo imena tih vrijednih mladih istraživača. To su Katarina Pažur Ančić, Matija Batur i Tijana Vukić koji su posebno se pokazali u ovom projektu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Kao što je kolegica Bedeković naglasila, ja ističem važnost aktivnosti koje se tiču izrade dokumenata za vrednovanje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja. Zanima me pošto je predstavljen nacrt pravilnika o priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, u kojoj fazi je njegovo konačno donošenje? I na samom kraju, ono što je Nacionalno vijeće radilo, to je bilo praćenje donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata i ostalih propisa njihove usklađenosti sa HKO-om i preporuke za donošenje politika nadležnim ministarstvima i ustanovama što kod mene posebno izaziva zabrinutost jer upravo mislim da je jedna nedovoljna aktivnost u svim ministarstvima, posebno Ministarstvu znanosti i obrazovanja, u periodu ministara Šustara i Barišića, bitno usporila sve one aktivnosti koje su bile vezane za provedbu HKO-a. Klub SDP-a podržava ovo izvješće i način kako je izrađeno, sadržajno i metodički i želimo profesorici Beljo Lučić da uz podršku svim onih koji sudjeluju u radu Nacionalnog vijeća uz kompletni sastav i dalje bude imala što više uspjeha jer o tome će ovisit i kvaliteta našeg obrazovnog sustava. Zahvaljujem kolegi Jovanoviću na ovoj raspravi. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa vi ste kolega Jovanoviću, istaknuli jednu od uloga Nacionalnog vijeća za upravljanje ljudskim potencijalima a ona je ovdje možda u uvodnom izlaganju bila predstavljena u jednom sekundarni položaj, a to je na neki način utjecaj na upisne politike, odnosno, upisne kvote. Nakon što se izrade svi standardi zanimanja, svi standardi kvalifikacija, nakon što upotpunimo, ono prvotno registar, on će zaživjeti, on će se obnavljati itd. Međutim, bojim se da kvalitetno povezivanja obrazovnog sustava s tržištem rada, ali neću reći samo s tržištem rada, nego i sa potrebama, društvenim potrebama koje su isto tako promjenjive, neće zaživjeti, sve dok, do trenutka, zaista ne budemo počeli kreirati, kvalitetno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima.

Ne samo u brojčanosti potrebe za određenim zanimanjima, određenim ljudskim potencijalima, nego i za kvalitetnom, znači onim standardima koji su potrebni. A bojim se da kroz ustavnu kategorija, autonomiju sveučilišta koja se vrlo rastezljivo i vrlo fleksibilni i vrlo široko tumači, nećemo uspjeti utjecati na visoka učilišta da konačno ne počnu slušati sustav, što sustav kaže, treba li nam toliko pravnika. S jedne strane, čiju imamo hiper produkciju, a s druge strane imamo deficit recimo u odgojno obrazovnim ustanovama profesora matematike i informatike, a govorimo o uvođenju informatike kao obveznog predmete. A nemamo ni u ovom trenutku, dok je ona izborna, nemamo, kako bi rekla, kadrove, koji su kvalificirani, koji tu istu informatiku mogu provoditi. Pa mene zanima, kako vi to vidite kolega Jovanoviću, kako ćemo izaći iz tog jednog začaranog kruga, s jedne strane autonomije sveučilišta, koji to tumače, da država njima ne može reći, koliko čega upisivati, a s druge strane da stvarno ulažemo u ljude koji ovom društvu trebaju, da nemamo s jedne strane ogroman suficit, a s druge strane nevjerojatan deficit, za određene ljudske potencijale. Odgovor, kolega Jovanović, izvolite. Vi ste upravo istaknuli osnovni temelj i smisao i donošenja Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, jer njegov je cilj bio promijeniti, ono što učimo, kako učimo i da više ne učimo uzalud, da bi netko završio na Zavodu za zapošljavanje. Prema tome, to je smisao i zato smo vidjeli izvješća, koja je danas ovdje prezentirano, da se puno radilo u tom smislu. Ali, naravno, ovo što ste rekli, na kraju, to su samo preporuke. Međutim, da bi se preporuke provodile, mora postojati i dobra volja kako u obrazovnom sustavu, tako posebno kad je riječ o obrazovnom sustavu, o visokom obrazovanju i sveučilištima, koja svoja autonomija nerijetko vide samo na način da im se da novac, da ih se nakon toga ništa ne pita. Naravno da postoje modeli i ja sam uvjeren, da uz nastavka rada Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru i provede strategije obrazovanja, znanosti i tehnologiju u cjelovitu kurikularnu reformu, programske ugovore kojima će se poticati da se upisuju studenti koji će biti zapošljava i da o tome, u kojoj mjeri su studenti koji su diplomirali, se brzo zaposlili, ovisi financiranje sveučilišta, da ćemo doći u priliku da se zaista školuje za posao, a ne za Zavod za zapošljavanje. Zahvaljujem kolegi Jovanoviću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega, Tomislav Panenić. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovana predsjednice, naravno da evo, slušajući ova sada izlaganja, stječe svih, zapravo dojam o važnosti upravo provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira ono kao temelja za razvoj, pogotovo da kažem unutar strukovnog obrazovanja. I naravno, uvijek kad spominjemo strukovno obrazovanje, to je njegovo povezivanje na tržište rada, ali ja mogu samo reći da tu priču oko povezivanja, znači obrazovanog sustava i tržišta rada, sigurno se priča već desetljećima na neki način. A kad bismo vrednovali samo učinke tih priča, onda bismo došli do zaključka koji su ove neki kolege rekli, da učinak je vrlo mali i da neki način, kad dolazimo u najveću krizu, onda počinjemo učiti najviše na greškama. Pa tako, evo nadam se i da će sada i rezultati rada upravo, vaši rezultati rada biti ipak sagledani i da će se dati jedna dodatna dimenzija. Jer, ključno pitanje koje ste postavili, koja se nalaze u vašem izvješću je to, zapravo odnose se na to, da li će strukovno obrazovanje, odgovoriti na potrebe tržišta rada? Upravo kada pogledamo da tržište rada postavlja 2 pitanja. Drugo je pitanje, da li je ta posao adekvatno plaćen. I onda bi mi uvijek postavimo ono traže pitanje, ali mi želimo baš imati, stručnjake, kvalifikaciju i sve ostalo, ali vidimo da je kod nas struka nekad pređe preko onoga zašto su obrazovani, kada odlaze u inozemstvo, onda tamo prihvaćaju profil poslova, koji apsolutno kod nas im ne bi bio prihvatljiv. Prema tome, to govori o više aspekata koje treba sagledati naše tržište rada. Nekada nije čak ni potrebe tržište rada dostatno pogledati kroz brojke. Jer ako bismo pogledali tržište rada i vidjeli kvote za strane radnike koje su odobrene u ovoj godini, onda bismo rekli, da bismo morali vrlo žurno odgovoriti na te potrebe. Te potrebe bi bile u okviru brodogradnje prvenstveno, graditeljstva i turizma kao najsnažnijim sektorima koji zahtijevaju nove kadrove. Ali, kad pogledamo interes naših učenika za profilima koji se u tome nude ili ne znam, ako spomenemo pogotovo poljoprivrednu proizvodnju, onda vidimo da interes je mali. I brojne naše škole, one imaju upravo problem, da programi koji nude, nisu adekvatno popunjeni. Čak i ako njihovi programi odgovaraju potrebama tržišta rada ne znači da učenici koji ih upisuju, zapravo koji bi mogli upisati žele prihvatiti taj. Prema tome, trebamo se vratiti i na motivaciju. Jedan sigurno prostor za edukaciju je kako prevladati zapravo nerazumijevanje onoga što se na tržištu nudi, kako prevladati potrebe koje poslodavci nominalno nude ali zapravo u stvarnosti ne žele adekvatno niti da nagrade one učenike i one buduće radnike koji trebaju doći i popuniti ta radna mjesta. Tako da samo referirati se na tržište rada zapravo nismo odgovorili na kompleksnost koja stoji iza toga. Zato ove projekcije kretanja, one na neki način pokazuju da odumiranje određenih prostora, dovesti će nas do tuda, ne samo da nećemo imati adekvatnu kvalifikacijsku strukturu nego nećemo imati niti dovoljan broj struke koja bi privukla određenu proizvodnju kojom bi privukli investitore. Svi napori koje će učiniti svi povezani u ovome sustavu obrazovanja nisu dostatni ako neće biti jedne sustavne politike Vlade da osigura razvoj svakoga dijela Hrvatske. I onda će se napori koji se događaju na određenim područjima u svrhu i modernizacije obrazovnih programa, njihovog prilagođavanja možda nekim trendovima neće rezultirati uspjehom. I onda će se propitivati zapravo da li sav ovaj trud, da li sva ova obrazovanja, edukacije koje ste vi provodili i naveli u svom izvješću dali će kao takvi biti dostatna podloga. Mene evo raduje da ministrica Divjak je bila aktivni član povjerenstava i njena energija da napravi neku promjenu sigurno je jedna dobra podloga da se ti postupci žurno pokrenu. Nadam se evo da i ovi početni, ja kažem uvijek postoji određeni oportunizam i želja na neki način za kontrolom procesa ali evo i vaš rad i na kraju potrebe koje su i tržište rada i svih zapravo i ovo kada smo slušali sama izlaganja ovdje pokazuju da jednostavno treba te postupke depolitizirati te ih stvarno uskladi sa onim zahtjevima koji će biti. I obrazovne programe spustiti na sve razine. Ono što se često susrećemo je da određene strukovne škole one ne žele niti da se mijenjaju. Iz godine u godinu nude strukovne programe koji, za koje ne postoji interes ali nikako da krenu od polazišta da bi možda trebali raspravljati i sami o sebi. Znači a li bi svojom prekvalifikacijom, preobrazbom zapravo znanja i vještina svojih predavača, evo tu je spomenut je u raspravi malo prije i primjer, idemo uvoditi informatičke vještine da budu podignute kod naših učenika a mi nemamo uopće niti motivacijski okvir da bi privukli nekoga tko se školovao, obrazovao za informatičku struku. Jer plaće koje bi bile ponuđene takvim stručnjacima nisu adekvatne u odnosu na ono što im nude neki drugi dijelovi tržišta rada. Prema tome i ovdje ćemo se susresti da modernizacija određenih postupaka, pa vratimo se u poljoprivredu, nekada je bilo dovoljno da imaš možda vozačku kategoriju koja je dostatna da bi upravljao određenim poljoprivrednim strojem, nekom mehanizacijom. Pa evo još nisam susreo se sa članskom iskaznicom u nekom traktoru ali ostavimo to za neku raspravu. Ali vidimo samo da modernizacija tehnologije uvjetuje sve veće vještine, sve veća znanja i jednostavno ne možete se više osloniti samo na jednu brzu prekvalifikaciju. Nama se i pojavljuju upravo investitori koji uz sve potpore koje mi nudimo i koje sa pravom možemo reći da su relativno solidne u odnosu na okruženje, regionalno okruženje u kome se nalazi Hrvatska postavljaju ključan upit a to je što će biti sa našim potrebama za radnom snagom. I s pravom postavljaju jer smo mi definirali da mi nudimo prekvalifikaciju, dodatno obrazovanje za radnu snagu koja se nalazi na zavodu za zapošljavanje. Međutim oni kažu niti kvaliteta ljudi koji su na zavodu, niti ono što oni posjeduju nisu dostatni ni da se pokrenu prekvalifikacijski programi koji će njima osiguravati stalan dotok radne snage koju oni imaju tijekom poslovanja i razvoja svojega poslovanja. Tako da na taj odgovor ćemo zapravo svi skupa jako teško dati odgovor jer procesi koje bi mi željeli da budu žurni, kojeg smo evo i u prethodnoj Vladi propitivali, bilo je više puta gdje se razgovaralo o tome kako u žurnome, kratkome roku odgovoriti potrebama tržišta rada. Na to, nažalost evo i od ljudi koji su čelni u našim sveučilištima i u drugim područjima obrazovanja nismo uspjeli dobiti adekvatan odgovor. Odgovor je uvijek bio da su to procesi koji zahtijevaju i ja ih vidim iz ovoga izvješća da je to znači treba napraviti dobru pripremu. Međutim dok tu pripremu napravimo, dok ona prođe opet kroz jedno političko sito i rešeto, dok to izazove brojne sukobe koji prvenstveno kroz medije onda dobiju novu dimenziju ili dobiju novu ideologiju nakon toga utvrdimo da sav napor, svi programi, projekti koji su bili provođeni kroz struku koja je davala svoj sugestije ne implementiraju se. Evo i danas sam imao sjednicu, tematsku sjednicu saborskog Odbora za poljoprivredu i osnovni prigovor koji je bio na rad državnih tijela je da tijekom pripreme tijekom javnoga savjetovanja bila je uključena i akademska zajednica i neke stručne institucije. Međutim, kod finalizacije je došlo zapravo do jednog značajnog odmaka gdje same promjene nisu više konzultirane među ljudima koji su sudjelovali u radnim skupinama. I na kraju dođe se do neprovedivog modela. Zato se ja bojim da svi napori upravo i vašega vijeća i svih ljudi koji su uključeni na kraju završe tako da daju se kvalitetne preporuke, imamo vrlo stručan pristup, odgovaramo i onome što je tržište rada dalo. Međutim, tada se dogodi zapravo jedno možda da kažemo i interesno i svakakvo da ne kažem samo političko povezivanje koje napravi jednu barijeru i kroz filter propusti samo određene dijelove. I to je paradigma društva u kome se nalazimo. Ja se nadam evo da ne samo i ova sredstva, ja sam vidio relativno skromna sredstva kojima raspolažete u svom radu da će biti i pojačana, da ćete dobiti jednu novu dimenziju i direktno sudjelovati u pripremama svih budućih oblika obrazovanja, tako da i sve škole koje očekuju zapravo provedbu takvih programa budu uključene u sve modele da kažem poboljšanja svoje učinkovitosti. Ali to znači ne samo program, nego isto tako i infrastruktura mora tome odgovoriti, mora ljudski resursi prvenstveno koji će tome odgovoriti i drugo financijsko izdvajanje u kome smo kao Hrvatska na vrlo niskoj razini mora se podići i to u kratkom vremenu. I zato je bitno i kod izrade državnog proračuna, ja bih rekao i onih prije ne samo ovoga što nam sada predstoji mora se pojačati značaj i mora se pojačati ulaganje.

Imamo nekoliko replika. Dvostruka replika poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Poštovani kolega Paneniću, vaše pitanje je bilo odgovara li strukovno obrazovanje tržištu rada. Moja nekakva skromna ocjena je 3 puta ne. Prvi put ne zbog toga što unatoč činjenici da negdje oko 70% učenika u srednjoškolskom sustavu je zapravo u strukovnim obrtničkim zanimanjima. Strukovno obrazovanje u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno popularizirano i smatra se kao manje vrijednim jer u Hrvatskoj još u vijek vlada imperativ ako vrijediš moraš pod mus upisati gimnaziju, a ako ti ne uspije upisati gimnaziju onda ćeš birati kao nekakav drugi, treći četvrti izbor strukovna ili obrtnička zanimanja što je potpuno zapravo promašeno jer djeca zapravo ne osvješćuju činjenicu da gimnazija je vaše unaprijed opredjeljenje za daljnje obrazovanje na visokoj razini a stjecanje prve kvalifikacije može biti nešto što vas može sa 18 godina uputiti na tržište rada, a s druge strane možete se dalje i obrazovati. Drugi razlog drugi ne je taj što naši programi, ali ni kurikulumi još uvijek nisu dovoljno čak ni novi kurikulumi dovoljno otvoreni da bi se poslodavce uključilo u njihovu kako bih rekla oblikovanje, da bi oni dobili a sad ću to reći možda malo grubo. Nije u redu da govorim tako o djeci, ali gotov proizvod koji je potreban poslodavcu. Vrlo često imamo prilike čuti da djeca koja završe određena zanimanja steknu određene kvalifikacije, oni teoretski to jesu. Ali zapravo tek kad dođu na radno mjesto počinju učiti jer oni u obrazovnom sustavu ne stječu znanja, vještine i kompetencije kojima se mogu osjećat samostalni za započeti nekakav posao. Znači ministarstvo nema apsolutno nikakvo pravo osnivačima, odnosno jedinicama lokalne i regionalne samouprave posebno regionalne jer se radi o srednjim školama reći nemojte upisivati puškare jer se ta djeca primjerice nemaju gdje zaposliti. A u našim školama na žalost između interesa djece i interesa zbornice, protiv profesora ja nemam ništa, ali vrlo često se upisne politike kreiraju sukladno zbornicama i potrebama zadržavanja radnih mjesta, svjesno obrazujemo djecu u tim zanimanjima za Zavod za zapošljavanje i to je to. Čak je poštivala vrijeme, duple replike. Odgovor kolega Panenić, izvolite. Sigurno da je motivacija poslodavaca vrlo bitna. Na žalost do sada smo mi to zapravo samo sveli na jednu formalnu obavezu koja se često svodila da je potpis u nekom dnevniku rada je bilo dovoljno da se ispuni forma koju zahtijeva, na kraju možda i sam učenik koji nije niti svjestan da bi u jednom okruženju gdje je motivirana i škola i učenik i poslodavac osigurao sebi radno mjesto. Kad bismo krenuli od te osnove onda bismo vrlo brzo došli do upravo ovih upisnih kvota, jer kad bi se znalo koji poslodavci žele sada sudjelovati u procesu obrazovanja da bi za 4 ili koju godinu zaposlili te učenike, onda bi odgovor vrlo bio jednostavan, da bi škola morala odgovoriti upravo na poslodavce koji preuzimaju tu djecu. Nama sada se zapravo događa jedan kvalitetan momenat, to je da počinjemo osjećati nedostatak radne snage. Sada je vrijem za upravo ovakvu implementaciju gdje nemamo više ponudu radne snage koja je pritiskala dok je bilo tristotinjak tisuća nezaposlenih. Sada bismo puno lakše mogli krenuti upravo tim putem i promijeniti praksu, zapravo otvaranja programa koji nemaju zapravo regionalnu ponudu poslova. Ja moram reći evo da sam i kod mene bio iznenađen kad se otvaraju neki visokoškolski programi kao menađeri u turizmu pa onda kada iznjedrite, pa ok jedna generacija možda možemo pronaći lokalno da kažemo poduzetnicima zapošljavanje, međutim kad ide to iz godine u godinu onda vam se dogodi da jednostavno vi obrazujete na svom području radnike koji će otići, ne znam ako je to kod mene bilo u Vukovarsko-srijemskoj županiji da će otići negdje na morsku destinaciju. Prema tome, da li se postavila naša županija u tom slučaju kao netko tko razmatra svoj razvoj ili razmatra samo da udovolji nekoj formi. Hvala lijepo. Poštovani kolega Panenić, ono što je problem je problem strukovnog obrazovanja i ono što Hrvatska sada osjeća je nedostatak kadrova na području strukovnog obrazovanja. Jednostavno sada i u turizmu ali i u drugom strukovnom obrazovanju vidimo da nemamo kadrova, međutim ono što HKO treba garantirati je dakle da kadrovi koji izlaze iz tog obrazovanja budu ono što treba poslodavcima jer činjenica je da sada gledajući strukovno obrazovanje oni uče puno teorije a prakse malo ili nimalo, posebno ako je praksa školski praktikum koji nema baš puno veze sa situacijom u realnom sektoru. Stoga je i pokrenuta i u samom programu Europskog socijalnog fonda postoji jedan dio vezan za strukovno obrazovanje i nama Europska komisija nije dala da to uklopimo u ovaj dio koji je vezan za obrazovanje nego strukovno obrazovanje je poseban projekt unutar Europskog socijalnog fonda, povezivanje poslodavaca zajedno sa školama da bi mladi ljudi tijekom školovanja odlazili kod poslodavca, tamo učili i kod njega se testirali.

Izvolite! Upravo ste sad i naveli jednu paradigmu našeg sustava, znači kad se pojavi takav jedan poduzetnik koji je zapravo radi sebe i radi onoga što je vidio na tržištu rada poduzme te aktivnosti on zapravo oblikuje naš obrazovni sustav, onda nam se pojavi jedan Bakić koji oblikuje našu informatičku neku budućnost sa inicijativama. Znači, to se pojedinačno događa, pojavljuje nam se jedan Rimac koji uvodi inovativnu tehnologiju i on prikuplja ne samo iz Hrvatske nego iz cijelog svijeta ljude koji dolaze sudjelovati u tim programima. Međutim, mi nismo postavili takve pojedince da postanu zapravo referentna točka za razvoj strukovnih programa. Ovo kad ste spomenuli zapravo i naše škole i njihov praktikum kojega oni mogu tu smo svjedoci da određeni ravnatelji su stvarno odradili svoj posao, da su imali viziju, da su imali zapravo organizirali se i pristupili određenim fondovima koji su bili na raspolaganju, opremili svoje prostore vrlo modernim. Oni su uspješnice i govorim ne znam, u Slavonskom Brodu je takva škola koja u tome. Onda kad pogledamo neke druge škole pitamo se onda da li je to isti obrazovni sustav u cijeloj Hrvatskoj ili stvarno ovisimo o nekom pojedinačnom slučaju, i onda nam se događaju pojedinačni poduzetnici, pojedinačne škole a mi nikako da govorimo o jedinstvenom obrazovnom sustavu koji ima referentnu točku ispod koje se ne može ići. Oni koji je ne mogu dostići moraju ići, bio to ravnatelj, bio određeni da kažemo profesor ili bilo tko drugi tko ne može odgovoriti izazovima modernizacije jer mi govorimo o modernizaciji obrazovnog sustava.

Hvala lijepo. Javio sam se u pojedinačnoj raspravi iz jednog razloga, neću duljiti a razlog je da još jednom izrazim svoje nezadovoljstvo i zabrinutost ponašanjem rektora zagrebačkog Sveučilišta, rektora Bijeliša i ekipe oko njega, Borasa ispričavam se. Pozdravljam Bijeliša koji je prije njega bio. Dakle, rektora Borasa koji je u jednoj sprezi čak bi se to usudio reći iako će me neki zbog toga napasti sa Ustavnim sudom donio jednu izrazito nepovoljnu i suludu odluku vezano za hrvatski kvalifikacijski okvir i zakon gdje su osporili pojedine odredbe i tražili njihovo ponovno donošenje i pri tome diskriminirali 50 tisuća studenata stručnih studija.

Zahvaljujem na raspravi, posebno zahvaljujem predstavnicima klubova HDZ-a, SDP-a i Mosta na vrlo sadržajnoj raspravi kojom su zapravo obogatili odnosno nadopunili moje kratko zapravo prezentiranje Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. U raspravi su dotaknuta zaista vrlo važna pitanja koja treba i razriješiti i naći rješenja za učinkovitiju primjenu hrvatskog kvalifikacijskog okvira i naravno što je osnovni cilj unapređenja našeg kvalifikacijskog sustava. Tu je napomenuto usklađivanje tržišta rada i obrazovanja kao najvažniji zapravo cilj uvođenja hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a kao posebno pitanje se ovdje navodi usklađivanje odnosno preporuke koje nacionalno vijeće treba davati za kvote i njihova primjena. Naravno, te preporuke nije jednostavno dati, sada to radi Hrvatski zavod za zapošljavanje određenim preporukama, tako da smo mi pokrenuli jedan projekt u kojem će se odrediti metodologija za određivanje prioritetnih sektora jer prije svega je važno odrediti koji su prioritetni sektori, a onda i na temelju toga i dati preporuke za određene upisne kvote. Ono što je ovdje također spomenuto a izuzetno je važno, fleksibilnost našeg obrazovnog sustava odnosno fleksibilnost kvalifikacijskog sustava koje se sigurno može postići sa djelomičnim kvalifikacijama. To se do sada na određeni način kao prekvalificiranje, hrvatski kvalifikacijski okvir daje način da se taj sustav djelomičnih kvalifikacija koje će biti usklađene sa tržištem rada stvori sustav osiguranja kvalitete. Jednako tako spomenuti sustav priznavanja prethodnoga učenja odnosno neformalnog informalnog učenja, kompetencije koje se na taj način stječu, taj sustav će nam omogućiti sigurno puno bolju fleksibilizaciju odnosno puno bolje prilagođavanje potrebama tržišta rada. Pravilnik je, nacrt pravilnika je izrađen, međutim mi sada radimo i na strateškom dokumentu za izgradnju sustava za priznavanje prethodnoga učenja jer za taj sustav je izuzetno važno stvoriti snažan sustav osiguranja kvalitete što je vama vjerujem svima jasno, a on će se oslanjati na registar hrvatskog kvalifikacijskog okvira na standarde kvalitete koji će zapravo biti za te kvalifikacije i zato moramo pričekati punjenje registra da bismo mogli uspostaviti sustav priznavanje prethodnoga učenja. Samo bih još istaknula vrlo važno, gospodin Panenić iz Mosta koji je rekao za strukovno obrazovanje koje sasvim sigurno ima na raspolaganju velika sredstva iz Europskog socijalnog fonda i treba za reformu strukovnog obrazovanja njih pametno utrošiti. Motivacija koja je spomenuta je vrlo važna i škole moraju biti mjesta, strukovne škole mjesta gdje će učenici se rado vidjeti. Da bismo to napravili kao što je primjer u Slavonskom Brodu evo imamo sada pomoćnika u ministarstvu gospodina ravnatelja te škole iz Slavonskog Broda, ja se nadam, a već sam i razgovarala s njim, njegova vizija je uz primjenu instrumenata hrvatskog kvalifikacijskog okvira napraviti puno više takvih škola u Hrvatskoj i naravno korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda. I kao jedna važna tema, a to je stvaranje odnosno osnivanje centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koje ja vjerujem da će nas ipak dovesti da te škole budu mjesta gdje će naši srednjoškolci se voljeti vidjeti u budućnosti. Još jednom vam svima hvala na raspravi i na podršci rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Zahvaljujem poštovanoj predsjednici Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala gospođi Ružici Beljo Lučić na ovoj završnoj riječi. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Još jednom zahvaljujem poštovanoj gospođi Ružici Beljo Lučić na obrazloženjima i na odgovorima i na završnoj riječi. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.

i Odbor za gospodarstvo. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene predstavnice Ministarstva gospodarstva, uvažene kolegice i kolege. Prognozirao sam da će biti pola noći, ali evo 20 je sati i 30 minuta, tu negdje, ipak je malo ranije. Na žalost ovakav zakon koji je, prijedlog ovoga zakona koji se tiče preko 100-tinu tisuća hrvatskih obitelji na dnevnom redu je u doba kada se Sabor može promatrati samo na internetu. Ja sam zamolio da to bude prije, ali moja molba nije uslišena. Tu smo gdje smo. O čemu se radi? Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača ako se usvoji riješit će se tri bitna problema za hrvatske potrošače. Nakon kolektivne sudske presude jedine za sada potrebno je propisati da bude nedvojbeno jasno kako se promatra zastara potraživanja u privatnim sudskim procesima koji se vode na temelju kolektivne sudske presude. Pa tako u privatnim sudskim procesima je propisano decidirano jasno da u slučaju kada se podigne tužba nastaje prekid zastare, a nakon pravomoćne presude zastara počinje teći iz početka i sve ono razdoblje prije toga ne računa se u zastaru. U skladu s time potrebno je nedvojbeno propisati da se u privatnim sudskim sporovima koji se vode na temelju kolektivnih pravomoćnih presuda zastara računa na temelju kolektivne sudske presude odnosno da je podizanjem tužbe u kolektivnom sudskom sporu zastara i u privatnom sudskom sporu prekinuta i da ona počinje teći iz početka danom pravomoćnosti presude iz kolektivnog sudskog spora. To je pitanje broj jedan koje bi se riješilo ovim zakonom. Pitanje broj dva koje bi se riješilo ovim zakonom jest vraćanje preplaćenih iznosa kamata i pripadajućih zateznih kamata dužnicima koji su oštećeni na temelju nezakonita ponašanja hrvatskih banaka, a na temelju jedine do sada poznate kolektivne pravomoćne sudske presude. O čemu se tu radi? Banke su jednostrano mijenjale kamatnu stopu, ugovarale su način promjene kamatne stope svojim odlukama i to je pravomoćno sudski presuđeno da je nepošteno i zbog toga ništetno. I potrošači su dobili pravo da na temelju te pravomoćne sudske kolektivne presude pokrenu svoje privatne sudske procese. Da ne bi oni išli u te privatne sudske procese predlaže se ovim zakonom način obračuna preplaćenih kamata i pripadajućih zateznih kamata te vansudski rješavanja tog problema i vraćanja preplaćenih kamata svim oštećenim dužnicima. Treći problem koji se rješava ovim zakonom jest problem zateznih kamata gdje imamo problem da ljudi kada dođu u dugove kada ih se počne ovršavati onda zatezna kamata neprekidno teče i to nema kraja. Na kraju zatezna kamata prijeđe i vrijednost glavnice i vrijednost onog kompletnog duga. Pa se ovim zakonom predlaže i ta situacija da se zatezne kamate prestanu obračunavati u ovom trenutku kada one dostignu vrijednost dospjelog obroka u kompletu. Znači neki obrok je dospio nije naplaćen, naplaćuje se zatezna kamata kada zatezna kamata dostigne vrijednost toga kompletnog obroka, zatezna kamata se više ne bi obračunavala. Tih prijedloga za bilo i kroz Ovršni zakon, tih prijedloga je bilo unazad 5 godine više puta, nikad nisu usvojeni, ovo bi bio primjer, ovo bi bio novi pokušaj da se barem kod naplate anuiteta, odnosno obroka to tako propiše. Tim zakonom bili bi obuhvaćeni svi dužnici koji su ugovarali u sedam osuđenih banaka kredite s promjenjivom kamatnom stopom bez obzira na valutu kredita. A radi se o periodu između 10. rujna 2003. godine i 31. prosinca 2008. godine jer je to period koji obuhvaća kolektivna pravomoćna sudska presuda. Međutim, osim ovih dužnika koji su već recimo otplatili svoje kredite, koji još uvijek otplaćuju svoje kredite bili bi uhvaćeni i dužnici koji su konvertirali svoje CHE kredite, kojih ima nekih 55 tisuća. Zbog čega ti dužnici trebaju biti dio ovog zakona? Zbog toga jer su tijekom konverzije banke primijenile na isti način nezakonitu promjenu kamatnih stopa kao što su primjenjivale u istovrsnim euro kreditima za dužnike koji su takve kredite uistinu i ugovorili. Pa tako npr. reći ću svoj konkretni primjer u konverziji je primijenjena najprije početna kamatna stopa 6,1% zatim povećana kamatna stopa 6,6%, pa povećana kamatna stopa 6,15% i nikad nam se više nije vratila na kamatnu stopu 6,1% tijekom te konverzije za otplatni plan koji je primijenjen u konverziji. I druga stvar, tijekom konverzije je također primijenjen nepravilan obračun kamatnih marži od početka 2014. godine. Dakle, banke su primijenile u konverziji isti taj način, nezakoniti način promjena kamatnih stopa kao što su i primjenjivale u istovrsnim euro kreditima pa zbog toga ovim zakonom trebaju biti obuhvaćeni i konvertirani krediti i potrebno je obeštetiti i dužnike koji su konvertirali svoje CHF kredite. Kolektivna presuda obuhvaća inače Erste banku, Privrednu banku Zagreb, Zagrebačku banku, OTP banku Hypo banku koja se sada zove Adico banka, Splitsku banku i Reifeeisen banku. Sberbank je oslobođena krivnje, Visoki trgovački sud i Vrhovnih sud su utvrdili da je Sberbank pravilno ugovarala kamatnu stopu. Međutim, ja tvrdim da to nije istina i nadam se i očekujem da će Vrhovni sud u ponovljenoj reviziji odlučiti drugačije jer znamo da je Ustavni sud krajem 2016. godine vratio reviziju natrag na Vrhovni sud, pa Vrhovni sud mora ponovno odlučivati o nepoštenosti kamatne stope za Sberbank i mora ponovno odlučivati o nepoštenosti valutne klauzule CHF. Međutim, dokle god Vrhovni sud ne promijeni svoju reviziju ovaj zakon se ne bi primjenjivao na Sberbank, jer Sberbank nije osuđena. Dakle, temelj za ovaj zakon jest kolektivna pravomoćna sudska presuda. To nije nešto što je došlo s neba, to nije nešto što je izmišljeno, to je nešto što je sudska vlast utvrdila da je bilo u bankarskom ponašanju nepošteno. Banke su se nakon što je presuđeno da su ugovarale nepošten način promjene kamatne stope nastavile tako ponašati. O čemu se radi? Tom pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno je i presuđeno je da se banke tako više ne smiju ponašati. Međutim, banke su se tako nastavile ponašati, one su i dalje primjenjivale povećane kamatne stope, nisu vratile kamatne stope na početne iznose, dapače, početkom 2014. godine na temelju izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranja na temelju članka 11.a. stavka 5. one su fingirale zakonitost u svojem poslovanju i tim fingiranjem su samovoljno, jednostrano i van ugovorno definirale kamatne marže i banke smatraju da od tog trenutka one posluju zakonito. Međutim, one ne posluju od tog trenutka zakonito. Dokaz tome je i prekršajna presuda u mom konkretnom slučaju, takvih presuda ima više, ali ja sam svoju banku prekršajno tužio to je Adico banka, zbog toga što sa mnom nije ugovorila maržu. I Prekršajni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu protiv Adico banke 90 tisuća kuna Adico banka mora platiti u državni proračun zbog toga jer sa mnom nije ugovorila marže. To je dokaz da je to bankarsko ponašanje bilo nezakonito. Međutim, Hrvatska narodna banka drži lojtrice bankama i smatra da je takvo ponašanje hrvatskih banaka zakonito, izvršna vlast nije ništa poduzela po tom pitanju pa evo zbog toga predlažem zakon kojim će se za pravu ruku vratiti ono što je preplaćeno svim oštećenim dužnicima. Na temelju te pravomoćne kolektivne sudske presude dio dužnika pokrenuo je svoje privatne sudske procese. Prema mojim saznanjima trenutno se na općinskim sudovima vodi nešto preko 3 tisuće takvih procesa. Ja sam u posjedu preko stotinu prvostupanjskih presuda, sve te prvostupanjske presude glase na način da se dužnicima moraju bratiti preplaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate. Sve te prvostupanjske presude koje posjedujem su takve da nema zastare potraživanja s objašnjenjem da ne može biti zastare zbog toga jer dužnik koji je bio oštećen ponašanjem banaka nije to znao sve do onog trenutka dok nije u pravomoćno to utvrđeno u kolektivnom sudskom procesu. Dakle, 13. lipnja 2013. godine je datum kada su svi potrošači koji su oštećeni nezakonitim poslovanjem banaka shvatili da su ih banke uistinu oštetile i to je trenutak od kojega su svi ti potrošači koji su oštećeni nezakonitim poslovanjem banaka mogli pokrenuti svoje sudske procese. I evo, preko 3 tisuće takvih procesa se vode, ja znam da ima preko sto presuda, možda ih ima i više ali ja posjedujem preko stotinu i posjedujem desetak pravomoćnih presuda jer ove prvostupanjske presude i nisu toliko relevantne. Međutim, ja posjedujem i desetak pravomoćnih sudskih presuda a tri pravomoćne sudske presude sam priložio svojem očitovanju i Odboru za gospodarstvo i Odboru za zakonodavstvo kada sam obrazlagao zašto taj zakon treba donijeti. Dakle, osim što je kolektivna pravomoćna sudska presuda temelj za donošenje ovog zakona temelj za donošenje zakona su i privatni sudski procesi i relevantna sudska praksa. Dakle, pravomoćne privatne sudske presude predstavljaju relevantnu sudsku praksu koja se mora poštovati i zbog koje više nema dileme da je moguće donijeti ovaj zakon. Nemam procjenu učinka propisa u smislu koliko bi to značilo ukupno troška za banke ali pretpostavljam da se radi negdje od 3 do 5 milijardi kuna koje su banke neosnovano stekle a ono što se neosnovano stekne mora se vratiti zajedno sa pripadajućim zateznim kamatama od dana stjecanja. Vlada Republike Hrvatske dala je negativno mišljenje o ovom prijedlogu prije svega zbog toga što smatra da je zakon retroaktivan, a drugo zbog toga što smatra da neke odredbe koje su u zakonu nisu u skladu sa Ovršnim zakonom. Što se tiče retroaktivnosti ja tvrdim da zakon nije retroaktivan jer se on odnosi na situacije koje nisu u zastari. Kada bi se zakon odnosio na situacije kredita i potraživanja po tim kreditima od strane oštećenih potrošača koji su u zastari onda bi taj zakon bio retroaktivan i onda bi takav zakon bio neustavan. Međutim, radi se o potraživanjima koja nisu u zastari. Dakle, nema rasta BDP-a bez potrošača. Potrošači su oštećeni radom banaka i zato se potrošačima mora vratiti njihovih 3 do 5 milijardi kuna koje su banke neosnovano stekle.

U Mađarskoj se radi o potpuno istoj situaciji kao i kod nas. Tamo su banke na jednak način ugovarale kamatnu stopu da se ona mijenja odlukom banke i sve te povećane kamatne stope su bile nezakonite, utvrđene su sudski nezakonitima i Mađarska je zbog toga donijela zakon kojim je naložila da se sve preplaćene kamate moraju vratiti dužnicima. Ne bih više previše duljio, mislim da je sve jasno, ja predlažem da svi oni zastupnici koji su podržali ovaj zakon a ima ih 78 svakako podrže ovaj zakon i kad bude glasanje. Ja poručujem Vladi Republike Hrvatske i predstavnicama Ministarstva gospodarstva da sam ja spreman na suradnju između dvaju čitanja, da sam spreman na to da usuglasimo stajališta tamo gdje se mogu usuglasiti, da možemo razgovarati i o retroaktivnosti, da možemo maknuti ove odredbe koje su u suprotnosti s Ovršnim zakonom. Dakle, sve se to može riješiti ako se hoće a bojim se da Vlada Republike Hrvatske samo sa rukavicama na rukama objašnjava kao da je ona za taj model, u stvari nije za taj model ali je za rješenje. Jer Vlada RH je dala nekakve signale kao da im se inicijativa u stvari dopada, da to nije loša inicijativa, ali da im se ne sviđa model, da to ne bi trebalo ići kroz izmjene Zakona o zaštiti potrošača. Međutim, kad sam ja danas pitao predstavnicu Ministarstva gospodarstva na Odboru za zakonodavstvo koji model predlažu nisam dobio odgovor. Dakle, mislim da je to samo zavaravanje protivnika pod navodnicima, ali ipak apeliram na Vladu Republike Hrvatske da ukoliko zakon prođe u drugo čitanje, da sjednemo zajedno i da surađujemo na dobrom rješenju, a dobro rješenje je ono rješenje koje će vratiti ljudima njihove preplaćene kamate. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolega Aleksić, znači utvrđena nepoštena kamata pravomoćnom presudom suda, mišljenje Vlade negativno. Pa nije Vladu bira banke, bira je narod. Ovdje triba jednostavno pozvat saborske zastupnike da stanemo uz narod jer nisu dali, legitimirali tu Vladu da zastupa narod. I meni nije jasno zbog čega daju negativno mišljenje kad ste vi nabrojili i sudsku praksu, u ovim slučajevima i u Europi, u drugim državama, kad je činjenica da imamo pravomoćne sudske presude zbog nepoštenih kamata, a banke se ponašaju kao da su oni, kao da je Hrvatska njima pašaluk, a Vlada im je samo tu evo činovnici koji servisiraju na štetu naroda. Ali ipak ovaj Dom je najveće tijelo i ovdje uopće ne bi trebalo biti spora da prođe u drugo čitanje, ovo je slobodno moglo ići u prvome čitanju da Vlada radi u interesu naroda. Ali očito Vlada, Ministarstvo financija ima obaveze prema bankama koje svakako izvlače kroz naknade, provizije 4 milijarde kuna godišnje bez kamata od hrvatskog naroda. Znači ovo je nenarodna Vlada, ovo je bankarska Vlada ako je dala negativno mišljenje.

Prema tome, ja ne vidim nikakav razlog, niti jedan razlog da ovaj vaš prijedlog ne prođe, a 78 potpisa ste već dobili, da ne prođe ovdje jednoglasno, niti jedan razlog. Ako Vlada ne slaže se sa narodom, tj. presudom, prema tome mi, ja, nema ovdje uopće dvojbe, ne treba uopće puno raspravljati, odmah bi trebalo glasati i žalosno šta je to stvarno u 9 sati ova tema. Odgovor kolega Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Viceguverner Fraz tvrdi da banke posluju pošteno, da posluju zakonito, on tumači tamo pravo. Guverner Vujčić uvijek prebacuje lopticu na njega i na žalost oni tvrde da to što je presuđeno da su banke nezakonito ugovarale kamatnu stopu ne znači da su nepošteno i mijenjale kamatnu stopu. To je nonsens, jer u kolektivnoj presudi piše jasno i decidirano da to što su banke ugovarale nezakonitu kamatnu stopu ne znači da je i početna kamatna stopa bila nezakonita. Dakle, presuda spominje samo početnu kamatnu stopu, a ne promjene kamatnih stopa i presuda kaže bankama ne smijete se više tako ponašati. Ja ću kao paralelu i to sramotnu paralelu spomenuti Narodnu banku Srbije. To je sramota za Hrvatsku narodnu banku da je Narodna banka Srbije još 2011. godine predložila zakon kojim je riješila ovaj slučaj i rekla je da su banke nezakonito ugovarale kamatnu stopu, rekla je da ne smiju primjenjivati kamatnu stopu veću od početne kamatne stope i osim toga je predložila priopćenjem bankama u Srbiji da vrate dužnicima preplaćene kamate.

Sljedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolega Aleksiću. Vi ste pokrenuli ovu inicijativu. Od samog početka imali ste potporu i kluba MOST-a, ali i velikog broja zastupnika u Hrvatskom saboru. Dobili ste potpise i kao što je rekao kolega Bulj ja ne vidim kako Vlada može ići protiv toga, zanima me kako će se postaviti oni zastupnici koji su vam dali potpis i podržali vašu inicijativu što će napraviti kod glasovanja o ovom prijedlogu. To će biti zanimljivo gledati, jer će to biti pokazatelj da oni ovo o čemu priča kolega Bulj nisu narodni zastupnici, da ne štite interese naroda a ovdje je očito da se radi o nezakonitim kamatama, o tome da su banke stekle ogroman novac na račun naših građana i imamo sudske presude u tom smjeru. I Vlada umjesto sama da traži rješenje kako pomoći građanima da oni ne moraju ići u tužbe pojavi se jedan saborski zastupnik koji sam preuzima inicijativu, daje im konkretan prijedlog. Ako već nešto nije tu u redu onda se to može razgovarati, ispraviti i da se ide u korist građana. Ali očito ovoj Vladi to nije u interesu. Taj zakon je bio ovdje pred saborskim zastupnicima. U raspravi je bio čak podržan, znači i ovdje od strane SDP-a i znači od HDZ kad je došlo glasovanje o toj točki zastupnici HDZ-a su svi glasovali protiv toga da uđe revizija u Hrvatsku narodnu banku. to pokazuje da ti ljudi nisu narodni zastupnici. Oni su zastupnici svoga velikog vođe ili vođa, ili interesnih skupina koji im govore na koji način će glasovati. Ali hvala Bogu ima nas u Hrvatskom saboru koji glasujemo ovisno o tome je li nešto dobro ili nije dobro. Znači, vodimo se vlastitom savješću. Odgovor kolega Aleksić izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Grmoja, ja se nadam da će svih 78 zastupnica i zastupnika koji su potpisali podršku glasati za ulazak prijedloga zakona u drugi krug, barem toliko. Pa onda između dvaju čitanja ima vremena popraviti neke stvari koje se Vladi ne sviđaju.

Ako vodimo brigu o društvu onda moramo razmišljati svojom glavom ponekad, ne moramo uvijek, ali ponekad bismo trebali i moram reći da ima zastupnika i zastupnica i iz vladajuće koalicije koji me podržavaju na hodnicima, ali kada je potrebno glasati za nešto što je dobro, vjerojatno će glas biti protiv. I to samo zbog te jedne vojničke stege koja može biti dobra do jedne određene granice. Stoga apeliram na sve zastupnice i zastupnike da razmišljaju svojom glavom. Ovdje se ne radi o nekakvom interesu niti vlastite stranke, niti Gorana Aleksića, niti manjine u Saboru. Ovdje se radi o interesima hrvatskih građana, a mi smo ovdje zato da bismo te interese štitili i to u skladu sa vladavinom prava.

Izvolite. Kolega Aleksiću, pa da, bit će interesantno vidjeti kako su kolege koji su vam tu dali podršku znači 78 kako će glasati kada bude došlo do glasanja. Jer u ovom konkretnom slučaju i ne trebate mišljenje Vlade ako se tako postavilo jer ovaj Visoki dom donosi zakone. Ali je interesantno postaviti pitanje kada govorimo o toj retroaktivnosti, kako to za Španjolsku nije bilo retroaktivno, kako to za Mađarsku nije bilo retroaktivnu i kako to za sud nije bilo retroaktivno. Znači imamo pravomoćno rješenje, znači već imamo praksu. Kad imamo ja ne vidim razloga da se kada završimo tu jednu priču o retroaktivnosti i da počinjemo i sudske odluke koje su bile pravomoćne da ih samo implementiramo u zakon i da zapravo rasteretimo sudove da zapravo, vi pomažete i Vladi i sudovima da rasteretite jedan takav oblik nezakonitog poslova.

Kolega Lalovac, objasnio sam da nije retroaktivno i zbog čega nije retroaktivno. Ali bih sada povukao jednu paralelu sa nekim drugim zakonima koje smo donijeli, a koji nisu imali temelje u presudama, pa smo tako donijeli Zakon o konverziji CHF kredita. Bilo je hrabrosti jer je trebalo pomoći ljudima u ovom slučaju koji su bili uistinu teško oštećeni ogromnim, ogromnim ratama. Nedavno smo imali priliku donijeti još jedan zakon koji nema temelje u sudskoj praksi. Čak smo tim zakonom proglasili ugovore ništetnima koji su na takav način ugovarani. Radi se o ugovorima sa stranim zadrugama. Dakle, usudila se vlast proglasiti ugovore ništetnima bez sudske prakse, a sada ovdje imamo sudsku praksu, dakle imamo sve na stolu, imamo temelje, ali nećemo. Koga se mi to bojimo? Pa mi se bojimo sami sebe. Jesmo li mi suverena zemlja? Jesmo li mi suverena država? Je li ovaj Sabor suveren? Je li suvereno naše sudstvo? Koga se mi bojimo? Banaka. Banke raspolažu tuđim novcem i to prije svega novcem hrvatskih građana i te banke naplaćuju kamatu 300% skuplju nego u Njemačkoj npr. a samo zato jer je nezakonita.

Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedavajući, cijenjene zastupnice i zastupnici. Evo, dozvolite mi prvo da otklonim tezu o tome da hrvatska Vlada ne vodi računa o svojim građanima što apsolutno nije tako.

Kao što je bilo rečeno, dakle Zakonom o zaštiti potrošača je uređen postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača koji se pokreće pred Trgovačkim sudom u slučaju kada su povrijeđena dakle prava koja su utvrđena Zakonom o zaštiti potrošača ili su povrijeđena prava koja su utvrđena, dakle drugim propisima koje navodi taj zakon. Dakle, ti propisi su taksativno navedeni u samom Zakonu o zaštiti potrošača. Sami institut kolektivne zaštite potrošača je dakle postupak gdje se presudom koja se dakle donosi na Trgovačkom sudu protiv određenog trgovca ili skupine trgovaca u korist jednog potrošača ustvari od protupravnog djelovanja tih trgovaca u ovom slučaju kako je bilo istaknuto, dakle banaka štite svi potrošači. Dakle, ona je zato kolektivne naravi. Poseban značaj u smislu zaštite individualnih interesa potrošača ima upravo djelovanje dakle ergaomne odluke suda što znači da se odlukom suda zabranjuje nedozvoljeno postupanje trgovaca prema svim potrošačima i obvezujuća je snaga takve sudske odluke za ostale sudove pred kojima će se onda voditi postupci za samu naknadu štete. Ukoliko dakle sud utvrdi povredu kao što je to bio slučaj u slučaju „Franak“ kod zaštite odnosno odluke o zaštiti kolektivnih interesa potrošača kod slučaja „Franak“ potrošač kao što je bilo dakle iznijeto potražuje naknadu individualne štete u posebnom postupku pri čemu dakle tada sud ne ulazi u odlučivanje o tome da li kod tog pojedinačnog postupka je li ponašanje trgovca protupravno, dakle kolektivnom presudom se predmnijeva da je trgovac protupravno se ponašao. Kako navodi sam predlagatelj, dakle zastupnik Aleksić iskustva potrošača u slučaju kolektivne tužbe su ukazala na poteškoće u ostvarivanju prava u postupcima za naknadu štete i stoga se ovim predmetnim zakonom predlaže izmjene u pogledu obeštećenja potrošača, u pogledu zastare, potraživanja na osnovu, sa osnove vraćanja preplaćenih iznosa kamata, zatim vezano uz troškove ovrhe i samih sudskih pristojbi. Vezano uz pravomoćnost odnosno uz pitanje same zastare, dakle kao što je bilo izrečeno također se predlaže da predmetni zakon se primjenjuje na sve pravomoćne presude iz postupka kolektivne zaštite bez obzira na datum njihove pravomoćnosti, dakle da cijeli zakon ima povratni učinak i o tome ću nešto detaljnije reći kasnije. Međutim, prije toga bih se željela dakle osvrnuti na činjenicu da se u zakonu dakle taksativno navode propisi prema kojima je moguće pokrenuti tužbu za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, dakle uz prava koja navodi sam Zakon o zaštiti potrošača tu se navode i drugi propisi kao što su Zakon o obveznim odnosima u dijelu koji se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvo za ispravnost prodane stvari, dakle onoga što potrošač kupi, zatim Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o potrošačkom kreditiranju, Zakon o uslugama, o elektroničkim medijima u dijelu koji se odnosi na audio-vizualnu medijsku uslugu, zatim Zakon o lijekovima, Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i Zakon o provedbi Uredbe o pravima putnika u prijevozu autobusima. Dakle, svi ti propisi su taksativno navedeni kao propisi po kojima se može pokrenuti postupak kolektivne zaštite potrošača. Argument Vlade zašto nije prihvatila dakle ovaj prijedlog jest da je potrošačko kreditiranje ustvari samo jedno od područja na koje se odnosi zaštita kolektivnih interesa potrošača i da je osnovna svrha postupka zaštite kolektivnih interesa potrošača upravo zabrana nedozvoljenog ponašanja odnosno postupanja trgovaca prema potrošaču i da nije svrsishodno zakonom izdvajati dakle jedno posebno područje i podrobnije određivati problematiku koja se odnosi samo na jedno od područja koje je navedeno ovim zakonom, u ovom slučaju to je potrošačko kreditiranje. Vezano uz povratno djelovanje, željela bih skrenuti pažnju na činjenicu dakle da se ovim Prijedlogom zakona predlaže da dakle cijeli zakon ima povratno djelovanje dok odredba odnosno članak 90. stavak 5. Ustava Republike Hrvatske propisuje da iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati upravo takav povratni učinak odnosno povratno djelovanje. Što se tiče odnosa odredbi ovog zakona odnosno ovog prijedloga i pravila koja se odnose na ovršni i parnični postupak također bilo je dakle istaknuto i stav je Vlade da u pogledu prijedloga koji je iznesen ovim izmjenama i dopunama zakona a kojim se propisuje da odredbe kojima ovrhovoditelj ne bi trebao predujmiti troškove ovršnog postupka a budući je pitanje troškova uređeno Ovršnim zakonom, dakle upravo ovaj prijedlog na način kako je dat u izmjenama i dopunama zakona ne bi bio u skladu sa osnovnim pravilima ovršnog postupka. Isto tako, u odnosu na prijedlog kojim se propisuje da potrošač ne plaća sudsku pristojbu u slučaju pokretanja sudskog postupka kod ishođenja isprave držimo da ista nije u skladu sa općim pravilom Zakona o parničnom postupku i to su dakle također razlozi zašto smatramo da u ovom obliku zakon ne bi mogao biti prihvaćen. Još jednom naglašavam dakle da Vlada uvažava probleme potrošača u ostvarivanju njihovih prava u postupcima za naknadu štete koja je proizašla iz ovih postupaka. Međutim, imajući u vidu sve ovo što sam prethodno navela i imajući u vidu da je potrošačko kreditiranje samo jedno od područja na koje se odnosi zaštita kolektivnih interesa potrošača držimo da nije moguće na ovaj način detaljnije uređivati Zakonom o zaštiti potrošača postupak kolektivne zaštite koji se odnosi isključivo na potrošačko kreditiranje već držimo da je odnosno smatramo da je potrebno iznaći druge modele kojima bi se navedena problematika riješila. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Nataši Mikuš Žigman na ovom obrazloženju. Imamo nekoliko replika. Prva replika je poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Uvažena predstavnice Vlade. Kolega Aleksić se poziva na nepošteno utvrđene kamate koje pravomoćno sud donio presudu. Prema tome, vi ste Vlada, i predstavnici Vlade koje je ovaj Parlament izabrao, i vi ste oni koji bi mogli u dogovoru kao što je kolega Aleksić i pozvao, riješiti možda određene stvari. Međutim, činjenica je sve što je kolega Aleksić kazao da je se događalo i u drugim državama i da su druge države stale na stranu naroda.

I OK. A ovaj zakon koji se temelji na pravomoćnoj presudi koji je na štetu hrvatskog naroda jer je očito presuda tako dala, a pogodujete bankama to je činjenica. 4 miljarde kuna, to je potvrđeno, evo ovdje je i ministar bivši financija, godišnje na naknade i provizije muzu od naroda. Ovo su kamate koje su oni sami ugovorima dizali kako ih je volja i pljačkali narod. I vaša je obaveza, tj. nas saborskih zastupnika da dignemo ruku u interesu naroda i da stanemo jedanput iza naroda, a ne da štitimo banke. Koliko se štitilo banke, mi smo suverena država. Mi smo zlato prodali do grama, 15 tona. Okamatarili smo cili hrvatski narod, cili gospodarski sustav, kriminalci slobodno šetaju, a banke neće vratiti kamate narodu. Aleksić je 100% u pravu ovdje ima potporu i triba imati većinsku potporu, ne većinsku do i jedan saborski zastupnik bi trebao glasat.

Samo bih vas molio da poštujete vrijeme kad govorite. Idemo na sljedeću repliku. Gospođa Nataša Mikuš Žigman, dokle ćete i vaši jataci u Vladi lagati ovaj napaćeni narod i raditi budale od svih nas ovdje? Donesena je presuda pravomoćna da banke moraju vratiti preplaćene kamate, banke ju ne poštuju. Umjesto da vi kao zakonodavac prisilite banke da ju izpoštuju, vi ne radite ništa, vi samo tu prodajete zjake i vrtite očima. I onda kolega daje konkretan prijedlog da se to konačno nepravda ispravi da ne mora svatko zasebno se tužakati s bankama, nego da se jednostavno bankama da obveza da prihvate kolektivnu sudsku presudu i vi to ne želite prihvatiti. Može vas biti sram. I sram može biti cijeli HDZ koji odbija propustiti ovaj zakon za razliku od cijele opozicije uključujući čak i dio vladajuće većine. Znači zastupnici manjina podržavaju ovaj prijedlog. Znači, čak i Srbi koji se prikazuje u medijima kao neprijateljima Hrvatske i oni će glasati za to da se dužnicima vrate preplaćene kamate, a vi iz HDZ-a koji tobože zastupate interes hrvatskog naroda glasat ćete protiv toga. Izvolite. Hvala vam lijepo. Evo ja bih da ne budemo osobni, jer to nije osobna stvar nego je to pitanje ustvari na koji način je uređen propis i u tom smislu sam dakle, se potrudila u ime Vlade i dati odgovarajuće obrazloženje. Dakle, ono što bih željela samo naknadno istaknuti je s obzirom da ste spomenuli opoziciju, odnosno zastupnike iz opozicije, je i da je u rujnu 2015. godine dakle, isti odnosno sličan prijedlog bio na glasanju u Hrvatskom saboru i tada je također dakle, isti odbijen, odnosno Vlada je odlučila tadašnja Vlada je odlučila dakle, na isti način odnosno smatrala je neprikladnim kroz ovakvo jedno rješenje Zakon o zaštiti potrošača uređivati ovo pitanje. Imamo još jednu repliku. Poštovani kolega Miroslav Šimić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Htio bih citirati vašu zadnju rečenicu, da razumijete probleme potrošača u njihovoj namjeri da nadoknade svoju štetu, ali da je potrebno iznaći druge modele u rješavanju ovog problema. Volio bih da mi vrlo konkretno odgovorite, koje druge modele Vlada Republike Hrvatske u ovom trenutku pronalazi i kreira kako bi pomogla 100 tisuća hrvatskih obitelji koji su pogođeni ovom nepravdom i totalno neprimjerenim ponašanjem stranih banaka?

Pa Vlada Republike Hrvatske će dakle, podnijeti prijedlog modela kada isti bude imala i rado će naravno surađivati u iznalaženju prikladnog modela što smatramo da ovakva izmjena zakona nije.

U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista poštovani kolega Miroslav Šimić. Izvolite.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 Evo danas smo pa i svako večer, na kraju možemo čuti negodovanje zbog kasnih termina različitih zakona, jer svi su oni na nekakav način bitni ili nekakvo izvješće koje smatramo bitnim. Svi se pozivamo na važnost onog o čemu raspravljamo i uopće ne sumnjam da kolege kada to tvrde za to imaju argumente. Sigurno da bi voljeli da naše stavove i naše prijedloge ima mogućnost pratiti što šira hrvatska javnost. No, kod ovog zakona mislim da predlagatelj, pa i mi zastupnici imamo još nekakve jače argumente za nezadovoljstvo što raspravljamo u ovim kasnim satima, neke koji se mjere u stotinama tisuća, neke koji se mjere u milijardama. Kad kažem u stotinama tisuća mislim na broj obitelji i broj hrvatskih građana koji su ugroženi jer još nismo našli kako nam je, odnosno predstavnica Vlade rekla modele da riješimo ovaj problem. A kad kažem milijarde mislim na milijarde kuna koje banke, strane banke u Hrvatskoj već godinama uspješno drže u svojim trezorima, a one nisu njihovo vlasništvo i one na te kune ne plaćaju nikakve kamate. Dakle, kune koje su od hrvatskih građana uzele prevarom, prevarom koja je dokazana pravomoćnom sudskom presudom. Osim ovih stotinu tisuća i milijardi koje sam spomenuo imamo jedan dosta manji broj, a koji je svejedno značajan, a značajan za potrebu da se ova rasprava odvije u jednom drugom terminu. To je broj 78.

MOST nezavisnih lista kao što se zna podržat će Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Smatramo da Hrvatski sabor treba reagirati kao zakonodavno tijelo, pa i ubrzati rad hrvatske Vlade kad se radi o jednom ovako važnom pitanju i kada naše građane treba zaštititi od nedopuštenog i nezakonitog ponašanja stranih banaka. Kad gledamo ovaj slučaj možemo se upitati jer često nam govore kako je šteta što nemamo hrvatske banke u Hrvatskoj, kako Hrvatska država nema svoje banke. Imamo evo jednu ali relativno malu. S druge strane ispada da banke imaju svoju državu, tako se bar mi ponašamo, jako neodgovorno, neodgovorno prema našim građanima, neodgovorno prema potencijalu rasta gospodarstva koji se na kraju krajeva krije iza mogućnosti da se ova presuda, da se presuda provede i na kraju krajeva da zakonskim rješenjem građanima pomognemo. Ovo nije samo još jedna promjena ili dopuna zakona, nego i socijalno pitanje, problem koji se tiče velikog dijela društva. Zbog toga mi je drago što je većina saborskih zastupnika pokazala da bez obzira na nekakve druge razlike ipak ima senzibilitet prema važnosti ove teme i prema hrvatskim građanima i što je svojim potpisima podržala ovaj zakon. Nadam se da nas neće iznenaditi prilikom glasovanja. Ili će nas možda iznenaditi, teško je tu točno definirati. Na žalost ovo je još jedan od dokaza o jednom od najvažnijih problema hrvatskog društva tamo gdje smo posebno truli to je pravosuđe. Dakle, zapanjujuće je da u 2017. godini u jednoj državi koja je članica EU ne poštuju se pravomoćne presude i to presude koje se odnose na oko 100 tisuća hrvatskih obitelji, presude koja direktno utječe na standard građana i BDP.

Što se tiče samih prijedloga i točnih odredbi samog zakona već sam predlagatelj je više o njima govorio. Međutim, možemo reći da ono što je najvažnije da se ovim dopunama propisuje način utvrđivanja zastare za pojedinačna potraživanja na temelju pravomoćne sudske presude i sudskog procesa za zaštitu kolektivnih prava potrošača, pravo potrošača da van sudskih zahtjeva vraćanje neosnovano stečene dobiti od osuđene pravne osobe u kolektivnom sudskom procesu, konkretan način obračuna preplaćene kamate na temelju jedinog do sad pravomoćno završenog kolektivnog sudskog procesa i način vraćanja preplaćenih kamata dužnicima koji su konvertirali svoje CHF kredite na temelju glave IVa. Zakona o potrošačkom kreditiranju. Primjenom ovog zakona ograničit će se određena samovolja banaka o kojoj dosta smo do sada govorili i jasno rasteretiti ono što je posebno važno sudove. Što trebamo napraviti? Na kraju krajeva mnogi hrvatski građani nemaju ni sredstva za te postupke i tu mi trebamo stupiti na snagu, zastupnici koji su izabrani od tog naroda, Vlada koju su ti zastupnici birali i pomoći građanima. To je ono što očekujemo. Ne može se cijeli ovaj posao prebaciti na jednog zastupnika koji je u stvari najviše radio na ovom zakonu bez ikakve pomoći hrvatske Vlade, tražiti procjenu učinaka propisa a nekom drugom, ono što je kolega Bulj rekao i što smo malo prije komentirali hvala Bogu na kraju krajeva da se to dogodilo da mu je Vlada u tom trenutku pomogla. Ali mijenjala amandmanima svaki mogući članak samo zato što je u tom trenutku trebala 76 glasova. S obzirom da želim ostaviti više mogućnosti za raspravu kolegama kroz replike i ne ponavljati sve ono što je gospodin Aleksić rekao u svom izlaganju, prijeći ću na sam kraj izlaganja. Mi se što se tiče same retroaktivnosti o kojoj se danas ovdje pričalo slažemo da na djelovanje ovoga zakona ne treba gledati kao na jednu klasičnu retroaktivnost. Ustavni sud je dakle i utvrdio da postoji jedan oblik da tako kažemo kvazi-retroaktivnosti i mislimo da u slučaju primjene ovoga zakona nećemo s tim imati problem, da je to dopustivo pogotovo u cilju ujednačenog postupanja prema svima te da se svrha te odredbe nije mogla postići na drugi način. To je skladu s jednom od presuda Ustavnog suda i mislim da se tim treba i voditi. Pozdravljamo dobru volju predlagatelja koji je vrlo jasno pokazao u svojoj raspravi, pogotovo na kraju pa i u medijskim istupima da je spreman poslušati svaki dobronamjeran savjet, prihvatiti svaki dobar prijedlog da ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju, čak je odustao i od hitne procedure, usuglasi sa stavovima hrvatske Vlade. Tu je ruka pružena. Nadamo se da će i hrvatska Vlada sa svoje strane pružiti ruku i zajedno sa nama zastupnicima naći te modele kojima treba pomoći građanima. Rekao sam da imamo 78 zastupnika koji su podržali ovu inicijativu, pa bih samo htio predložiti kolegi predlagatelju da ne bi bilo loše da imamo pojedinačno glasovanje kada se bude o ovome glasovalo čisto da vidimo stoje li naše kolege koje i kolega Pernar spomenuo u jednom pozitivnom svijetlu i dalje iza svojih imena, prezimena podržanih potpisom. Zahvaljujem kolegi Šimiću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Mi smo parlamentarna demokracija. Narod izravno bira svoje predstavnike u Sabor i ovdje je sasvim jasno da većina u parlamentu odlučuje, a kolega je Aleksić prikupio 78 potpisa što znači da ovaj zakon je mogao ići slobodno i u hitnu proceduru, ali kao što ste kazali on je pružio ruku, dao je u dva čitanja.

U banaka koje su opljačkale naše građane, a da su opljačkali potvrđuje pravomoćna presuda o nepoštenoj kamati i ništetni su ugovori. Ja ne sumnjam čisto da će zastupnici moje kolege, gospodin Brkić i svi ovdje koji sjede s lijeva, s desna i iza mene da neće glasati za ovaj zakon, a narod nas je birao. Proglašeno je ništetno. Da zatrpavamo sudove, parnice. Međutim, očito će morati kolege poslušati što im kaže Plenković, što im kaže Pupovac, što im kaže Vrdoljak. Ja ne vjerujem da će kolega Brkić i ostali na to pristati na te naredbe, nego da će stati ovaj put iza naroda. Narod im je dao mogućnost da stanu na stranu naroda i da se zaustavi pljačka hrvatskoga naroda. Imamo pravomoćnu presudu. Zahvaljujem kolegi Bulju. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega Bulj, pa tako je. Dakle, mi ako se pogleda broj potpisa koje je uspio skupiti kolega Aleksić zaista ni nema razloga da vodimo nekakvu raspravu u drugom čitanju. Ali mislim da je ipak odluka kolege Aleksića da se ide sa zakonom u dva čitanja dobra iz dva razloga. Jedan razlog je zbog toga što u ovoj raspravi definitivno možemo doći i do nekakvih vjerojatno i boljih rješenja i uz pomoć hrvatske Vlade i drugih zastupnika. Dakle, uvijek je dobro da imamo tu prvu raspravu. A drugo, pa poučeni iskustvom hrvatske parlamentarne demokracije nije vam uvijek sigurno da neki zastupnik koji vam nešto potpiše da će na kraju za to i glasovati. Vidjet ćemo. Vrijeme će pokazati dakle koliko tko stoji iza ne svojih riječi, nego samo riječi, nego iza svojih potpisa. Ali složio bih se s vama da u onom slučaju kada ste primijetili što sam i sam u govoru naglasio u jednu spremnost hrvatske Vlade da pomogne zastupniku kod pisanja zakona, kada je to bilo važno za 76 ruku. A znate što? Ja ne mislim samo da bi bili spremni i pomoći, u tom trenutku mi smo se malo šalili, tadašnja vladajuća većina koja nije imala većinu bila je spremna vjerojatno napisati da je „nebo crveno, a da je voda suha“ tako da ovo bi sigurno jako brzo prošlo u proceduri. Zahvaljujem kolegi Šimiću na odgovoru. I ja vjerujem duboko da će svi oni koji su potpisali i glasovati. Budući da imamo u praksi, a i vaš predsjednik stranke je potpisao pa nije radio što je potpisao, idemo na sljedeću repliku. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Šimiću ono što zabrinjava, je stav predstavnice Vlade, državne tajnice, koja je rekla da ovo nije ovdje osobna stvar. Što je više osobna stvar od tragedije ljudi, obitelji? Vi ste rekli da se radi o 100 tisuća obitelji kojima su banke nezakonito povećavale kamate i na taj način uzimale novac? Ima li što osobnije od toga? I nama državna tajnica, poručuje da to nije osobna stvar. To je osobna stvar. Pitao bih vas znači, što bi ste govorili da ste u takvom slučaju? Biste li onda govorili da je to osobna stvar ili ne biste? A drugo, ono što je još tragičnije da predstavnica Vlade kaže da Vlada nema rješenje. Pa zašto vas plaću ako nemate rješenje? Upravo je to vaš zadatak da ponudite rješenja za hrvatske građane. A kolega Aleksić je sam napisao zakon, dao ga u proceduru i vaš je zadatak bio kad već niste našli neko rješenje i model, da date nekakve ispravke, korekcije i da onda taj zakon prođe ovdje bez ove žučne rasprave, bez optuživanja, ali bez obzira na to mi imamo 78 potpisa i ja očekujem da će to biti tako. A što se tiče ove upadice potpredsjednika Sabora, Božo Petrov je potpisao što je potpisao, niti Karamarko, niti Milanović nisu postali premijeri. Dobili smo prvog nestranačkog premijera, kojeg je onda prvo HDZ doveo, a onda rušio. Izvolite. Poštovani kolega Grmoja, evo kad je poštovani potpredsjednik Hrvatskog sabora iskoristio priliku da malo se uključi u našu raspravu htio bih ga samo zamoliti i preporučiti da to o čemu govori da je potpisano, da potraži malo na nekakvim portalima, čudim se da to već prije toga nisu radili s obzirom da su bili jako zainteresirani za suradnju sa Mostom, i da vidi da Božo Petrov ustvari nije prekršio ništa od onoga što je potpisao. A koliko je promijenio zajedno s nama hrvatsku političku scenu to je možda malo kolega Grmoja naznačio, vjerujem da će se o tome još u budućnosti pisati. Vezano za to koliko je ovo osobna stvar, mislim da je za svakog od nas zastupnika kad se radi o sudbinama tolikih ljudi, naravno ovo osobna stvar. Osobna stvar je posebno to za nas koji smo podržali ovaj zakon svojim potpisima i baš zbog toga vjerujem da kolege koje su ga potpisali zbog tog svog osobnog doprinosa od podrške neće pobjeći. Zahvaljujem kolegi Šimiću na odgovoru. Izvolite. Hala lijepa gospodine potpredsjedniče. Slažem se sa kolegom Šimićem i njegovom raspravom. Sad zamislite 1% bruto domaćeg proizvoda vam je u nezakonitim kamatnim stopama. To vam se multiplicira, to vam se multiplicira isto kao što se na hrvatsko gosodarstvo stope rasta od 3, 4% multiplicira konverzija švicarskog franka, tako vam se multiplicira i ovaj udio gdje bi ljudi ušli u ovaj novac, ako znamo da je komponenta bruto domaćeg proizvoda 60% potrošnje hrvatskih građana i kad bi oni dobili ovih 3 milijarde kuna koje su njihove zapravo i kada vidimo da je to 3 milijarde kuna nekih 100 tisuća građana, to vam je 30 tisuća kuna. Znači neka godišnja plaća hrvatskog građanina je otišla u nezakonite i preplaćene kamatne stope. I mislimo da je ovo u interesu i Vlade i hrvatskog gospodarstva, da ovo zapravo nije na nekakvih računima što ste rekli nekakvim računima koji se zapravo ne koriste u gospodarstvu, da se vrati ako je nezakonito, da se ubaci u gospodarstvo i da na taj način država i dalje potiče gospodarstvo, i rast, i kupovine hrvatskih proizvoda. A još jedan dio gdje se sigurno nalazi jedan veliki dio rezervoara za poticajni gospodarski rast je onih blokiranih građana. I kada bi mi rješavali ove neke neuralgične točke, a to su preplaćene kamatne stope, blokirani građani, vjerujte da se tu sigurno nalazi do 3 do 4% bruto domaćeg proizvoda za gospodarstvo i mislim ako ovako imamo rješenja ako se tu svi složimo da ne bi nikakvog trebalo biti, u konačnici će ponovo i te banke, ponovo to kasnije zaraditi, ali ajmo ih daj pustimo da to zarade na legalan način.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Lalovac, samo kratko znači, slažemo se s tim da bi ovakav potez definitivno utjecao na rast BDP-a kao što je utjecala i konverzija franka.

Vidjeli smo da banke i danas jako dobro posluju, da hrvatski BDP je i nakon toga rastao.

Prelazimo na slijedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE poštovani kolega Ivan Pernar. Uvažene dame i gospodo. Ovo što mi, odnosno što građani Hrvatske danas proživljavaju je državni terorizam. Najgora forma terorizma usmjerena protiv ne selektivno, protiv cjelokupnog pučanstva kojeg zajedno teroriziraju sa bankama. Naime, nesporno je utvrđeno da su banke na nezakonit način mijenjale kamatne stope. I u po logici stvari, u koliko je, a jest tužba kolektivna, znači u ime potrošača donesena je presuda da banke moraju potrošačima vratiti novac. Međutim, kao što i sami znate banke se prave mutave i ne žele taj novac vratiti. I onda je postavio kolega Aleksić pitanje – di su pare, odnosno kad će te pare biti vraćene građanima? I umjesto da banke predaju lovu ili da ih država prisili da predaju, banke savjetuju građanima sudske tužbe i onda opet se svatko mora zasebno tužiti i ide zastara itd. I budući da Vlada ne čini apsolutno ništa da vrati građanima novac od kamata koje su nesporno preplaćene, kolega Aleksić čini fenomenalnu stvar, daje konkretan prijedlog i svaki put kada bi se, ja bih ih nazvao Alibabom i 40 i nešto razbojnika iz HDZ-a tu natezao, što bi se događalo, oni bi uvijek govorili gospodine Pernar, dajte konkretan prijedlog. Zašto samo kritizirate, dajte konkretan prijedlog. I onda naš kolega iz kluba zastupnika Goran Aleksić, kaže - evo gospodo iz HDZ-a neću vas samo kritizirati za to da ništa ne radite, neću vas samo kritizirati za to da ne činite ništa po pitanju novca kojeg su banke nezakonito uzele građanima, već vam dajem konkretan prijedlog, ono što cijelo vrijeme tražite. Međutim, koji je odgovor HDZ-a? Odgovor HDZ-a je da konkretan prijedlog gospodina Aleksića vi ne podržavate. Gospodo iz HDZ-a ok., ne morate ga podržati. Dajte vi bolji prijedlog. Ako je problem u tehničkim pitanjima, kolega Aleksić će rado izmijeniti tehničke detalje. Ako pak smatrate da je prijedlog kao takav u cjelini loš, dajte gospodo vi iz HDZ-a prijedlog koji bi bio bolji i koji bi riješio to pitanje. Ja ću prvi za njega glasati. Znači, ovdje se ne radi o tome da mi namjerno inzistiramo na lošem prijedlogu, ili da postoji sujeta nas iz oporbe da bolji prijedlog koji bi riješio to pitanje ne bi podržali. Znači, HDZ-e a priori ne želi da se novac koji su banke nezakonito uzele građanima vrati nazad građanima. I o čemu mi onda ovdje pričamo i raspravljamo se u ove sitne sate večernje? O čemu? Što je sporno gospodo iz Vlade? Vi ste ovdje došli samo ispričati neku svoju priču, hladnokrvno odbaciti ovo o čemu se govori i za vas dan ide dalje. Zašto? Zato jer vas nije briga kako naši građani žive. Zato je za razliku od 100 tisuća umirovljenika vi nemate mirovinu manju od 500 kuna. Danas mi je pisala žena, njen otac ima mirovinu 300 kuna. Hej, 300 kuna, pa to nije dovoljno niti za troškove ovrhe da pokrije ako ima neku ovrhu. I sami znate da su kreditni dužnici jedna od najugroženijih socijalnih struktura u zemlji, ali ne kreditni dužnici poput Ivice Todorića za koje radite poseban zakon i koji vam se smije u lice i radi od svih vas budale, nego kreditni dužnici koji imaju male kredite u ukupnom iznosu, ali koji su za njih veliki i kojima bi ovaj zakon drastično pomogao. Međutim vas naprosto nije briga. Može vas biti sram i to ne samo vas, nego i sve birače koji su vas izabrali da biste vi donosili odluke protiv njih.

Znači, jednostavno sve pametne ljude likvidirati sa javne scene, napunili ste cijelo društvo odnosno sve institucije svojim uhljebima i vi tu nama pričate o strategiji obrazovanja, o ne znam čemu sve ne. Drage dame i gospodo, znamo mi što u Hrvatskoj treba da bi se uspjelo u životu. To nije diploma. Postavili ste vodoinstalatera za ravnatelja knjižnice u Slunju. Može vas sram biti. A ljudi obrazovani napuštaju zemlju i stoje na burzi rada. Pa ovo je tragikomično. Ne znam jel' bi plakao ili bi se smijao. I nije mi jasno zašto nemate hrabrosti pogledati u oči sada kada vam to sve govorim. I želim ovom prilikom čestitati kolegi Aleksiću što je bio konstruktivan. Međutim, kolega Aleksić kao što i sami vidite uzalud vaš trud zato jer ovdje se vi sastajete sa Alibabom i grupom oko njega, a ne sa časnim zastupnicima koji će raditi za interes naroda. I ponavljam još jednom, toliko vam je stalo do hrvatskoga naroda toliko puno da će Milorad Pupovac glasat za taj zakon i on je dao potpis neka taj zakon ide, a vi koji tobože predstavljate hrvatski narod i štitite njegove interese nećete, što time zapravo priznajete svoju sramotnu ulogu, a to je sakaćenje, tlačenje i raseljavanje hrvatskoga naroda i to naroda, još da se radi o drugom narodu, recimo da to radite Srbima mogao bih razumjeti jer imate svoju neku nacionalnu agendu, ali vi protiv hrvatskoga naroda, vlastitog naroda kojem pripadate to radite. E, to ne mogu razumjeti.

Ja bih vas zaista molio ove priče koje čitate za djecu Alibabe i 40 hajduka i razbojnika zadržite za sebe i čitajte djeci, a takve ružne riječi o kolegama i kolegicama zastupnicima ja bih vas molio i apeliram na vas da ne koristite u ovom Visokom domu. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege, evo u ove sitne sate nadovezao bih se na izlaganje svoga kolege Pernara i rekao bih da, doista. Čuli smo često od vladajuće većine – ah, ti Pernar, Bunjac, Sinčić, Živi zid, Aleksić znate kritizirati ali dajte rješenja. Mi ćemo rješenje podržati ako su ona u interesu hrvatskoga naroda. Zastupnik Aleksić napiše odličan zakon, zakon utemeljen na pravomoćnoj sudskoj presudi, zakon koji se provodi u nizu država članica Europske unije, zakon koji podržava Europski sud za ljudska prava donese ga u Sabor, skupi 78 potpisa, da ga u proceduru a onda samo jedna stranka, ona koja se najviše busa u prsa kada se govori o narodu kaže da taj zakon ne treba prihvatiti. A o čemu se u biti radi u ovom zakonu koji je kao što vidimo je u sitnim satima? I sutra ponovno Živi zid kada predlaže rješenja šta mislite koja je točka naš Zakon o slobodi izbora na cijepljenje? I idući tjedan ponovno kada Živi zid dođe sa Zakonom o oporezivanju banaka ponovno možete pretpostavljati koji ćemo biti na redu. A zašto se to radi? Zato što ovaj zakon misli zaštititi 100 tisuća hrvatskih obitelji koje su opljačkane. Jer je u Hrvatskoj donesena još i pravomoćna presuda koja se ne provodi što je dvostruka nepravda. I mogu ja sada reći zastupnicima HDZ-a koji se uvrijede na naše istinite izjave pa se dure ali je činjenica da vas 100 hiljada obitelji ne zanima, vas zanima samo i jedino 200 obitelji. To je politika koju ste vi uspostavili prije 25 godina proklamacijom vašega prvoga predsjednika i koje se dosljedno provodi i dan danas. Nije važno pomoći i opljačkanim građanima, ja se divim vama zastupniče Aleksić na vašemu trudu i doista ja vam čestitam. Ali moram vam reći da ste vi vrlo jedan romantičan čovjek, nepopravljivi optimista jer HDZ nikada nikome nije vratio opljačkani novac. Pa ja ne znam kako ste sada mogli doći na ideju da će vama vratiti. Pa jesu oni vratili ne znam novac od ratnog profiterstva? 1. U Hrvatskoj je jedan ratni profiter bio za vrijeme domovinskog rata i on je vratio 3 milijuna kuna a ostalih ne znam 30 milijardi se ne vraća i nikada neće biti vraćeno. Oni se troše za život u vilama, u Londonu, u Mauricijusu, na Maldivima, Karibima, Djevičanskim otocima, na računima itd., oni novac ne vraćaju, oni novac samo i jedino uzimaju. I zato su vas čušnuli na 10 sati navečer da govorite i doveli ovdje administratoricu, vrlo nisku u hijerarhiji cijelog tog sustava da vam hladno odbrusi da od toga zakona neće biti ništa ne zato što nije dobar nego zato što je tehnički neispravan. I zato taj zakon neće biti prihvaćen. To me podsjeća na onu politiku iz vremena druga Tita kojega naravno zastupnici HDZ-a ne vole, skidaju mu ploče, kada bi netko predložio reforme a slučajno da su išle u korist naroda e onda se njega poslalo na Goli otok a samo i jedino zato što drug Tito to nije osobno predložio. Samo on je imao pravo govoriti u ime naroda, raditi nešto u korist naroda. Bilo je važno tko kaže a ne što se kaže. I da se kojim slučajem toga dosjetio naš vrli premijer a nažalost ne bi se dosjetio da je razmišljao 50 godina za redom e onda bi to bilo u redu. Ali kada ste vi to rekli, vi ste se usudili to reći, e to je problem i zbog toga ćete biti eliminirani. I nema veza što se radi o stotinama tisuća hrvatskih građana, nema veze što će ta odluka direktno utjecati na dodatno osiromašenje, na dodatnu demokratsku katastrofu, na dodatno iseljavanje, na dodatno smanjenje mirovina građana za koje čujemo da su već katastrofalne. To je ono što je žalosno.

Ali poznavajući stanje duha u ovom Saboru koje sam upoznao zadnjih godinu dana moram vam reći da čak i to sumnjam. Tako stvari stoje, to je sumorna budućnost koju možemo očekivati ne samo sutra već i u naredne 3 godine tako dugo dok ova nesposobna Vlada ne odradi svoje mandate. Također bih ga molio da malo pripazi kada bira riječi i na koji način titulira određene dužnosnike a ovo je evociranje na uspomene i na reference određene gospode iz prošlosti neću komentirati. Prelazimo na sljedeću raspravu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo oko 10 sati govorimo o jednoj vrlo važnoj temi, ali možda gospodin Aleksić, kolega je ovo jako dobro obrazložio. Međutim, samo možda da vam plastično objasnim šta se tu radilo sa kamatnim stopama. Znači negdje tamo 2004. godine Euribor, znači od čega se sastoji kamatna stopa? Znači od promjenjive, znači kamatne stope plus fiksne marže. I negdje tamo 2004. godine kada su počeli, možemo reći taj period, promjenjiva kamatna stopa, znači taj Euribor koga oni pozivaju ili nekakve slične, su vam iznosile negdje oko 4% Na tih 4% oni su dodavali fiksnu maržu. I ta fiksna marža vam je negdje iznosila oko 3% I onda vam je ukupna kamatna stopa iznosila 7%, 7%, znači 4% promjenjiva plus 3% fiksna marža iznosi oko 7% Šta vam je referentna kamatna stopa. Znači na nju, znači to je interbankarska kamatna stopa na bezrizična ulaganja koja je sastavni dio ukupne te kamatne stope.

Zbog gospodarstva ona je danas u minusu ovo što su govorili za Španjolce. I sad ako imate tako definirane parametre koliko bi trebala iznositi kamatna stopa? I to su presudili europski sudovi u Španjolskoj, to su presudili europski sudovi u Mađarskoj. I jučer razgovaram sa jednim svojim kolegom koji je razgovarao sa njegovim jednim prijateljem i poznanikom iz Austrije, a znamo da su ovdje austrijske banke uglavnom dominantne i kaže kako mu kolega govori iz Austrije da je u panici. Zašto? Austrijski bankari da su u panici zato što moraju primijeniti ovaj dio što je Europski sud donio primjenu u Španjolskoj. I kaže da europske banke sada moraju ovakav način obračuna kamatne stope primijeniti i u Austriji. Samo šta su oni radili? Oni su ovu referentnu kamatnu stopu od 4% plus tri kako se spuštao taj dio Euribora, oni su sami međubankarski dogovorili da idu do nule, što znači da su austrijski građani koji tamo imaju puno veća primanja nego što imaju hrvatski građani su ovo 4+3, znači kad se to spustilo na nulu oni su njima spustili na nulu i 0+3 je bilo 3. 0+3 tri je posto bilo, a sa 7% kada su imali 2004. godine. I šta je onda još sud rekao? Ne, ne, ne gospodo. Ne možete ići na nulu, morali ste ići potpuno pratiti Euribor. Euribor je došao na -1, morate ići na -1 plus 3, znači morate ići pratiti kako se kretala referentna kamatna stopa i morate taj dio od nule gdje su oni zaustavili jer se samo proizvoljno to napravili do ovoga minusa koliko je referentna kamatna stopa moraju sada isplatiti, vratiti austrijskim građanima. Imaju iste modele, to će vratiti svojim građanima. Kako će se sad ponijeti prema hrvatskim građanima? A znate koliko je još uvijek kamatna stopa u Hrvatskoj? Šta su napravili? Za razliku kako se smanjivao Euribor povećavali su fiksnu maržu i to je nezakonito, to je sud utvrdio, to je sud utvrdio. I to je protuzakonito što su radili i ne samo da su radili, nego su to mijenjali jednostrano. A zašto se to tako radi?

Kažu zato što su svi naši izvori financiranja kratkoročni, što znači kad imamo kratkoročne izvore financiranja, što znači da imaju izvore ročnosti od jedne godine. A šta rade dugoročno? Plasiraju dugoročne kredite. I znači oni vam iz kratkoročnih izvora, a jedini njihovi izvori, najvažniji izvori su štedni depoziti od građana. To su njihovi izvori koje kasnije plasiraju na tržištu. Znači oni, a uglavnom hrvatski građani štede do jedne godine.

I oni su zapravo zbog te ročnosti za razliku, oni uzimaju određene derivative da bi pokrili određenu uskladbu ročnosti i oni su zapravo cjelokupni taj dio obrazlažu, kažu da taj dio tako transferiraju.

Kaže banke bi nam otišle u minus. Šta to mene briga ako su radile to kako su radile hoće li oni ići u minus ili neće ići u minus, to znači da su zapravo cjelokupno njihovo poslovanje prebacili na teret građana. Na teret građana su ga prebacili. I znate koliko hrvatski građani kada vraćaju svoje kredite koliko oni su kvalitetni u vraćanju svojih kredita. Znate koliko je to kod gospodarstva? Negdje 25% Znate šta će se sad dogodit sa Agrokorom? Ja sam rekao njima tu je vaš problem. Ja sad samo postavljam pitanje ako je Agrokor napravio ispravke bilanci svojih, jesu li ih napravile poslovne banke. Jer ako je Agrokor ispravio svoja potraživanja moraju ih ispraviti i poslovne banke isto onako kao što ih je napravio Ramljak u tim knjigama, u tim knjigama ih je ispravio. E sad se postavlja pitanje kad hrvatskim građanima to kažete zašto moje kamatne stope ovo što smo rekli, moja godišnja plaća odlazi tamo, zašto ja ne mogu dobiti taj povrat, zašto ih ne mogu dobiti. Zato što moraju ispraviti svoje loše plasmane u poduzećima, zbog toga. I zato kada oni ovaj dio hrvatskih građana koji im plaćaju uredno izniveliraju sa gubicima koje ostvaruju u gospodarstvu, što ih ostvaruju u gospodarstvu. I sad se postavlja pitanje je li to pravedno da hrvatski građani koji apsolutno nemaju veze sa poslovnim politikama banaka koje su plasirale taj novac u Agrokor i onda još ne znaju kakve su im bruto bilance. Zamislite oni plasiraju novac i ne znaju da nemaju proknjiženo 3 milijarde kuna?

Pa da vam uzima ne samo financijsko nego vam gleda gdje vam radi, tko vam gdje radi, je li tako? Pa gdje vam je tko u obitelji. I ne možete mi netko postavljati pitanje, kada običnog građanina, hoće dignuti neki nenamjenski kredit, 10, 20, 30 ili 50 tisuća kuna, sve moguće podatke uzmu od vas a svi ste se tamo nalazili i onda daju milijardu eura jednom poduzetniku i kažu oni ne vide da to fali u njegovoj bilanci, zamislite to. Pazite oni ne vide nego nakon godinu dana istražitelji, forenzičari moraju ući u te bilance i kaže, pa ljudi moji ovdje fali nekakva milijarda knjiženja a oni svaki dan komuniciraju s njima, komuniciraju i šalju im. Ne šalju oni njima financijske izvještaje, ne, ne, bankama se šalje bruto bilanca.

Isprintate i pošaljete u banku. I oni nisu vidjeli da im fali milijarda, 3 milijarde njihovih kuna koji su njima plasirali, oni to nisu vidjeli. I sada objasnite hrvatskim građanima u konačnici da to netko mora platiti. Gledajte ovaj gubitak u Agrokoru netko mora platiti. Tko će ga platiti? Neće ga puno platiti firme, platiti će ga hrvatski građani, oni potrošači koji uredno vraćaju svoje plasmane, uredno vraćaju svoje plasmane i u svojim postocima su negdje na 6 do 7% sam vam rekao i morati će 10 godina, pazite 10 godina ovaj dio se govori da bi njima nitko, netko preplaćeno nešto vratio, nešto pretplaćeno vratio. I jednostavno ta matematika dugi niz godina posluje na hrvatskom bankarskom tržištu, dugi niz godina. U Austriji će to morati vratiti, u Austriji će to morati vratiti. I onda se znači samo vam je jednostavno pitanje kada ćete doći na red, kada ćete doći na red. Švicarac šta im se dogodilo? Šta smo govorili? Tada je HNB vrlo jasno se tada uzimalo u HNB-u šta je pisalo šta će utjecati na gospodarstvo. Porast kamatnih stopa, utjecaj na valutu euro, deprecijaciju. Zna se javno njihov objavljen dokument šta su radili. Da bi nakon godinu i pol ovo što ste vi govorili u svojem biltenu napisali da je to bilo dobro, da je to bilo zdravo za ekonomiju, da je to bilo zdravo za hrvatske građane, da bi to cjelokupno bilo da kažu da je to pozitivan efekt za gospodarstvo. I kada ovdje kolege iz MOST-a traže reviziju onoga što bi trebalo biti normalno, što ćemo mi utvrđivati sutra kada bude Povjerenstvo gdje je nekakav, pazite privatna tvrtka je li negdje trošila ili nije trošila, mi ne smijemo pitati gdje putuje netko kojega je ovaj Sabor izglasao, ne smijemo pitati. Ja ne znam, ja više stvarno ne znam onda da li mi tamo, pazite on će dolaziti tu i reći šta je trošio. Pa mislite, ja ne znam dokle ovo više sada dolazi, dokle više sada ovaj ovakav apsurd odnosa prema ovome Visokome domu. Ali ja se nadam da nas ovdje ima pomalo nas se skuplja, bez obzira što ovo traje oko 10 sati, nema veze, doći ćemo mi i u jutarnje termine. I bilo je ovdje kad, govorenje i o naknadama, o bruto naknadama, o 4 milijarde kuna itd., itd., doći ćemo mi zapravo i sa ovim pričama kako se posluje. I mi mislimo možda da bi trebalo jedno Istražno povjerenstvo i za poslovanje šta je utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, na hrvatskog građanina ostavio, na hrvatskog građanina. I kada vidite one fantomske firme a više puta sam o tome govorio i javno kada sam govorio, sjećam se i sa gospodinom Bohačekom, kada sam mu govorio, nisu vama problem hrvatski građani koji vam uredno plaćaju kredite, vama su problem fantomske firme kojima ste vi davali novce a to su vam oni tamo u 45 milijardi blokiranih iznosa, gdje nemate zaposlene, gdje ne znate gdje su te firme i da ne znate u konačnici gdje je taj novac otišao. Ali te rezervacije su vam oni, drage moje kolege prebacile na građane. I onda su to negdje iznivelirali i zato se ne spuštaju kamatne stope i ne spuštaju se kamatne stope u RH. Da, ali građani u Austriji, građani u Njemačkoj, građani u Belgiji i na drugim građanima. Negdje sa 5,6% možda na 4, 5% Ja ne znam da li itko ovdje može imati kamatu manju od 4,5% A znate kolika bi trebala biti s obzirom na njihove marže? A ova pitanja bez obzira hoće li Vlada trebati danas jednu ruku ili neće trebati, doći će ova pitanja na odgovor. I zato mislim da ovo kada danas o tome govorimo da ćemo o tome još više puta govoriti i njihov utjecaj na gospodarstvo. A ovo vezano o kamatnim stopama, banke su, odnosno sudovi su ispravno donijeli odluku. E sad, mi samo ovdje se trebamo dogovoriti ajmo ono što su sudovi donijeli, što mi ovdje argumentiramo, govorimo da jednostavno to ljudi moji primijenimo. Da jednostavno to primijenimo i da budemo brži od Austrijanaca. Jer gledajte ako Austrijanci to naprave kod svojih građana tamo, znate kada … [[Govornik se ne razumije.]] hrvatski građani doći sa ovim zakonom? Negdje 2025. E sad, jer oni će negdje morati, gledajte, on je taj tamo minus, on ga negdje mora pokupiti a pokupiti će ga odavde, pokupiti će ga odavde, budimo otvoreni, vidite koliko dividende, šta isplaćuju vani. Ja samo želim da i HNB kaže ljudi moji ja znam šta se događa u Austriji, znam šta se događa u Švicarskoj, odnosno Španjolskoj i Mađarskoj. Ja kažem ljudi moji ej, tamo se nešto događa, ja želim to prije primijeniti za svoje građane tu a ne da ga mi ovdje moramo i prozivati i moramo im govoriti šta se tamo događa da bi se oni probudili i počeli to primjenjivati u RH. Evo, ja se nadam da će svi ovi i apsolutno tu podržavam pojedinačno glasanje, pojedinačno glasanje i neka kažu argumente zašto su to potpisivali, koji su im argumenti protiv jer mi smo ovdje svi danas s argumentima govorili. Nitko nije govorio o nikakvim populizmima itd. i o mjerama koje su se primjenjivale. Zahvaljujem poštovanom kolegi Lalovcu na ovoj raspravi. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Lalovac bitna razlika između nas i Austrije i ostalih zemalja u eurozoni je ta da one imaju ipak pravilno ugovorenu kamatnu stopu, dok je ta kamatna stopa ugovorena da se mijenja odlukom banke, pa ovo što ste vi objašnjavali to tako je u praksi ali nije na papiru. Znači to što na papiru u Austriji piše kod nas nije pisalo i upravo zato je proglašeno to nepoštenom kamatnom stopom. Što su u stvari radile banke u Austriji i u Španjolskoj? One tamo nisu poštovale ugovor. To je znači, one se ponašaju svuda na nepošten i nezakonit način dokle mogu, a očigledno u eurozoni ne mogu i ne smiju. Čak Slovenija koja spada nekako u naš krug zemalja nema nezakonitu kamatnu stopu, nego ima pravilno ugovorenu kamatnu stopu i one s tim problema nemaju. Što su banke radile kod nas? Čak su ponekad i ugovarale pravilno kamatnu stopu, međutim kad im se nije svidjelo da pada Euribor pravilno su ugovorile, e onda nisu to primjenjivale. Samo zato jer im je HNB to dopuštao. Dakle HNB kao nadzor banaka dopuštao je bankama da se nezakonito ponašaju, dopušta im to i dan danas i mi ovdje moramo donijeti zakone kojima ćemo to spriječiti. Jedan je ovaj zakon koji sam predložio, a drugi zakon će tek doći na dnevni red.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa vidite vezano za poslovanje na jedinstvenom europskom tržištu mi samo želimo biti ravnopravni građani i ništa više. Znači ništa ne tražimo nešto što je nečije da se nekakvi transferi koji nisu isto kao i kod švicarskog franka je bila preplaćeni iznosi. Kad govorim ovdje o kamatnim stopama isto govorim o preplaćenim iznosima i ovdje govorimo zapravo o 27 godina poslovanja po jednom modelu. Mi ovdje samo govorimo o modelu poslovanja, funkcioniranja Agrokora da takav model nije bio pokazao se uspješan dugoročno. Ja sad samo postavljam pitanje hoćemo li razgovarati o bankarskom modelu poslovanja i njihovoj društvenoj odgovornosti za gospodarstvo i na kakav način da budu partneri i građanima i Vladi. Pa samo primjenjujte to i ništa više! Samo ono kaže građani su nam na prvom mjestu, naši potrošači. Ma samo to da primjenjuju i nek' poštuju odluke suda.

Prelazimo na sljedeću raspravu.

Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani predlagatelju, poštovana predstavnice Vlade. Evo iskrena ću bit prema svima vama. Zašto? Jer imamo jedno ponuđeno rješenje. Rješenja druga se ne naziru, Vlada ih sad trenutno ne nudi, a kolega Lalovac je u svojoj raspravi istakao koliko je velik ovaj problem, koliko se štete činilo prema našim građanima ovakvim postupanjem i ovakvim kreditima. S druge strane kolege iz MOST-a su spominjali da bi trebali osjećati senzibilitet prema narodu, ne samo prema narodu nego i sami prema sebi jer evo i naši zastupnici i svatko od nas ima ili člana obitelji, iskreno i sama sam prije ovih rasprava nekako ispitivala i svoje kolege koliko blizu ste vi osjetili ovaj problem i kredita u švicarskim francima. Naravno svi smo ga osjetili na izravan način ili manje izravan, ali uglavnom svi smo nekako osjetili posljedice takvih kredita. Ono što smatramo problematičnim u klubu HDZ-a, a vidim da je i kolega Lovrinović o tome dosta, tome dosta dao prostora i svim tim kritikama je rekao da se o tome može raspravljati što se ovim zakonom uređuje posebno područje. Znači područje zaštite potrošača. Znači što se tiče potrošačkog kreditiranja ja sam ove godine ispred kluba izlagala kod dosta zakona koji se tiču zaštite potrošača i usporedivosti naknada i zaštite kod stambenih potrošačkih kredita i kolega vi kao predlagatelj ste imali dosta i kritika i prijedloga za poboljšanje i dobro je da smo imali tih kritika. Međutim, znači člancima od 106 do 122 kada pogledamo Zakon o potrošačkom kreditiranju uređen je postupak zaštite kolektivnih interesa potrošača. Tu se znači uređuje zaštita ta kolektivna u slučaju kršenja ovoga zakona gdje se utvrđuju opća kršenja, te puno drugih zakona posebnih koje se ne mogu primijeniti na sva područja jednako. Znači u Zakonu o zaštiti potrošača najviše se odnosi taj dio na isticanje cijena, na nepoštenu poslovnu praksu, na nepoštene ugovorne odredbe, na ugovore sklopljene na daljinu, na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostora, ugovore o prodaji financijskih usluga i slično. Također ovdje ova zaštita od članka 106. se odnosi i na Zakon o obveznim odnosima u dijelu koji se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvo za ispravnost prodajne stvari, te ugovor o organiziranju putovanja. Također se odnosi i na Zakon o elektroničkoj trgovini, na Zakon o potrošačkom kreditiranju, na Zakon o uslugama, na Zakon o elektroničkim medijima, u dijelu koji se odnosi na audio vizualnu medijsku uslugu, na Zakon o lijekovima, na Zakonu o provedbi uredbe Europskog parlamenta, ove iz veljače 2011. o pravima putnika. I institut koji je sadržan u ovom zakonu na ovaj način, ne primjenjuje se samo na povrede Zakona o zaštiti potrošača.

Što se tiče znači ovih odredbi koji se biraju o odredbe Ovršnog zakona, mi možemo reći, da osoba koja pokreče ovršni postupak u ovom području, neće snositi troškove, neće ih platiti, ali kako bismo provodili taj postupak onda iznositi te troškove. Predviđamo da će se neke aktivnosti događati, ali ne predviđamo kako će se financirati. Isto tako što se tiče sudskog postupka, tako da, ovim zakonom se mijenjaju pravila ovršnog i parničkog postupka i nisu provedene analize koje bi usvajanje novog zakona, na koje bi rezultati proizašli u drugim područjima. Tako da opet možemo otvoriti prostor špekulantima i manipulantima, a i vidimo da i uz ovako postojeći Ovršni zakon postoje takve situacije, da trebamo potrošače tu zaštiti. Možemo ovim Zakonom o zaštiti potrošača doći u drugu situaciju, da ih opet trebamo od nečega štiti, jer se diramo u puno različitih područja, uređujemo specifični dio u ovom zakonu koji je opći a ne posebni. I ovakav oblik zakona se ne prihvaća, jer se ne bi trebalo normirati ovim zakonom samo jedno područje, nego bi se trebalo napraviti specifični zakon.

To je ono što nam kažu i ljudi koji ga trebaju provoditi unutar Vlade i unutar odjela s kojima komuniciramo.

Izvolite.

Ovdje trebamo glasovati u interesu građana. To su građani potpisali i to su sud je donio pravomoćnu presudu. Ništetnost toga ugovora i tu počinje i završava cijela priča.

Izvolite.

U biti ovim zakonskim prijedlogom mi pokušavamo riješiti, jer ono što je pravomoćnom presudom dosuđeno, nije završila ta priča i potrošači nisu dobili pravu zaštitu.

Kolega Aleksić nam želi reći, da upravo pravomoćnom presudom nije završila priča, te da potrošači nisu zaštićeni, na pravi način i zbog toga se i predlažu ovi zakoni i ja se nadam da ćemo u budućnosti imati rješenje koja će riješiti ova pitanja. Sljedeća replika, poštovani kolega Nikola Grmoja. Poštovana kolegice, nisu zastupnici Mosta govorili o narodu, nego smo govorili o tome, da je ovo osobna stvar, koja se upravo, ovo što ste rekli, tiče svakog pojedinog čovjeka, tiče se i svih nas ovdje, naših obitelji, prijatelja, poznanika. Radi se o 100000 hrvatskih obitelji.

Dakle, to je široko uzeto, a razmatra se samo jedna kolektivna presuda zato jer drugih kolektivnih presuda nije bilo niti će ih biti sljedećih dvije, tri godine. Dakle, ovo je prva takva presuda, jedina takva presuda i takvih presuda neće biti sigurno još dvije, tri godine, jer ne postoji niti jedna kolektivna tužba u ovom trenutku.

Imamo završnu riječ u ime predlagatelja poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Morat ću se malo osvrnuti na neke primjedbe koje su rečene, koje su izrečene tijekom izlaganja pa moram ponoviti još jednom da zakon nije retroaktivan. Dakle, radi se o nečemu što u ovome trenutku banke duguju hrvatskim građanima na temelju pravomoćne kolektivne sudske presude. Budući da to banke u ovome trenutku duguju i dugovat će sljedećih 10 godina. Ne radi se o nečemu što je retroaktivno, nego o nečemu što se tek mora izvršiti zbog toga jer su banke to jednostavno hrvatskim građanima koje su oštetile svojim nezakonitim ponašanjem dužne.

Isto tako rekao sam da je to jedina kolektivna presuda u ovom trenutku i jedina kolektivna tužba koja je dignuta do sad i da neće toga biti još barem dvije, tri godine. Pritom ne mislim da neće u ovom trenutku nitko podići kolektivnu tužbu, nego jednostavno procesi traju. Dakle, kad bi netko sad i podigao kolektivnu tužbu do kraja toga procesa mora proći barem dvije do tri godine. Moram reći da hrvatske banke nisu varale samo potrošače. One su varale i poduzetnike. Dakle, bilo bi jako dobro da se netko pozabavi problemom prevare hrvatskih poduzetnika jer su banke sa poduzetnicima ugovarale kamatnu stopu na pravilan način, ali nakon što bi ugovorile kamatnu stopu na pravilan način, one tu kamatnu stopu nisu na pravilan način onako kako je ona ugovorena primjenjivale nego su radile isto ono što su radile u Austriji i u Španjolskoj. Dakle, mijenjali su kamatnu stopu samovoljno, a ne u skladu sa onim kako to piše u ugovoru. Ja sam tijekom rada ovdje u Hrvatskom saboru imao dvaput izlaganja o jednom konkretnom slučaju gdje je načelnik jedne općine potpisao maržu jedan, da bi mu banka podmetnula nakon dvije godine da on potpiše maržu tri. On to nije morao potpisati, ali on nije znao da on to ne mora potpisati i on je potpisao. Nije uopće znao što potpisuje. On je tim svojim činom oštetio općinu za milijun kuna u sljedećih 5 godina. Na žalost on se ne može iz toga izvući jer se radi o pravnoj osobi. On je to potpisivao u ime pravne osobe, a pravne osobe nisu zaštićene kao potrošači. Međutim, ima i drugih slučajeva gdje su banke ugovarale kamatnu stopu na pravilan način pa onda nisu primjenjivale to što su govorile. Zašto je potrebno da se donese ovaj zakon? Rekao sam već da ima nešto preko 3000 privatnih sudskih procesa koji se vode na općinskim sudovima. Na žalost, naši građani se boje suda, boje se troškova, ne vjeruju da će dobiti spor i oni zato u sudske sporove neće ići. Oni koji su otplatili kredite uopće ne razmišljaju o sudskom sporu, riješili su se kredita i oni su zadovoljni što su se riješili kredita, a nisu svjesni toga da im banka duguje još možda 10, 20, 30, 50000 kuna ovisno o tome koliki je bio kredit. Reći ću vam samo jedan slučaj jedne sutkinje koju poznajem i za koju znam da ima kredit i s kojom sam razgovarao o svemu i koja razumije u potpunosti problem jer je stručnjak, pravni stručnjak. Ta sutkinja ima euro kredit koji je digla 2007. godine. Ima isti način obračuna kamatne stope kao što imamo i mi koji smo dobili nezakonit način promjene kamatne stope u svojim ugovorima. I ja sam nju pitao pa dobro zašto vi ne tužite banku, a znate da ja banka sa vama nezakonito ugovorila kamatnu stopu? Ta sutkinja mi je rekla, pazite sutkinja ne da mi se povlačiti po sudovima. Pa kad jedna sutkinja kaže ne da mi se povlačiti po sudovima što možemo očekivati od naših građana.

Zašto? Ako jedna banka u Njemačkoj zaračunava kamatnu stopu 1, 1,5%, maksimalno 2% za stambeni kredit a u Hrvatskoj 4, 5%, zarada banke u tom slučaju u Njemačkoj je oko 100% u odnosu na ono što ona plaća za izvor kredita a u Hrvatskoj je 400%, razlika je 300% Dakle 300% više zarađuje banka u Hrvatskoj nego što zarađuje u Njemačkoj za isti takav kredit. Ali samo zbog toga što su kamatne stope u Hrvatskoj nezakonite, kada bi se one vratile na zakonite iznose, zarada banaka bi bila jednaka u Hrvatskoj kao i u Njemačkoj. Kada govorimo o tome da će banke imati neke gubitke sjetimo se kako su prošle sa švicarcem. Kao prvo dobile su poreznu olakšicu, tu im je vraćeno tijekom 2016. ili 2017. godine milijardu i pol, znači milijardu i 500 milijuna kuna im je vraćeno kroz porezne olakšice. Druga stvar koja se dogodila početkom ove godine, porezna dobit je smanjena sa 20% na 18% Što to znači? To znači da banke imaju od 1. siječnja 2017. godine 10% veću dobit u odnosu na ono što bi izgubile kada se govori o porezu. 10% Pa sada zamislite ako banke zarade u RH bruto dobiti 6 milijardi kuna, ako one zarade 6 milijardi kuna one su morale plaćati na tih 6 milijardi kuna 20%, milijardu i 200 milijuna kuna poreza. Od ove godine to nije milijardu i 200 milijuna kuna nego je to 120 milijuna kuna manje. Sljedećih 10 godina dakle banke će samo na temelju tog smanjenog poreza zaraditi najmanje milijardu i 200 milijuna kuna više nego što su zarađivali od ove godine. Moram se vratiti i na krizu Vlade. Meni je nuđeno da se ova dva problema riješe i marže i vraćanje preplaćenih kamata pod uvjetom da podržim Vladu u vrijeme dok je bila kriza. Ja smatram da Vlada koja razmišlja odgovorno ne treba trgovati nego da treba razmišljati o vladavini prava i da ukoliko nije zadovoljena vladavina prava ne treba nuditi tako nešto nekome samo zato da bi dobio njegov glas. Dakle treba razmišljati o građanima, ne o trgovini. Mi smo ovdje da štitimo prava građana i to njihova prava utemeljena na zakonima, na presudama. Dakle imamo kolektivnu sudsku presudu, nema razloga da se ovaj zakon ne donese jer on je utemeljen na kolektivnoj sudskoj presudi. Bankarske prevare na zapadu ne postoje osim onih koji se tiču nepoštovanja ugovora. Razlika između zapada i istoka ili iz zemalja koje su razvijene, iz zemalja u tranziciji je ta da su banke u pravilu ugovarale u svim ovim zemljama tranzicije kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke, dakle kamatnu stopu koja je nepoštena. Toga na zapadu nema. I zbog toga na zapadu taj problem ne postoji. I zbog toga tamo nema niti sudskih postupaka te vrste. Međutim, mi imamo kolektivnu pravomoćnu sudsku presudu, imamo temelj i na tom temelju trebamo ovaj zakon podržati. Ja sam spreman, rekao sam već surađivati s Vladom, spreman sam uskladiti zakon u potpunosti da nije u suprotnosti niti sa jednim drugim zakonom i predlažem da ipak podržite ovaj zakon, neka on ide u drugo čitanje i idemo u međuvremenu to riješiti na pravi način da svi budu zadovoljni. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Boris Lalovac, izvolite. Ma samo kratka replika vezano za koliko su banke imale poraznu olakšicu ili koliko su manje uplatili poreza na dobit. Prema najnovijim nekakvim podacima iz Ministarstva financija, znači banke su u 2016. godini uplatili milijardu kuna neto dobiti. Znači ono je cijelo vrijeme bila rasprava koliko će to koštati porezne obveznike itd., znači imali su bruto dobit, znači ukupno su imali oko 6 milijardi kuna, samo znamo kakvo je sve bilo poslovanje u 2016. godini i onda se uplatilo u Ministarstvo financija preko milijarde kuna neto dobiti. Znači uplatili su puno više dobiti nego ono kada su bili, dok su držali cjelokupni taj švicarac. Znači pozitivan efekt je bio i na hrvatski proračun i na hrvatsko gospodarstvo, na hrvatski proračun a u konačnici prema izvještajima HNB-a i na same banke je pozitivan efekt.

Odgovor kolega Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa znamo da kada se takve stvari događaju da se onda banke oslobađaju svojih nekakvih loših kredita, da im naplata postaje bolja i da oni u nekakvim periodu od 5 do 10 godina imaju puno bolju zaradu nego da su ostali na ovakvoj situaciji u kakvoj jesu. Problem je u tome što banke, zašto one imaju visoke kamatne stope? One visokim kamatnim stopama se ustvari štite od rizika loših kredita. Znači zbog toga što se boje da će dio građana prestati plaćati svoje kredite, otplaćivati, one naplaćuju visoku kamatnu stopu svima onima kojima mogu naplatiti i tako ustvari kompenziraju onaj trošak koji bi imale na lošim kreditima. A sve to rade na nezakonit, nepošten način što je utvrđeno kolektivnom sudskom presudom i zbog toga ovaj zakon mora biti donesen. Zahvaljujem na odgovoru poštovanom kolegi Goranu Aleksiću. Ovime zaključujem raspravu. Zahvaljujem još jednom na obrazloženjima predstavniku predlagatelja gospodinu Goranu Aleksiću. Zahvaljujem također predstavnicama Vlade RH, državnoj tajnici u Ministarstvu gospodarstva gospođi Nataši Mikuš-Žigman i voditeljici odjela u Ministarstvu gospodarstva gospođi Vesni Buntić na također izlaganju mišljenja. Glasovati ćemo o ovoj točki dnevnog reda kada se za nju steknu uvjeti. S ovime smo poštovane kolegice i kolege završili sa svim planiranim točkama dnevnog reda za današnji dan.